Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Prije nastavka pozdravljam i želim dobrodošlicu polaznicima 20-te generacije jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, želim dobrodošlicu i ugodan boravak u Hrvatskom saboru.

Zahvaljujem. Kako se nitko ne protivi ovom prijedlogu, utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o ovim dvjema točkama. Podnositelj je predsjednik Vrhovnog suda temeljem čl. 45 Zakona o sudovima, raspravu je proveo Odbor za pravosuđe, Vlada je dostavila mišljenje.

Moje pisano izvješće za 2017., 2018. ste dobili, ono je bilo predano u roku.

Naravno ono sad se podnosi krajem 2019. ali za opću sliku stanja u pravosuđu, mislim da se može iz njega ta slika dobiti. Naime, ovo izvješće je sastavljeno tako da se bazira na ustavnoj odredbi o tome da sudbenu vlast obavljaju sudovi pa se onda ne bavi nijednim drugim segmentom pravosuđa nego samo radom sudbene vlasti u ove 2 godine. Sudbenu vlast obavljaju sudovi u Hrvatskoj, kako znate postoji Vrhovni sud RH kao najviši sud u RH i postoje državni i žalbeni sudovi i to je Visoki trgovački sud, Visoki upravni sud RH i Visoki prekršajni sud, postoji 15 županijskih sudova i općinski sudovi čiji je broj u nekoliko zadnjih godina smanjen sa 107 na 32. Kada se pogleda rezultat rada sudova i uopće stanje u sudovima kroz ove 2 g., opći trend je da je smanjen broj sudaca u RH.

Ukupno zaposlenih u sudovima u RH uključujući suce, sudske savjetnike, sve službenike i namještenike bilo je 8316 uposlenih a u 2017. 8392, dakle i tu se bilježi određeni pad. Ono što jest trend koji još uvijek nije alarmantan ali je zabrinjavajući je da se smanjuje broj sudskih savjetnika kojih je bilo u 2017. 662 a u ovoj godini 648. Naime, pokazuje se da sudski savjetnici napuštaju sudove iako je njihov rad u sudovima ima vrlo veliki značaj i doprinosi općenitom trendu smanjivanja broja predmeta u sudovima u značajnoj mjeri, djelom je to zbog malih plaća, drugo je zbog vrlo male mogućnosti perspektive napredovanja iako sad novim Zakonom o sudovima će se omogućiti još jedna stepenica u napredovanju sudskih savjetnika dakle, sudski savjetnici bi morali po mom sudu doći u jednu poziciju da imaju karijeru kao sudski savjetnici i mogućnost napredovanja odnosno ulaska u sudbenu vlast gdje naravno sve je suženija zato što je opći trend i nekako volja a i mišljenje sudbene vlasti da broj sudaca u RH treba kroz određene mjere smanjivati zato što i tako pokazuju i trendovi u broju predmeta. Ono što je dakle u odnosu na stanje u 22017., u 2018. smo imali 36 sudaca manje, a u ovoj godini 2019. je taj broj još više povećan, dakle taj trend broja sudaca se u RH smanjuje a rezultati se na neki način u broju riješenih predmeta povećavaju. Ako bi u prvom djelu mog izvješća, govori se o sumarnim podacima o kretanju broja predmeta i općem stanju broja predmeta na kraju godine, i ako pogledamo usporedne tablice onda ćemo vidjeti da 2017. je primljeno novih predmeta u sudovima, dakle samo u jednoj godini milijun i 242 300 a u 2018. nešto manje milijun i 160 130 predmeta. To pokazuje da je novi priljev predmeta u sudovima enorman, da je on s obzirom na broj stanovnika i na uopće privrednu aktivnost u RH neproporcionalno velik a to je ukazuje i da je nadležnost sudova odnosno zakonska nadležnost sudova vrlo široka i da se ona ako se može tako reći, povećava iz godine u godinu širenjem sudske nadležnosti. Ako se pogleda broj riješenih predmeta u 2017. i 2018. u 2017. je riješeno milion i 278 tisuća 17 predmeta, ostalo je neriješeno 464 tisuće predmeta, a u 2018. je broj riješenih predmeta nešto manji milion i 216 tisuća, ali je broj neriješenih predmeta na kraju godine bio 407 tisuća 062, dakle 12% manje neriješenih predmeta na kraju godine nego što je to bilo u 2017. Trend smanjivanja broja neriješenih predmeta se smanjuje iz godine u godinu. Tako da bih to pokazao kao jedan dosta važan trend. Ono što je također vrlo važno to su indikatoru uspješnosti rada sudova, a to se govori o tome koliki je odnos primljeni predmet u odnosu na riješene predmete i trend je da je stopa ažurnosti sudova i u 2017., u 2017. na razini 2016. dakle riješilo se 102%, 103% više predmeta nego što je primljeno, a u 2018. riješeno je 104,32% više predmeta nego što je primljeno. Dakle, uz manji broj sudaca i sudskih savjetnika i manji broj općenito službenika riješen je veći broj predmeta, a također ono što je suština efikasnosti sudbene vlasti. Pošto je sudbena vlast povjerena sucima osobno najvažnije je kolika je individualno opterećenje sudaca i da li oni mogu u jednoj kalendarskoj godini riješiti onoliko predmeta koliko se pred njih, koliko im se sustavom automatski dodijeli predmeta dodijeli i taj broj je prosječno smanjen, tako da je na kraju 2017. bilo neriješeno po sudu i sudskom savjetniku 193 predmeta, a u 2018. je to opterećenje smanjeno na 173 predmeta. Dakle i individualno opterećenje sudaca i sudskih savjetnika je u prosjeku smanjeno što također može doprinosi većoj efikasnosti sudova. Kada se pogleda kretanje predmeta i indikatora uspješnosti po vrstama sudova, onda će se vidjeti da na općinskim sudovima broj predmeta koji su ostali neriješeni u 2017. je bi 282.579, a u 2018. 249.740 predmeta, dakle smanjen je značajno broj za 33 skoro tisuće predmeta manje na općinskim sudovima. Na županijskim sudovima je slično u '17. je bilo 49.943, a u '18. je ostalo neriješeno 43.124. I da sad ne čitam ove sve brojke, trendovi smanjenja broja predmeta i na trgovačkom sudu je manji i na Visokom trgovačkom sudu je manji, na upravnim sudovima manji. Jedino je veći broj neriješenih predmeta na Visokom upravnom sudu RH gdje se broj neriješenih predmeta u odnosu na '17. povećao za nekih 800 predmeta. Makar to ne bih trebao govoriti s obzirom da sam predsjednik Vrhovnog suda, najveći i najuspješniji trend smanjenja broja predmeta je na Vrhovnom sudu RH gdje u '17. je bilo 17.444 neriješena predmeta, a u '18. 14.926. To je vrlo veliko opterećenje za Vrhovni sud koji je riješio gotovo 11 tisuća 280 tisuća predmeta. Naime, priliv predmeta na Vrhovni sud je preveliki, a zato što je zakonodavno rješenje pristupa Vrhovnom sudu bilo vrlo liberalno. Zadnjim izmjenama Zakona o parničnom postupku nadam se da će se to promijeniti i da će Vrhovni sud moći doći u poziciju da izvršava svoju statutarnu ustavnu ulogu, a to da ujednačava sudsku praksu, pa da će se s vremenom sa još nekim mjerama dovođenja na ispomoć sudaca sa nižih sudova taj zaostatak uspjeti riješiti i da će Vrhovni sud kroz nekoliko, kroz koju godinu doći u jednu stabilnu situaciju i da će moći izvršavati u punoj, kako bih rekao, s punim plućima izvršavati svoju ustavnu ulogu. Dakle, osim Visokog upravnog suda u svim sudovima je došlo do smanjenja broja predmeta koji su ostali neriješeni na kraju godine. Prema indikatoru uspješnosti također je došlo do značajnih pomaka u odnosu na '17. godinu tako da na općinskim sudovima u 2017. bilo riješeno 100% priljeva i prosječno trajanje, prosječno vrijeme postupka je bilo 130 dana, a u 2018. je riješeno 104% od priljeva i trajanje postupka je smanjeno na 118 dana u prosjeku. U županijskim sudovima je slično, 104% i 107% u '18. i skraćeno je vrijeme trajanja postupka sa 183 na 160 dana. Na trgovačkim sudovima je omjer žurnosti približno isti, ali se vrijeme trajanja postupka u 2017. na 71 dan smanjilo na 64 dana. Dakle, u prosjeku se na trgovačkim sudovima postupak traje 64 dana. Na Visokom trgovačkom sudu je nešto lošija ažurnost, ali se također smanjila vrijeme trajanja postupka sa 389 dana na 336, dakle na Visokom trgovačkom sudu u pravilu se predmeti rješavaju po žalbi u roku od jedne godine dana. Na upravnim sudovima je trend također smanjivanja trajanja postupka sa 258 dana na 197, kod Visokog upravnog suda zbog promjene nadležnosti došlo je do negativnog trenda trajanja postupka i omjera ažurnosti no to je još uvijek nekih 200 dana što ne smatram nekim većim, većim iskazanim problemom. Na Vrhovnom sudu se smanjio također, povećala ažurnost sa 110% primljenih predmeta na 128% u odnosu na primljene i smanjilo se trajanje postupka za 200 dana, sa 651 na 483. Slično je i na prekršajnim sudovima i na Visokom prekršajnom sudu gdje se također smanjio broj dana koliko traje postupak, u 2017. je to bilo 317 a u 2018. 224. Uz povećanje omjera ažurnosti sa 142% u 2017. do 158% u 2018. godini. Ako se pogleda trend stope rješavanja predmeta, to je na str. 28 izvješća za 2018., vidi se da svi sudovi uglavnom su najmanje što rješavaju, dakle rješavaju tekući priljev, dakle nalaze se na jednom ažurnosti 100% s time da veliki broj sudova ima puno veću ažurnost koja se dakle da rješavaju više predmeta nego što su primili i na taj način smanjivaju zaostatke pa je rezultat tog rada upravo smanjeni broj neriješenih predmeta sa 467 000 na 407 000. Također se iz tablice na str. 29 vidi da se vrijeme trajanja postupka na svim sudovima uglavnom smanjuje, dakle broj dana koji je potreban u prosjeku da se riješi neki predmet su smanjeni.

Ako se dakle pored općeg stanja sudova možemo u izvješću vidjeti i na str. 31 kako se, koliko traju i kako se rješavaju postupci u različitim vrstama, granama sudovanja i različitim vrstama postupaka pa tako u kaznenim postupcima je gotovo ažurnost u odnosu na 2017. i 2018. ista, negdje oko 97%, kada se promatra ukupno prvostupanjsko i drugostupanjsko sudovanje. U građanski predmetima je povećana ažurnost sa 102% na 108% i u 2018. i vrijeme trajanja postupka je smanjeno sa 328 dana na 297. U upravnim postupcima je također smanjeno trajanje postupaka sa 234 dana na 197, u ovršnima sa 211 na 178, na trgovačkima od 344 na 334, prekršajnima sa 121 na 129, i u zemljišno-knjižnim sa 33 na 34 dana.

Ako pogledamo u izvješću također su dani podaci o pojedinoj vrsti sudova, od općinskih do Vrhovnog suda RH pa se iz tog djela izvješća može vidjeti da je smanjeni broj neriješenih predmeta na općinskim sudovima, u 2017. je to bilo 282 579, a u 2018. je bilo 249 740 neriješenih predmeta na kraju godine. Naravno, općinski sudovi su sudovi najviše nadležnosti, tu je najveći priliv predmeta iz svih grana sudovanja tako da ove brojke su naravno i što se tiče općinskih sudova najveće. Kada se gleda uspješnost rada općinskih sudova, u 2017. je ukupno trajanje postupka bilo 130 dana, u prosjeku u 2018. je to bilo 118 a na kraju je individualno opterećenje sudaca smanjeno u prosjeku sa 254 predmeta na 231 predmet. Tome je doprinijela i mjera spajanja sudova, tako da sada imamo 32 općinska suda ali je omogućio da se unutar sudova i njihovih stalnih službi ravnomjernije rasporedi teret rada na predmetima jer do sada je praksa pokazivala da su općinski sudovi u većim gradskim središtima opterećeniji sa većim brojem predmeta i da naravno suci u tim sudovima imaju puno više posla i pred njih se stavljaju puno veći zadaci nego što je to u sudovima u manjim gradovima odnosno manjim sredinama, sad je moguće ravnomjerno rasporediti teret predmeta i u pravo zato je došlo i do smanjenja individualnog ograničenja sudaca a ponavljam još jedanput, ključno pitanje svake efikasnosti bilokoje suda je individualno opterećenje sudaca broja predmeta. Kada se pogleda po različitim vrstama predmeta na općinskim sudovima, onda će se vidjeti da se broj predmeta smanjio, da je doduše došlo i do nešto smanjenog priljeva predmeta u odnosu na 2018. g. ali je na koncu ostalo neriješeno 249 740 predmeta a u 2017. je bilo 282 57 i ažurnost je povećana sa 100% na 104,3% dakle riješeno je 104% od priljeva predmeta. Kada se pogledaju sudovi pojedinačno onda će se vidjeti da uglavnom se u sudovima, u svim općinskim sudovima u RH da se taj trend neriješenih predmeta na kraju godine smanjuje. Jedino je Općinski radni sud u Zagrebu neznatno povećao broj neriješenih predmeta, ali to je čisto za jedno 40-tak predmeta prema tome ne predstavlja nikakav, nikakvu veliku, veliki problem kojemu se ne bi moglo odgovoriti u slijedećoj godini. Dakle, taj trend nekakvog dobrog i ažurnog rada sudova, općinskih sudova se nastavlja iz 2017. i 2018. Također, iz tablice broj 16. na 37 stranici vidljivo je da se, da je ukupan prosjek ažurnosti 112,18% u 2018. godini, a dok je u 2017. on bio 101, 101% prema tome ukupna ažurnost rada ukupno općinskih sudova je povećana za 12% u odnosu na 2017. godinu i smanjio se trajanje postupka sa 271 dan na, a bilo je 287 u 2017. Slijedeći najveći opterećenje sudova i rada sudova je, su županijski sudovi. Kada se pogleda opći, opće stanje dakle svi predmeti koji se, koji dolaze na županijske sudove bilo da su oni prvostupanjski ili da sude kao drugostupanjski žalbeni sud, vidljivo je da je broj riješenih predmeta gotovo isti. Dakle u 2017. i 2018. sudovi su riješili otprilike 99.000 predmeta razlikuje se za malo, ali je također i na županijskim sudovima smanjen broj neriješenih predmeta sa 49.943 na 43.124 predmeta. Također je i ažurnost županijskih sudova povećana 2017. je ona iznosila 104%, a u 2018. iznosi 107% i skratio se vrijeme trajanja postupka sa 183 dana na 160. Također i individualno opterećenje kao je manje sa 102 predmeta koliko je bilo u '17. po sucu na 90 u 2018. Želim tu spomenuti jednu vrlo dobru mjeru koja se, koja je u suštini vrlo jednostavna, a sastoji se u tome da pošto županijski sudovi kad sude u žalbenom postupku nemaju, uglavnom nemaju glavnu raspravu. Tako da je bilo moguće predmete bez obzira s kojeg općinskog suda dolaze, kada im je izjavljena žalba da se mogu ravnomjerno raspoređivati na sve županijske sudove u RH što je dovelo do smanjenja opterećenja rada sudaca u većim gradovima Osijeku, Zagreb, Rijeci i Splitu, a davanja da tako kažem kolokvijalno posla sudovima u manjim, županijskim sudovima u manjim sredinama koji nisu imali toliko predmeta s obzirom na sudsko područje kojem su nadređeni. Tako da je sada, se pokazuje da se u, barem u građanskoj grani sudovanja žalbeni postupci ne traju duže u prosjeku 90 dana. Dakle, to je jedna vrlo dobra mjera osim što daje, pruža veću ažurnost sudova, dakle brže se pruža pravna zaštita omogućuje i ravnomjerni raspored poslova odnosno između svih sudova, a ti se predmeti raspoređuju automatski, automatskom dodjelom predmeta, tako da sustav elektronski već kad je žalba unesena u sustav odmah dodjeljuje predmet sudu i sucu, konkretnom sucu vodeći računa o dosadašnjem opterećenju. U odnosu na cjelokupnu nadležnost županijskih sudova, ažurnost suda je, županijskih sudova je povećana sa 104,86% u 2017. godini na 107%, a opterećenje po sucu je smanjeno sa 182 predmeta na 160 predmeta. Uglavnom je u svim granama sudovanja ažurnost povećana, nešto je veći broj neriješenih predmeta u ovim najkompliciranijim predmetima ratnih zločina i USKOK-a ali za te razloge to se meni po mom sudu, ako smijem reći radi o predmetima izuzetnima koji se ne bi smjeli uopće promatrati kao ovi obični redovni predmeti jer su po svom pristupu, obimu, broju svjedoka, dokaznom materijalu, problemima koji se pojavljuju u pribavljanju dokaza itd. predmeti izvan svake kategorije i suci koji dobivaju te predmete imaju strašan, imaju vrlo velik teret da ih okončaju s obzirom na dugotrajnost i mogućnosti koje pruža sadašnji ZKP u odnosu na mogućnost ulaganja među, u međufazama postupka različitih pravnih lijekova koji odugovlače postupak. Nadam se da će novi ZKP pokušati racionalno izmijeniti te mogućnosti, a da se naravno pri tome ne dovede u pitanje prava okrivljenika koja su, koja su također imaju određeni razinu i mora im se osigurati određena razina zaštite. U građanskim predmetima ono što bi želio reći je da je kvaliteta rada sudova bolja. Dakle u 2018. godini je ukinuto 16% predmeta, dakle 84% predmeta prošlo je žalbenu kontrolu tako da su se potvrdile odluke općinskih sudova. U '17. je to bilo 17%, dakle kvaliteta je uglavnom ista, dok je u kaznenoj grani sudovanja jednaka i u '17. i u '18. godini i iznosi 18% Dakle, 18% od svih žalbeni predmeta koji su došli na viši sud su bili vraćeni zbog određene manjkavosti u tim odlukama ili u načinu vođenja postupka, dok je u 84 odnosno u 82% ti su predmeti dobili potvrdu u kontroli povodom žalbenog postupka. Slično je i kada se pogledaju rezultati rada po svim županijskim sudovima.

Kod trgovačkih sudova trend je isti u obje godine na koje se odnosi ovo izvješće više je riješeno nego što je primljeno i stalan je trend, to je neka generalna ocjena koja se može dati iz podataka kojima, statističkih podataka kojima raspolaže sustav, a to je da je stalni trend smanjenja neriješenih predmeta na kraju godine. Dakle, u 2017. je ostalo neriješeno 33.237 predmeta, a u 2018. ostalo je neriješeno 29.444 predmeta, prema tome smanjen je broj neriješenih predmeta za skoro 12% Također u trajanju postupka, prosječno trajanje postupka kod trgovačkim sudovima je u 2017. bilo 71 dan, a u 2018. 64 dana i također s obzirom na '17. došlo je do smanjenja individualnog opterećenja sudaca i sudskih savjetnika brojem predmeta. Trend ažurnosti odnosno taj omjer primljenih i riješenih predmeta je i u jednog godini oko 102% Kada se pogleda broj trajanje postupaka onda vidimo da ovaj prosjek 81 dan se naravno treba ga uzeti racionalnije i promatrati vrijeme trajanja postupaka s obzirom na vrste. Pa parnični predmeti traju u prosjeku 374 dana dakle negdje oko godine dana, u 2017. je to bilo 383 dana. Ovršni traju 80 dana, 88 dana u '17. su trajali 135. Stečajni predmeti 335 dana tu se produžilo trajanje postupka za nešto malo u '17. je bilo 313. Mirenje je također tu negdje u razini, s sudski registar rješava predmete u roku od 6 dana. Dakle, sve to kad se sabere i sa brojem predmeta ispadne 7 64 dana u ukupno trajanje postupka u trgovačkim sudovima, a u '17 je bilo 71 dan. Taj trend i ti odnosi koji se odnose na sve trgovačke sudove uglavnom se reflektiraju i na pojedinačni rad svih trgovačkih sudova u RH, tako da je više riješeno predmeta nego u 2017.

Evo, htio bi samo reći da, na kraju mog izvješća postoje neke preporuke i ako smijem reći svakako jedna od preporuka kada se pisalo izvješće bilo je osnivanje Visokog kaznenog suda, to je naravno sad već u fazi realizacije. Smatram da bi trebalo do kraja provesti redefiniranje mreže i vrste sudova i spojiti još dva postojeća prekršajna suda sa postojećim općinskim sudovima u Zagrebu i Splitu. Izjednačiti visinu plaća svih sudaca koji sudjeluju sude u drugostupanjskom postupku neovisno da li se radi o državnom sudu, dakle visokom trgovačkom, upravnom ili županijskim sudovima. Trebalo bi isključiti sadašnje rješenje većih primanja onih sudaca koji sami sudjeluju kao članovi vijeća u USKOČKIM predmetima i predmetima ratnih zločina i te veća primanja dati samo onim sucima koji sude kao suci predsjednici vijeća jer se stvaraju velike nepravde između onih koji zaista sude i vode postupak od onih koji su suci i sudjeluju u radu vijeća. Donijeti Zakon o sudskoj dostavi koji bi na jedinstven način riješio pitanje sudske dostave u svim vrstama postupaka i ovo što sam već spomenuo racionalizirati prava stranaka ulaganjem pravnih lijekova o odlukama tijekom postupka. I ako je moguće u budžetu Ministarstva pravosuđa osigurati jedan poseban fond koji se može osnovati iz onih sredstava koje su ušteđene od strane sudaca i neimenovanih sudaca Vrhovnog suda da se ti suci koji će doći na ispomoć na Vrhovni sud mogu dodatno honorirati. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Izgleda predsjedniče Vrhovnog suda Đuro Sessa da nakon vašeg izvješća teče med i mliko samo trebamo nabaviti bačve, al pravosuđe je ključni problem pa evo nekoliko pitanje. Prvo pitanje, 2018. godine Vlada je PR-ovski najavljivali taj zakon koji je prošao i ovaj dom izglasao da ćete objavljivati i da će biti dostupne svima imovinske kartice sudaca, vi taj zakon ne poštivate. Otkud vam pravo za to gospodine Sessa? Svi da mogu vidjeti to. Zašto ne poštivate zakon po pitanju imenovanja novih sudaca, isti taj zakon kojega je PR služba vladajućih toliko nagovještavala? Znači apsolutno vi ste oni koji kršite zakon, vi ste pravosuđe, vi ste vrhovni sudac, vi ste predsjednik, vi ste oni koji bi tribali ujednačiti pravosuđe, a ne dozvoliti da sutkinja gospodinu Živkoviću kaže da žali za svojim sinovima u Vukovaru u samoći.

Uvaženi gospodine predsjedniče. Ako gledamo vaše izvješće, ako čitamo ove brojke na prvi pogled se čini da je sve u redu, na prvi pogled se čini da imamo ogromne pomake u kvaliteti sudovanja, ali to nije tako. Niz odluka Europskog suda za ljudska prava kao i Ustavnog suda RH pokazuju da nažalost kvaliteta odluka koje donose hrvatski sudovi ne prati ove brojčane pomake. Građani RH imali su prilike vidjeti to u praksi, prije nekoliko dana u onom zloglasnom slučaju silovanja u Zadru u kojem su osumnjičenici za višestruko silovanje koje je trajalo jedno duže vremensko razdoblje pušteni na slobodu. Srećom drugostupanjski sud je grešku ispravio, međutim činjenica da iz takvih odluka proizlazi ozbiljna negativna percepcija za hrvatsko pravosuđe u cjelini.

Izvolite. Predsjedniče Vrhovnog suda. U samom svom obrazloženju ovoga izvješća napomenuli ste upravo ovaj odljev sudskih savjetnika, ali mislim na stranici 18, 19 stoji da u ukupnoj slici najveći broj sudaca je između 55 i 65 godina i poražavajuća rečenica, „niti jedan pravosudni dužnosnik koji je obnašao dužnost u 2018. godini nije mlađi od 30 godina“ Znamo da je bila kojekakva zabrana zapošljavanja i novih vježbe4nika i savjetnika, mislim da smo brojne generacije mladih pravnika s time zakinuli i da nisu mogli pristupit sudu, sada nam sudski savjetnici odlaze, a vi kao glavni organizator sudbene vlasti u RH, moje pitanje je jel pazite na to, jel pazite na ovu statistiku? Za pet godina možemo doći do problema da de facto nećemo imati novih savjetnika i novih svježih sudaca jel će dosta njih otići u mirovinu.

Gospodine Sesa imam jedno konkretno pitanje tako da bi vas molio da mi odgovorite na to pitanje, budući da niste odgovorili na pitanja prethodnim govornicima. Interesira me pitanje vezano za retroaktivnost Zakona o potrošačkom kreditiranju. Vrhovni sud je 2016. godine iznio stav da izmjene iz 2015. nemaju retroaktivno djelovanje, dok s druge strane Ustavni sud je 2017. naveo da ima. Interesira me hoće li Vrhovni sud nešto učiniti da se uskladi ta praksa dva suda?

Uvaženi suče Sesa, dobio sam odgovor na jedno pitanje na Odboru za pravosuđe, međutim hrvatska javnost to nije tada mogla čuti jer to nije bilo praćeno pa ću vas zamoliti da mi još jednom odgovorite na to isto pitanje. A pitanje glasi, hoće li pravna pitanja koja još uvijek proizlaze iz slučaja Franak imati prioritet na Vrhovnom sudu, a radi se prije svega o pravnom pitanju ništetnosti CHF ugovora i o pravnom pitanju matematičkog obeštećenja potrošača koji su konvertirali CHF kredite? Znači ta dva pitanja na neki način već jesu na Vrhovnom sudu pa me zanima hoće li takva pitanja imati prioritet kod odlučivanja? Izvolite kolega Babić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Sesa. Vezano za vaše izvješće kako skratiti vrijeme postupaka što je rak rana hrvatskog pravosuđa, ima jedna stvar u praksi sljedeća, dakle u jednom kapitalnom kaznenom dijelu gdje vam recimo je i kod optuženika radi Državno odvjetništvo, a recimo kod jednog dijela vezano za mito od 100 ili 200 kuna imate 11 sudaca koji su u tom postupku, dakle sudac istrage, tri u optuženičkom vijeću, raspravnom vijeću kod žalbenog tri i predsjednik suda, dakle 11 sudaca radi recimo na jednom takvom djelu.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege.

Znači vi ste politički imenovana osoba koju je HDZ odabrao i zato imamo pravosuđe kakvo ga imamo u ovome trenutku. Moje je pitanje vrlo jednostavno, nakon što ste zaštitili suca Turudića koji se nije zaustavio na poziv hrvatske policije i vama je to prihvatljivo ponašanje za hrvatskog suca, pitanje postavljam još jednom koje je postavio Peđa Grbin prije mene. Da li ćete pokrenuti stegovni postupak protiv suca u Zadru ili ćete ga zaštititi kao što štitite sve svoje prijatelje i suca Turudića pored zdravih očiju koje svi vidimo? Čovjek je odbio nalog policije, zaustavio se nakon ne znam koliko puta, umjesto da je stao kada mu je policija to rekla. Tako da recite mi gospodine Sessa da li ćete i dalje komesariti ispred HDZ-a ili ćete zaštititi dignitet pravosuđa u RH? Temeljem Članka 240. kolega Maras i Članka 238. jer se ne držite teme izričem vam opomenu, još jednu, slijedeća opomena oduzet ću vam riječ. Poštovani kolega Davor Ivo Stier, izvolite. Gospodine potpredsjedniče ovo izvješće ukazuje da i dalje postoji jedan sustavni problem u procesuiranju ratnih zločina neprijateljske vojske, dakle JNA i četničkih formacija. Dakle pristup je uglavnom vrlo ograničen i teritorijalno i vremenski umjesto da se sagleda cjelokupnost operacija neprijateljske vojske kao što to npr. čine međunarodni sudovi ili neka tužiteljstva drugih država. Dakle, bez obzira na dosadašnju praksu vjerujem da je potrebno revidirati takav pristup prema tome evo apeliram da se i taj aspekt sagleda jer je to jedno od temeljnih pitanja da bi se povećalo i povjerenje hrvatskih građana u pravosuđe. Prelazimo na slijedeću repliku poštovana kolegica Marija Jelkovac. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Predsjedniče Vrhovnog suda u vašem izvješću stoji da je u zadnje tri godine povećana stopa ažurnosti pogotovo na Vrhovnom sudu i to za oko 129%, međutim obzirom na priliv novih predmeta još uvijek je velik broj neriješenih predmeta. Možete li nam usporediti podatke koliko predmeta dolazi kod nas po jednom sucu, a koliko u nekim drugim državama kako bi naši građani stekli uvid o opterećenosti naših sudaca brojem predmeta? Povreda Poslovnika poštovani kolega. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče ja sam se odmah nakon što ste izrekli opomenu kolegi Marasu javio za povredu Poslovnika, ali, pa bi se na to referirao. Dakle, smatram da je povrijeđen Članak 239. jer ste se u izricanju opomene kolegi Marasu pozvali na Članak 240. koji govori o opomeni s oduzimanjem riječi. Dakle, u konkretnom slučaju ne vidim koju je odredbu Članka 240. povrijedio kolega Maras jer on govori o pozivu na nasilje ili mržnju, vrijeđanje hrvatskog naroda, vjerskih, nacionalnih i drugih zajednica, spolne, rodne i druge skupine te strane države i međunarodne organizacije i njihove predstavnike.

Imamo još jednu, tako da mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Izvolite kolega Šuker. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora kolega Bauk je prekršio Poslovnika, a također i vi jer da je kolega Bauk se javio u vrijeme kad ste vi izricali opomenu kolegi Marasu, vi ste se javili kolega Bauk molim vas, javili ste se u trenutku kad je govorio kolega Stier, prema tome prekršili ste Članak 236. Poštovani kolega Šuker dozvolite meni da vodim sjednicu, a vama hvala na vašoj susretljivosti, na pomoći, kolega se javio samo što ja nisam vidio njegovu pločicu, tako da sam ja napravio previd, a nije on. Gospodine potpredsjedničke predlažem da stegovnu mjeru promijenite u upozorenje, zbog toga što je ako je kolega Maras dobio opomenu on je nije dobio za vrijeme ove točke, nema kumulativnih skupljanja opomena tijekom dana, nego se opomena odnosi za konkretnu točku. Zahvaljujem. Kolega Bauk niste u pravu, čitajte malo bolje Poslovnik, a kod povrede Poslovnika u svom uvodnom izlaganju niste se uopće pozvali koji je članak povrijeđen, tako da molim vas nemojte ubuduće zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem. Moja, ja ću imati zapravo opservaciju obzirom da kolega Sessa ne odgovara na ni jedan naš upit, a bilo bi interesantno i bilo je vrlo interesantnih pitanja s jedne i druge strane. Dakle, ono šta je mene zanimalo da li je uopće upoznat sa situacijom da je napravljen presedan i da je prvi puta jedan ministar dva puta pokušao utjecati na pravosuđe? Konkretno znate da ogroman broj liječnika radi ogroman broj 3 miliona sati prekovremenih i da zbog toga su podigli opravdane tužbe koje preko 95% završavaju u korist liječnika. Ministar je pokušao utjecati, prvo što je pisao ministru pravosuđa, što je pogrešna adresa, a drugo pisao je Općinskom sudu u Bjelovaru isto tako da se donose presude u korist liječnika. Zanimalo me zapravo, to sam očekivala ali ne znam da li u dobiti odgovor. Da li je upoznat s tim i da li je on dobio upit jer bi on bio prava adresa da se pita da li se treba ujednačiti praksa ovisno o tome kako se presuđuje i u vezi liječnika i njihovih prekovremenih sati? Predsjedniče Vrhovnog suda u vašem izvješću spominjali ste ažurnost županijskih sudova i kako se to povećalo. Pa vidimo sada primjer u ovom tjednu gdje su dva kaznena postupka odbačena prema najvećem tajkunu iz vremena privatizacije gospodinu Kutli za što ga se teretilo preko 100 miliona kuna. Mene zanima kao saborskog zastupnika tko će platiti sudske postupke i da li će odgovarati itko imenom i prezimenom da predmet koji traje preko 10 godina može tako lako otići u zastaru i nije to samo jedan ili dva predmeta, baš prema toj osobi preko 15-tak predmeta je otišlo u zastaru. Izvolite. Uvaženi gospodine Sesa. Na stranici 5 u izvješću ste se pozvali na članak 45. stavak 6. Zakona o sudovima, s tim se slažem nemam zamjerke. Piše da „Hrvatski sabor neće raspravljati niti zauzimati stajališta u stanju pojedinih sudskih predmeta jer bi se na taj način narušila neovisnost sudaca“ Međutim, zbog kolegice i kolega ovdje u Hrvatskom saboru zbog javnosti ipak želim reći neovisnost hrvatskog sudstva se neće narušiti ovom raspravom jer pritisak na neovisnost sudstva nikada ne ide javno, on je uvijek iza očiju javnosti, da ne bi sada stekao pogrešan dojam da mi ovdje o ničemu ne smijemo raspravljati samo o brojkama koje ste vi predstavili.

Zahvaljujem poštovanom kolegi. Izvolite odgovor na repliku, poštovani predsjednik suda Đuro SEsa. Izvolite. Ja sam ne poznajem dovoljno Poslovnik Sabora, mislim da ću ja na kraju sumarno moći odgovoriti na sva ova postavljena pitanja kada se, mislim ja to mogu brzo u par rečenica pa sam mislio kada sve prođe onda ću ja reći na svako pitanje dvije, tri rečenice to nije neki problem. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, to je vaše pravo. U svakom trenutku imate pravo uzeti riječ ili na kraju skupno odgovoriti u završnoj riječi. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovana kolegica Nada Turina Đurić. Izvolite. Ja bih voljela da u ovom izvješću koje je prikazano skoro isključivo kroz statističke podatke i usporedbe onoga što je danas u odnosu na ono što je bilo prošle godine ili pretprošle godine što znači da se ono loše uspoređuje sa onim još lošijim, pa onda neki pomaci tu jesu zabilježeni na bolje. Međutim mislim da bi usporedbe trebale biti prema nekim standardima koje bi mi htjeli dostić, a sreća je da osim ovakvih naših izvješća koja su interna gdje se želimo pohvaliti da smo za par postotaka nešto popravili, postoje i neka izvješća koja se rade neovisno izvan RH na razini EU koji govore nažalost, da je Hrvatska po stanju u pravosuđu čvrsto na začelju. To je tako, nažalost evo ja imam pred sobom izvješće koje provodi EU Justice … koje pri Europskoj komisiji i gotovo po svim standardima Hrvatska se nalazi na zadnjem ili predzadnjem mjestu po svemu. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče gospodine Sesa. Vi ste govorili u svom izlaganju o prosječnom vremenu trajanja postupka i sigurno da svaka od zainteresiranih strana želi da se postupak što prije okonča kako bi znali u čiju korist je i presuđeno. Međutim, postoje predmeti gdje je i šira zajednica zainteresirana za ishod postupka kao što je slučaj u Marini Pirovac, ja vjerujem da i vi sami znate za probleme imovinsko-pravnih odnosa i prije tri godine već je Vrhovni sud dosudio i riješio taj predmet pa je tražena revizija i sada ponovno dvije i pol godine taj predmet je na Vrhovnom sudu.

Iscrpili smo sve replike na uvodno obrazlaganje izvješća. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala lijepo. Predstavnik Vlade da li želite obrazložiti mišljenje? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega potpredsjednik Sabora kolega Božo Petrov. Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, predsjedniče Vrhovnog suda. Za početak bih vas volio savjetovati da se ne branite šutnjom, da ne pronalazite razloge zbog kojih ćete šutiti i da se što prije uključite u raspravu, što prije počnete objašnjavati, inače će se potvrditi dojam o nečijoj krivici. Prije same rasprave o ovoj točki dnevnog reda, ja ću samo upozoriti i vas ovdje i hrvatsku javnost da se ova rasprava ne bi dogodila da nije baš opozicija skupila potpise da se ovo izvješće stavi na dnevni red. Vladajući su pokušali jakooo dugo rastezati raspravu jer njima očito jednostavno ne odgovara da se raspravlja o stanju sudbene vlasti ili smatraju da je sve dobro. A ja mislim da o pravosuđu trebamo raspravljati i to više puta godišnje. Smatram da trebamo raspravljati pogotovo zato što ste mogli vidjeti zadnjih dana kakav je dojam, percepcija ljudi u Hrvatskoj o hrvatskom pravosuđu. I ako ne budete raspravljali ovdje s argumentima moglo bi vam se dogoditi da na drugim mjestima raspravljate s puno manje argumenata s puno više emocija. I o tome isto tako trebate na to trebate računat. Nedavni pravosudni slučaj u Zadru je po ne znam koji put skrenuo pozornost javnosti na rad sudova. I neću ulaziti u pojedinačne slučajeve niti nam je ovo danas ovdje tema, ja ću se osvrnuti na percepciju, na dojam koji stvaraju ovakve odluke. Nije ovo prvi put da se diže doslovno bura javnosti na pojedine odluke sudaca u pojedinim slučajevima i da je rad sudova glavna tema danima i tjednima u medijima u medijskom prostoru. Do toga ste doveli pravosuđe. Ono što posebno zabrinjava u cijeloj ovoj priči su medijski istupi sudaca odnosno pravosudnih dužnosnika koji vrlo rado u trenutku kada se stječe dojam u javnosti da se dogodio fijasko pravosuđa vrlo rado lete pred televizijske kamere, u izjave, u intervjue, na televiziju braneći cijelu ovu priču i sistem. I meni je to jasno, oni brane svoju struku, svoj sustav, ali uvijek, uvijek izlaze sa defanzivnim stavom, sa obrambenim stavom a time dobivate još jednu negativnu konotaciju u javnosti jer to zapravo govori da nemate niti, niti minimum samokritike.

I zato ja smatram da ove stvari moramo mijenjati, moramo ići u puno dublje rezove od onih što ste vi zamislili, od onih što se mogu zamisliti uopće. Ali nažalost situacija vam nije baš sjajna jer kao 1, negativna selekcija nije mimoišla niti sustav pravosuđa, kriteriji za imenovanje sudaca, za unapređenje sudaca su bili fluidni. Pa nam je sad stanje takvo kakovo je. A najbolje je to rekao baš jedan više rangirani sudac neki dan kada je izjavio, znate političare možete zamijeniti nakon 4 godine ali nas suce, nas imenujete doživotno. Hvala vam na tome i na takvoj negativnoj selekciji koju možemo trpjeti doživotno. Druga stvar, za sada nema apsolutno nikakvih ozbiljnih pomaka, niti ja vidim bilo kakve ambiciozne planove, hrabre planove da će se nešto promijeniti u sustavu pravosuđa. Vlada, Ministarstvo pravosuđa prošle godine ovdje je govorila o jednom velikom organizacijskom paketu organizacijskih zakona da bi na kraju sama rekla da je to mini reforma. Mogli smo vidjeti da je PR Vlade odradio fenomenalan posao, s naslovnica su vrištala obećanja a on je u sebi bio toliko mizeran, toliko impotentan da ga je Vlada na kraju nazvala mini reformom. I od cijele te halabuke mogli smo vidjeti da su obećali da će se javno biti dostupne imovinske kartice sudaca. Zakoni su stupili na snagu 1. rujna 2018.

Da, uputili smo mi, samo da hrvatska javnost zna, uputili smo mi pisani zahtjev ministru Bošnjakoviću da nam odgovori tko je i kada donio odluku da se ne poštivaju hrvatski zakoni doneseni u ovome Saboru. Pa neka hrvatska javnost zna tko ne poštiva namjerno zakon zadnjih godinu dana. Dalje, u međuvremenu se pojavio problem sa imenovanjem sudaca i predsjednika Višeg kaznenog suda. Sada gledajte ovo, prošlogodišnje izmjene Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću predvidjele su promjenu sustava imenovanja sudaca s jednog suda u viši sud. Ono o čemu se radi, promijenili su način ocjenjivanja sudaca prilikom njihovog unapređenja. I gle čuda, to se ne poštuje. Državno sudbeno vijeće započelo s imenovanjem sudaca tog istog Visokog kaznenog suda primjenjujući pravila onoga prošlog zakona, ne ovog zakona koji je aktualan zadnjih godinu dana. Pa sada mi molim vas objasnite predsjedniče Vrhovnog suda kako to da krema pravosudnog sustava u RH ne poštuje zakone donesene u Hrvatskom saboru? Predsjednik ste Vrhovnog suda. Nemate odgovora. Recite mi kakvu poruku šaljete građanima, je li možda šaljete poruku da je to jedna fina zatvorena organizacija koja selektivno primjenjuje zakone onda kada se to na njih odnosi? A ono što ja na kraju stječem dojam da smo mi dobili umjesto transparentnog pravosudnog sustava jednu opskurnu, zatvorenu organizaciju u kojoj također postoje elite, gdje postoji jednakiji od drugi, gdje se neki suci očito imaju pravo baviti i politikom i dvorskim pravosudnim igrama a mnogo manje suđenjem. I to vam je dojam kojeg danas imaju građani RH, što god da vi ovdje govorili ali čak ne trebamo pričati o dojmu, predsjednik Vlade koji je tražio da vi budete predsjednik Vrhovnog suda hvalio se neki dan ovdje indeksom konkurentnosti. Ne da ste napredovali, pali ste, pali ste na predzadnje mjesto na svijetu, od 141. svjetskog gospodarstva vi ste na 140.-tom mjestu. I to nije dojam, to nije percepcija, to je stvarnost, to je referenca, to je činjenica. I to vam je svijet rekao. Da, možemo pričati o statistici, sada će se popraviti značajno, otkad je Vlada i Ministarstvo pravosuđa podleglo vašim zahtjevima da se vi, u slučaju revizije, pa sada Vrhovni sud osim u iznimnim slučajevima više neće se tu miješati. Pa smo onda na kraju dobili da drugo stupanjske odluke županijskih sudova ne poliježu nikakvoj kontroli da na kraju de facto su oni krajnja tijela, da su njihove odluke neoborive. Ono što mene zanima, hoćete li na kraju napraviti analizu njihovih odluka, njihovih praksi i na kraju pokazati apsolutno svima u Hrvatskoj koliko je to na kraju bilo kvalitetno? Mene stvarno zanima kako ćete objasniti ljudima da u ovakvom sustavu kakvog mi imamo što se tiče pravosudnog sustava ste omogućili da ne postoji apsolutno nikakva kontrola, gotovo pa nikakva kontrola drugostupanjskih tijela. Ja bih vas volio upozoriti, zna se dogoditi da građani u istoj zgradi da im se obrađuje i na prvostupanjskom i na drugostupanjskom tijelu njihov predmet, a sada su izgubili mogućnost da njihov predmet izađe uopće iz zgrade. Spominjete u svom izvješću praksu Vrhovnog suda, čak hvalite se da se ta praksa objavljuje u cijelosti bez iznimaka i ja vam to vjerujem. Ali ono što mene zanima, jel ona sistematizirana na odgovarajući način? Jeli barem suci Vrhovnog suda imaju mogućnost pronaći odluke u kojima se vide ključna pravna shvaćanja Vrhovnog suda po određenim pitanjima? I to ne bi to trebalo biti da se razumijemo samo pravo sudaca Vrhovnog suda, ako se hvalite transparentnom javnom praksom, to bi trebalo apsolutno svi odvjetnici i odvjetnička društva i građani u RH. Jel tako sistematizirano? Toplo se nadamo, toplo se nadamo. Ali ono što vas ne treba biti briga jer ste vi to na kraju prebacili teret na leđa onih koji mole da se napravi revizija. Ja ću vas podsjetiti još jednom, mi danas raspravljamo nakon dvije godine o izvješćima i to zato što je to opozicija tražila, ne zato što ste vi bili voljni to napraviti. I onda mi ne treba na pamet ovdje reproducirati podatke izvješća, ja ću vam završiti dojam. Ja apeliram na vas gospodine Sesa da se trgnete i da objasnite to svojim kolegama. I ne tražimo mi ništa više od onoga što piše u Ustavu, a u Ustavu stoji da će apsolutno svako, svaki građanin u RH imati pravo na neovisan, nepristran sud kojeg neće interesirati podrijetlo, porijeklo, imovina ili nešto slično, samo to tražimo. Jeli možemo to imati? Ja želim da apsolutno svi hrvatski sudovi, sudačka organizacija u RH shvati u kakvom su stanju, koliko toga trebaju za napraviti. Daj pomaknite se u jednome trenutku jer mogli ste vidjeti da su vam s najviših instanci, dotle ste doveli hrvatsko pravosuđe, da vas s najviših instanci u ovoj državi prije nekoliko dana dolazi zahtjev da se vršenje pravde odvija pod stablom bukve.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Marko Šimić. Izvolite kolega.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče Vrhovnog suda RH, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Danas pred sobom Izvješće predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2017. i 2018. godinu koju je temeljem članka 45. Zakona o sudovima predsjednik Vrhovnog suda RH jednom godišnje dostaviti Hrvatskom saboru. I radi istinitog informiranja javnosti treba reći da je upravo izvješće o stanju sudbene vlasti za 2017. došlo početkom godine odnosno bliže sredini godine 2018., stoga za 2017. godini o njemu nismo mogli niti raspravljati. Za 2018. godinu izvješće je stiglo sredinom 2019. godine. No još bitnije je napomenuti da se o izvješćima nakon njihovog pristizanja u Hrvatski sabor da su odmah uvrštena u dnevne redove matičnog odbora, dakle Odbora za pravosuđe te se na tome odboru i raspravljalo. Ukoliko tu raspravu nećemo uzeti kao bitnu raspravu u ovom Hrvatskom saboru onda degradiramo i sve ostale odbore koji raspravljaju o određenim izvješćima. Moramo znati da je Hrvatski sabor izmjenom Poslovnika Hrvatskog sabora unio jedno novo pravilo da se o izvješćima raspravlja na matičnim odborima, samo se iznimno o izvješćima koja su predviđena Poslovnikom Hrvatskog sabora raspravlja na plenarnoj sjednici. U ta izvješća ulazi i ovo bitno i prevažno izvješće predsjednika Vrhovnog suda, no međutim važno je naglasiti da je izvješće pravodobno i pravovremeno raspravljeno na matičnom odboru Hrvatskog sabora. U 2017. godini točnije u rujnu 2017. godine raspravljali smo o izvješćima za 2015. i 2016. godinu gdje smo poredbenom analizom zaključili kako i u kojem smjeru ide stanje u sudbenoj vlasti u RH. Stanjem sudbene vlasti u RH zastupnici u Hrvatskom saboru bave se svakodnevno u svojim slobodnim govorima u svakoj točki dnevnog reda koja se odnosila na bilo koje pitanje iz područja pravosuđa i sudbene vlasti u RH raspravljalo se i o pojedinačnim slučajevima. Ja ću samo naglasiti nekoliko zakona kada smo uz nekakvu širu raspravu raspravljali i o izvješću predsjednik Vrhovnog suda. U 2018. godini posjetiti ću imali smo reformu hrvatskog pravosuđa, imali smo i kolokvijalno nazvano otpis dugova kojim je Vlada RH zaista izašla u susret građanima posebno onoj skupini blokiranih građana. U 2019. godini imali smo isto tako nekoliko manjih reformi hrvatskog pravosuđa ali jedna od bitnijih stvari koju smo zaboravili danas naglasiti da su sucima dakle povećane plaće. U 2013. i 2014. godini te plaće su bile smanjene prvo za 3%, kasnije za 6% dok je Vlada RH početkom godine 2019. te plaće dakle zakonom povećala za 6% Dobro je da je ova tema danas na rasporedu sjednice Sabora jer percepcija javnosti, budimo iskreni i nije najbolja o hrvatskom pravosuđu. O percepciji javnosti ću kada budem analizirao cijelo ovo izvješće, dotaknuo sam se u ime kluba i toga dijela i za to nije samo odgovorna sudbena vlast i suci. Svi mi pa i mi političari doprinosimo ovakvoj slici hrvatskog pravosuđa. Ako ćemo raspravljati dakle o ovome izvješću onda je pravo vrijeme reći da je dolaskom predsjednika Vrhovnog suda i ovo izvješće poprimilo drugačiji oblik. Ono je danas sažetije, ono je danas preglednije, strukturiranije, lakše je, posebice laiku pratiti kako organizaciju sudbene vlasti tako i njenu dinamiku donošenja odluka pa čak i jednim dobrim dijelom i kvalitetu odluka koje su donesene. Moram reći da su ova izvješća iscrpna, da su dobro strukturirana i da daju pouzdani uvid u statističke podatke i pokazatelje koji su povoljniji nego su bili u godinama 2015. i 2016. odnosno izvješćima za te godine. U izvješćima sve je popraćeno preglednim tabličnim i grafičkim prikazom aktualnih podataka, predmetna izvješća nude cjelovit prikaz organizacije, mreže sudova, analizu stanja ljudskih potencijala na sudovima te podatke učinkovitosti rada sudova. Tu je i prikaz kretanja indikatora uspješnosti koji na jednostavan način prate učinkovitost sudova u promatranom izvještajnom razdoblju. Važno je napomenuti da nije jednostavno i lako ni prikupiti dakle sve podatke za izradu ovog izvješća pa vidimo koliko je ono obuhvatno i po samim izvorima a to je, izvori su dakle od Vrhovnog suda, državnog sudbenog vijeća, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, pravosudne akademije, svi visoki drugostupanjski sudovi kao i uskočki sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Ukupno gledajući dakle u razdoblju u kojem su sustavno provođene reforme u vrijeme i nakon pristupanja EU poduzeti su sveobuhvatni reformski zahvati koji su unijeli značajne novine u normativnom i institucionalnom smislu te samom praktičnom djelovanju pravosudnog sustava. Pravosudni sustav RH bio je opterećen ne malim brojem ne riješenih predmeta te je ozbiljno bilo narušeno pravo građana da sudskim putem riješe svoje probleme. Još 2005. godine isticala se prioritetnost cjelovite provedbe reorganizacije pravosudnog sustava isticanjem tadašnjeg velikog broja redovitih i specijaliziranih sudova i to njih 266. Da se podsjetimo pravci reorganizacije pravosudnog sustava išli su u skladu sa Strategijom reforme pravosuđa, Ministarstvo pravosuđa u RH. U prioritetnom smjeru dakle teritorijalnog preustroja nova karta pravosudnih područja, organizacijskog preustroja, poboljšanje učinkovitosti pratećih službi u pravosudnim tijelima, preuređenja žalbenog postupka te informatizacije cijelog sustava. Od 2008. godine broj sudova smanjen je u RH te je ono za ovo izvještajno razdoblje bilo 24 općinska, 22 prekršajna, 8 trgovačkih, 4 upravna, 15 županijskih, Visoki trgovački sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki prekršajni sud i Vrhovni sud RH sa 54 stalne službe općinskih sudova, 66 stalnih službi prekršajnih sudova i 4 stalne službe županijskih sudova. U međuvremenu došlo je do još jedne reorganizacije, intervencije u ovaj sustav te danas imamo 32 općinska suda no međutim, no o tome ćemo govoriti u izvješću za 2018. godinu te izvješću za 2019. godinu u kojima će se siguran sam vidjeti punina rezultata svih ovih reformi koje je Vlada RH u ovom periodu odradila. Hrvatska po broju sudaca u odnosu na broj stanovnika na samom vrhu Europe, izvještaj o komparativnim podacima o stanju europskih pravosudnih sustava CePI, istraživanje u kojem je obrađeno 40 država Vijeća Europe pokazuje podatke o brojčanom stanju kadrova u sudovima kojim pokazuju da se broj sudaca na 100 tisuća stanovnika u EU kreće od 3 kao u Irskoj pa do recimo RH ima 41, dok Slovenija ima više od nas a Sloveniju smo spominjali prilikom donošenja Zakona o ovrsi kada smo upravo njihov model govorili kako je dobar. A danas radimo poredbenu analizu potpuno jednog drugog podatka gdje vidimo tu različitost sustava i zapravo nemogućnost uspoređivanja samo u jednom malom dijelu. Dakle u 2017. godini sudačku dužnost obnašalo je 1788 osoba od čega 44% na općinskim sudovima, 22% na županijskim sudovima i 2% na Vrhovnom sudu RH dok je zaposlenih bilo 8392. U 2018. godini vidimo značajan trend smanjenja zaposlenih u sudovima od nekakvih 1% Ako pogledamo sama mjesta i dužnosti sudaca vidimo da na određenim sudovima došlo je i do većeg smanjenja broja sudaca od 1% Što se tiče strukture, rasporeda sudaca s obzirom na grane sudovanja najviše je njih u općinskim sudovima koji imaju i možda i najširu nadležnost. Slijede suci županijskih sudova gdje je bilo 388 sudaca u 2017., u 384 u 2018. sudaca prekršajnog suda gdje vidimo i nekakvo smanjenje u broju sudaca veće od 1% Nastavljen je iako i imamo smanjen broj sudaca i zaposlenih u sudovima pozdravljamo nastavljeni trend smanjenja broja neriješenih predmeta i skraćenje trajanja sudskog postupka. Iako zabrinjava priljev predmeta koji u državni kao što RH koja ima gotovo 4 milijuna stanovnika vidimo da imamo priljev predmeta milion i 250 tisuća godišnje. U izvještajnom razdoblju za 2018. godinu taj priljev je smanjen za 6% i iznosi milion i 166 tisuća 130 predmeta što je po mom osobnom sudu dosta. Analiza broja neriješenih predmeta po sudovima pokazuje kako je na kraju 2017. godine u odnosu na prethodnu godinu smanjen broj neriješenih predmeta općinskih, trgovačkih, prekršajnih, upravnih, županijskih sudova, zatim Visokog trgovačkog suda, Visokog prekršajnog suda te Vrhovnog suda RH. Namjerno sam nabrojao sve ove sudove iz razloga što jedino je povećan dakle broj, broj neriješenih predmeta na Visokom upravnom sudu RH. Čak ni ovaj podatak ne utječe toliko na promjenu percepcije javnosti, ali ga je bitno izreći jer on je zaista značajan. Što se tiče županijskih sudova uočen je pozitivan trend rješavanja predmeta tako da je na kraju 2017. godine zabilježen manji broj neriješenih predmeta po sucu i sudskom savjetniku, a u kojima najveći udio imaju građanski parnični predmeti. Razmatrajući detaljnije strukturu predmeta postoje vrste predmeta koje imaju stopu rješavanja ispod 100% za koje su nadležni upravo županijski sudovi. To je slučaj kod predmeta ratnog zločina, kaznenih predmeta u prvom stupnju, kaznenih predmeta u drugom stupnju, zatim kaznenih izvanraspravnih vijeća i predmeta istražnih radnji. Svjedoci smo da upravo oni slučajevi koji završavaju u medijima dolaze iz ovog područja djelovanja sudova. To su zapravo i najteži predmeti za rješavanje na sudovima gdje u samim postupcima imamo dokazne radnje koje i nije i jednostavno uvijek izvesti i gdje je uključen uvijek veći broj ljudi, gdje su uključeni vještaci iz svih područja te zaista, te zaista takvi postupci zahtijevaju i više vremena. No, smatramo da se i na tim predmetima treba iznaći, u tim predmetima treba iznaći rješenje i da se takvi predmeti trebaju ubrzati. Posebno ovo svoje mišljenje temeljim na apelu predsjedniku Vrhovnog suda gospodina Sesse koji je rekao da svaki puta kada se pojavi nekakav problem u pravosudnom odnosno sudbenom sustavu zakonodavac pokušava zakonom intervenirati. Dogodile su se određen intervencije u ovom području, no međutim nisu one toliko velike, značajne da bi utjecale u negativnom smislu na ažurnost rješavanja predmeta. Pa evo jedan od dijelova u koji ću se svakako u slijedećem izvješću za 2018., 2019. godinu pratiti je upravo i ovaj dio županijskih sudova i nadam se da će i ovdje ažurnost, stopa ažurnosti biti iznad 100% Problematika broja neriješenih predmeta na hrvatskim sudovima i dalje je aktualna jer najveći su problem nagomilani zaostaci neriješenih predmeta iz ranijih godina. Vidimo da ima i značajan broj starih predmeta koji se vode više od 10 godina. U radu tijekom 2018. bilo ih je 29.445, riješeno je 20.314 dakle neriješeno je 9.131 predmet. Strukturirani su i ti predmeti te se vidi u kojim granama sudovanja zapravo imamo i najveći problem te bi i tu trebalo uložiti veće napore kako bi se ti predmeti riješili. Napomenuo sam već ranije da povećanje broja neriješenih predmeta bilježi jedino Visoki upravni sud RH. Ove pozitivne trendove hrvatskog pravosuđa treba naglasiti upravo radi percepcije javnosti jer imamo dobre trendove to su ocijenili i, ocijenila i istraživanja međunarodnih institucija koja prate rad pravosuđa, pa tako i hrvatskog, nismo mi po tome na začelju, uvijek se miješaju kruške i jabuke, danas smo govorili da smo predzadnji po gospodarstvu, a raspravljamo o temi pravosuđa. Ne treba miješati kruške i jabuke, treba zaista reći onako kao je Hrvatska nema izvrsno pravosuđe i nema izvrsno sudovanje no svakim danom i svakom godinom i svim reformama koje učinjene u ovom sustavu od 2008. godine stanje u hrvatskom pravosuđu svakodnevno se popravlja i očekujemo da će nas u slijedećem izvješću dočekati još bolje i značajnije brojke. Klub zastupnika HDZ-a prihvat će izvješće za 2017. i 2018. godinu. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, Klub zastupnika Nezavisne liste mladih, poštovani kolega Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ono što moram sada reći sa ove govornice jest da je na, trenutno na djelu je cenzura, znači nitko od medija ne prenosi ovu raspravu, osobno smatram da raspravu u Hrvatskom saboru o pravosuđu da je esencijalno za hrvatsko društvo, ali kada imamo medije koji su povezani sa tom kamarilom koja vlada Hrvatskom već 20 godina i koja onemogućava Hrvatskoj ikakav razvoj, pa onda i po pitanju pravosuđa i po pitanju reforme pravosuđa što je ključno, jednostavno to je za očekivati, za očekivati jest da nitko od medija danas ovo ne prenosi, ali eto nadam se da će ipak određene snimke ove rasprave izaći u javnost. Treba reći da Svjetski ekonomski forum nedavno je iznio podatak da je hrvatsko pravosuđe zauzelo 120 mjesto od ukupno 140 država. Znači govorimo o pozicioniranju s obzirom na neovisnost pravosuđa. Manje neovisno pravosuđe u Europi imaju BiH, Makedonija i Albanija. A po pitanju pravosuđa prednjače Finska, Nizozemska, Luksemburg. Hrvatska se nalazi među najlošije ocijenjenim državama po učinkovitosti i percepciji neovisnosti pravosuđa u Izvješću o stanju pravosuđa u EU kojeg je objavila EU komisija 2014. godine. Znači to su statistički podaci, te podatke ja ovdje ne izmišljam. Kako je kadrovska politika provodi u sudbenoj vlasti, vi ste se g. Sessa dotakli i tog pitanja. Ovo su mišljenja vaših kolega, znači ovo su mišljenja sudaca. 43% ispitanika smatra da su u posljednje 2 godine suci u Hrvatskoj imenovani ne na temelju sposobnosti i iskustva već po nekoj drugoj osnovi. Znači to su mišljenja sudaca. 55% ispitanika smatra da su u posljednje 2 godine suci u Hrvatskoj napredovali ne na temelju sposobnosti i iskustva već po nekoj drugoj osnovi. Sami suci kroz ovo istraživanje jasno govore da se prilikom imenovanja sudaca i napredovanja sudaca ne traže najbolji kandidati.

17 Milivojević, Europski sud kaže da je nadležan, a u predmetu C-277/19 Europski sud se izjasnio kao da nije nadležan.

Prema tome, nije mi jasno sada, imamo neusklađenu i tu sudsku praksu Europskog suda, znači da li vi iz Vrhovnog suda ćete imati neku inicijativu da postavite i vi pitanje Europskom sudu po pitanju problematike RBA zadruge jer kao što sam rekao, ne znam dal ste me slušali, znači u jednom predmetu na Europskom sudu, Europski sud se proglasio nadležnim, a u drugom predmetu isti je vjerovnik Raiffeisen Sankt Stefan se proglasio nenadležnim, znači interesira me koji je stav vas iz Vrhovnog suda, znači da li ćete vi što poduzeti po tom pitanju jer opet onda suci u hrvatskom pravnom sustavu ne znaju kako da se postavljaju prema tim presudama jer nemaju fit bek od vas. Nadalje, Vrhovni sud 15.6.2018.g. donosi zaključak da se sve ovrhe trebaju odgoditi ako se radi o predmetima sa neovlaštenim vjerovnikom iz čl. 2. Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu. Danas nakon presude Europskog suda pojedini suci ne žele se držati vašeg zaključka iako se Europski sud uopće nije osvrnuo na čl. 6. navedenog zakona koji definira odgodu ovrhe u tim predmetima. Znači, pojedini suci ne poštuju zaključak Vrhovnog suda i ako nemate ta saznanja ja vam mogu poslati u pismenom obliku, ali svakako bi htjeo da se osvrnete na to zato što velik broj građana mi javlja takve informacije, šalje mi presude i pitaju me kako, kako je ovo moguće, kako ovo, da li je ovo normalno stanje, znači da Vrhovni sud kaže jedno, a situacija na terenu i suci rade drugo. Znači, mi imamo anarhiju u pravosudnom sustavu, anarhiju u pravosudnom sustavu i tko je za to odgovoran g. Sessa? Vi ste predsjednik Vrhovnog suda, tko je odgovoran za to što hrvatsko pravosuđe ne funkcionira kvalitetno? Dal je to Vrhovni sud, dal je to Ustavni sud, dal je to hrvatska Vlada, ali recite nam konkretno tko će preuzeti odgovornost za neefikasno funkcioniranje hrvatskog pravosuđa?

Najčešća kazna koja se sucima izriču u stegovnom postupku je novčana kazna, jako rijetko DSV poseže za mjerom razrješenja od dužnosti. Ovlašteni podnositelji zahtjeva za stegovni postupak su upravo predsjednici sudova i onda se ja pitam kako možemo uopće očekivati veći broj stegovnih postupaka kada, kada te stegovne postupke, znači podnose DSV-u predsjednici sudova, a ako postoje interesne strukture na sudovima, te interesne strukture su neupitno povezane sa predsjednicima sudova, znači ne može, ne može interesna struktura funkcionirat bez znanja predsjednika suda, to je non sens, znači predsjednik suda to zna i on je uključen i on je sam uključen da li direktno ili indirektno u tu priču i zato mi imamo jedno od najgorih pravosuđa u EU, a DSV da neke kazne kao što su novčane kazne i koju poruku onda vi šaljete tim sucima? Znači da se korupcija isplati, da je pripadnost određenim interesnim strukturama dobra, pozitivna kada nema sankcija, evo [[Upadica: Zahvaljujem]] drugu stvar ću istaknuti u pojedinačnoj raspravi, hvala. Zahvaljujem poštovani kolega Škibola. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vrhovnog suda na početku treba reći da današnji izvještaj predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2017. i 2018. je prilika da podsjetimo na katastrofalno stanje u pravosuđu, ali i prilika da ponudimo rješenje. Tko najviše osjeća nepravdu zbog neujednačene sudske prakse? Građani. Tko najviše trpi zbog dugih sudskih procesa? Također građani. Tko osjeća najveću nepravdu zbog neadekvatnog ponašanja sudaca koji se stavljaju izvan zakona? Građani. Mislite li da se građani osjećaju ugodno kad vide utjecaj pojedinaca iz Vlade i HDZ-a na neke suce? Građani osjećaju nepravdu na svakom koraku, ali najveća nepravda koju osjećaju je kada vide da zakoni u ovoj zemlji ne vrijede jednako za sve. Da su silovatelji na slobodi, da nema kazna za lopove, da moćnici i korumpirani političari godinama izbjegavaju ruku pravde. Svi primjeri svjetske prakse, svi podaci na tu temu pokazuju da je loše i neefikasno pravosuđe u direktnoj vezi s velikim brojem koruptivnih radnji u predmetnoj zemlji. Drugim riječima najkorumpiranije su one zemlje koje imaju najlošije pravosuđe. Velika korupcija s jedne strane i loše pravosuđe s druge strane idu zajedno ruku pod ruku. I upravo i vi danas namjerno gurate ovu raspravu o stanju u pravosuđu u okrilje noći kako bi pokušali stanje u pravosuđu i sudbenu vlasti, sve probleme koje ima hrvatsko pravosuđe sakriti od očiju građana. Zbog korupcije mnogim mladim ljudima u Hrvatskoj je ukradena budućnost, a starijima dostojanstvo, ona izjeda hrvatsko društvo. I kao ljudi koji vole ovu zemlju mi ne možemo trpjeti niti gledati kako Hrvatska raste u percepciji korupcije, a istovremeno tone na dno liste konkurentnosti. Korupcija je uz nepovjerenje u institucije, administrativnu neefikasnost i izostanak reformi razlog zašto ljudi napuštaju našu zemlju i ne mogu više trpiti tu nepravdu koja se preljeva na sve sfere našeg društva. Ne mogu gledati više ovaj kaos. Korupcija sustavno uništava hrvatsko društvo, smanjuje šanse našem društvu za uspjeh, ljudi zbog nje žive lošije, investicije u Hrvatskoj su zbog toga nikad manje, a ljudi iseljavaju jer vide da oni koji bi ih trebali štititi, poput DORH-a zapravo zatvaraju oči pred lopovlukom. Zbog korupcije mnogi naši građani imaju male plaće, umirovljenici žive u bijedi, mladi i obrazovani ne vide svoju budućnost u Hrvatskoj i ja sam uvjeren da je nije bilo u tolikom obimu da bi građani danas živjeli puno bolju. Ona je prepreka razvoju naše zemlje i razlog socijalnom, ekonomskom i političkom nazadovanju. Ona kvari vlast, a loša vlast je temelj korupcije. Vlast u Hrvatskoj ne bi smjela biti korumpirana, ali je baš obrnuto jer je ovo ljeto zbog upravo zbog sumnje na tu korupciju moralo otići pola aktualne Vlade. Od nje koristi imaju samo moćni, a štetu svi ostali, ali najviše stradavaju siromašni i stradavaju najviše oni koji se drže reda i ostaju pošteni. Kada se počinitelji procesuiraju, a to je nažalost vrlo rijetko, ti procesi traju dugo, često su bez rezultata i to je zapravo uništilo vjeru građana u institucije. Neovisne institucije kontrole i sprječavanja korupcije se sustavno uništavaju od njihovog nastanka. DORH u Hrvatskoj kao da ne postoji, USKOK je umrtvljen, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je pod stalnim pritiskom, a situacija u pravosuđu nikad nije bila gora. Svjedočimo nikad većem broju afera, građani ne mogu gledati kako se sudski procesi koji se vode protiv tajkuna i korumpiranih političara padaju u zastaru zaslugom pojedinih sudaca. Građani ne mogu gledati kako korumpirani političari se izvlače od kaznene odgovornosti iako su krivi. Građani više ne mogu gledati kako nasilnici i ubojice dobivaju neadekvatne kazne. Građani više ne mogu gledati kako silovatelji djece šeću na slobodi bez ikakvih sankcija. Moćni osumnjičenici izbjegavaju hrvatsko pravosuđe i prolaze bez mjera opreza i pritvora te bježe u susjednu BiH kako bi izbjegli ruci pravde, a Vrhovni sud šuti, a skandali u pravosuđu se nižu, jedan za drugim. S druge strane građani vode dugotrajne sudske postupke koji traju čak i nekoliko desetljeća, što je apsurd jer mi spadamo kao zemlja u zemlje s najvećim brojem sudaca na 100.000 stanovnika, zamislite tog apsurda. Fraza da su zakoni dobri na papiru ali se ne provode je laž jer zakon koji ne postiže ciljeve koji se namjerno zaobilazi od strane baš onih koji ih donose je čista prevara. Mnogo toga je na papiru rečeno i učinjeno, no šuti se na posljedice i na učinak. U isto vrijeme stječe se dojam da su pojedini suci iznad zakona. Dojmu da su pojedini suci iznad zakona doprinosi i sudac Turudić koji predstavlja sudačku profesiju u biti. Poznato je javnosti da je bježao, poznato je da nije primao sudske pozive, olako držeći da je upravo on iznad zakona. To što se desilo izaziva bijes građana jer on ne mora dignuti sudski poziv, dok s druge strane građani moraju dignuti sudski poziv, on ne mora odgovarati za prekoračenje brzine, s druge strane građani moraju odgovarati za prekoračenje brzine. Jasno je da je u svojoj obrani koristio upravo rupe u zakonu kako bi sebe oslobodio evidentne krivnje i tim činom je bacio ljagu sudačku profesiju no kasnije su sami suci bacili ljagu na sebe i učinili tu profesiju još omraženijom jer DSV nije pokrenuo stegovni postupak a udruga sudaca nije pokrenula postupka povrede etičkog kodeksa nego ga je još k tome branio predsjednik Vrhovnog suda koji je to morao valjda napraviti po političkoj dužnosti jer smo svi svjesni da su to sve suci koji je postavio upravo HDZ. Naime na prijedlog Predsjednice države Kolinde Kitarović, vladajuća većina na čelu sa HDZ-om izabire predsjednik Vrhovnog suda. Očito jedna pravila vrijede za građane a druga pravila vrijede za HDZ-ove poslušnike i dužnosnike. I u Hrvatskoj je sve toliko upropašteno uključujući i pravosuđe da nam treba novi početak. I zato SDP predlaže korjenitu, nikad veću reformu pravosuđa kao osnovni preduvjet uspješne borbe protiv korupcije. Pravosuđe mora biti učinkovitije, sudovi organiziraniji, sudska praksa ujednačena. Pravo mora biti jednako za sve. Pravosuđe mora biti u službi zakona a ne iznad zakona i mora biti u službi građana a ne iznad građana jer građani traže bržu pravdu, manje troškove i predanost radu. I da bi vratili vjeru ljudi u Hrvatsku, moramo prije svega vratiti vjeru ljudi u institucije. Hrvatskoj treba redi povjerenje. Red i povjerenje su preduvjeti rasta, uspjeha i razvoja naše zemlje. I u Hrvatskoj se ne smije osjetiti nepravda zbog nejednake sudske prakse. Moramo vratiti vjeru u pravosuđe i učiniti sudstvo bržim i efikasnijim ali potpuno neovisnim od bilokakvog oblika ili pokušaja političkog ili bilokojeg drugog pritiska. Neovisnost ne znači nemam odgovornost, dapače, inzistirat ćemo na puno jačoj i većoj odgovornosti upravo pravosuđa. Mjere kojima se može utjecati na pravosuđe i vratiti povjerenje u pravosuđe su sustavna kontrola imovine sudaca i članova njihovih obitelji od strane posebnog odjela USKOK-a ili drugog posebno ustrojenog tijela, izmjena sastava DSV-a na način da većinu članova čine ugledni pripadnici akademske zajednice, omogućiti pristup javnostima rezultatima testiranja te usmenom testiranju na natječajima za sudačka uz izmjenu Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sve intervjue snimati i pohraniti kao i testove te omogućiti protukandidatima da ostare uvid uz primjenu Zakona o zaštiti osobnih podataka, dodjeljivanje predmeta sucima u rad automatizirat, odnosno učiniti potpuno neovisnim o arbitražnoj volji predsjednika sudova, pojačati odgovornost sudova za nezakonito suđenje, za donošenje nezakonite sudske presude u slučajevima u kojima se može utvrditi da je sudac donio odluku očito u suprotnosti sa zakonom. U tom slučaju ustanoviti sankciju ili u najmanju ruku ustanoviti disciplinsku odgovornost suca ukoliko donese takvu presudu. Sve predmete i sve spise u predmetima učiniti lako dostupnima i pretraživima na internetu potpunim uvođenjem e-sudstva uz primjenu Zakona o zaštiti osobnih podataka. Maksimalno pojačati koncentraciju postupka u kaznenim i parničnim postupcima po uzoru na common law sustave. Kažnjavanje ponašanja koje sudovi ocjene kao zloupotrebu procesnih prava, propisati kogentnim odredbama. Uvesti i osigurati mogućnost da sudovi u slučaju sumnje na lažno prikazivanje zdravstvenog stanja okrivljenika ili punomoćnika čemu svjedočimo u Hrvatskoj vrlo često, imaju mogućnost hitnog medicinskog vještačenja. Uvesti zakonsku obvezu da ukoliko se promijeni branitelj i ne angažira pripremljeni branitelj za istu raspravu, nije smiješno kolegice iz HDZ-a, da se određuje branitelj po službenosti koji ostaje do kraja postupka. Za slučaj primanja mita, uvesti zakonsku obvezu da se davatelj mita oslobađa kaznene odgovornosti ukoliko prijave primatelja te da ima pravo na povrat novčanog iznosa ili predmeta koje je dao kao mito upravo kako bi omogućili borbu protiv korupcije. Nakon puštanja na slobodu, silovatelja u Zadru i afere suca Turudića, najnovija afera zbog zastare sudskog procesa koji se vode protiv Kutle, samo je još jedan u nizu slučajeva katastrofalnih slučajeva kojima se sruši povjerenje u pranu državu. Zastrašujuća je činjenica da u zemlji nije bilo nikada više nasilja, nikada više kriminala i nikada više korupcije a da istovremeno pravosuđe ne funkcionira zbog afera. I zato će SDP inzistirati na dubinskoj reformi pravosuđa koje mora biti neovisno i u službi građana a ne u službi korumpiranih političara. Želimo pravo jednako za sve. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, poštovani kolega Goran Aleksić će podijelit raspravu zajedno sa kolegom Žagarom, izvolite kolega Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi suče Sesa, državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ja ću govoriti o onome što se događalo u zadnje 2 g. do ove godine, znači 2017. i 2018., neke stvari koje su se događale, koje su nekom prolazile ispod radara a jako su važne za hrvatsko društvo i pokazale su u stvari da je hrvatsko sudstvo doraslo zadatku. Ja ću govoriti o tome. Pa krenimo redom.

Dakle, na temelju prihvaćene ustavne tužbe, na temelju zahtjeva Ustavnog suda bilo je potrebno na Vrhovnom sudu ili bolje objasniti njihovu prvu presudu, njihovu prvu odluku po reviziji ili preinačiti reviziju. I Vrhovni sud je odlučio da će preinačiti svoju reviziju, da će ukinuti presudu Visokog trgovačkog suda i vratio je postupak na Visoki trgovački sud. Nakon toga čekali smo do 14. lipnja 2018. na odluku Visokog trgovačkog suda i Visoki trgovački sud je na temelju ponovljenog postupka odlučio 14. lipnja 2018. presudom Pž-6632/

Što to ti potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo dobiti? Mislim, matematika je potpuno jasna. Mi smo konverzijom dobili smanjene glavnice, ali nismo dobili niti preplaćene kamate, niti preplaćeni tečaj, niti smo dobili pripadajuće zatezne kamate, međutim vidjet ćemo kako će o tome odlučiti Vrhovni sud jer ta revizija ga još čeka. Koja će to biti revizija, po kojem pitanju, ja to sad ne mogu znati, hoće li to biti po oglednom postupku koji je, evo danas, objavljen na stranicama Vrhovnog suda, pokrenut je jedan ogledni postupak u vezi s konverzijama, nije u stvari još pokrenut, ispričavam se, tek je podnesen zahtjev da se pokrene. On će biti pokrenut ili neće bit pokrenut u roku od 15 dana od tog objavljivanja zahtjeva i od trenutka kada su upućeni zahtjevi općinskim sudovima da se izjasne imaju li predmete s konvertiranim kreditima u svojim postupcima. Sljedeća važna odluka Vrhovnog suda, jako važna odluka, nedavno je donesena, ona ne spada pod ove izvještaje, ali ja ju moram spomenuti, to je odluka o revizijama koje su podnijele banke na Vrhovni sud zbog ove prethodne odluke Visokog trgovačkog suda, to je revizija 2221/

Mi smo svojevremeno pokrenuli čitav niz prekršajnih postupaka koji su nažalost pali u zastaru, a postojala je mogućnost da se banke kazni po stotinu tisuća kuna za svaki takav prekršaj. Nažalost Prekršajni sud i Visoki prekršajni, prekršajni sudovi i Visoki prekršajni sud potpuno su pali na ispitu. Umjesto da donesu državi ogroman novac u proračun oni su dopustili da veliki dio tih prekršajnih postupaka ode u zastaru. I meni je jako žao da država nije uspjela uprihoditi od nas koji smo pokrenuli te prekršajne postupke jedan veliki, veliki novac. Jako mi je žao što je to tako ispalo ali nažalost tako je ispalo. A kasnije kada su već ti postupci otišli u zastaru Vrhovni sud je donio odluku po ovoj reviziji 1172/

Toliko za sada, prepuštam riječ kolegi Žagaru a ja ću u pojedinačnoj raspravi nastaviti ono što sam htio još reći. Zahvaljujem kolega Aleksić. Izvolite.

Evo nekako 130 godina nakon što je Kočić napisao svoju satiričku dramu Jazavac pred sudom nekako mi se čini da bi opet bilo aktualno dovesti jazavca pred sud da bi se ukazalo na problem u hrvatskom pravosuđu. Istina je, nije bio, nedavni događaj nije bio to jazavac, bio je pas Medo, ali je poanta slično. Ja ću se u ovom kratkom završnom vremenu koje ostalo za izlaganje u ime kluba osvrnuti na jednu ključu riječ koja mi se čini u ovome izvještaju, na koju se pozvao i sam podnositelj izvještaja a to je neovisnost pravosuđa koje je definirano i Ustavom RH. Ali ono što se ne smije zaboraviti, sudska vlast mora biti neovisna ali ne od građana, sudska vlast ne smije biti neovisna od građana, ona mora biti neovisna od onih koji imaju bilo političku moć, bilo financijsku moć i na kraju krajeva mora biti neovisna od toga da suci zbog svoje potplaćenosti ne mogu obavljati svoj posao. Dakle ovdje je spomenuto da plaće sudaca su povećane. I doista se postavlja pitanje što se to događa u RH. Ovdje je s pravom naglašeno prethodni govornici, imamo najveći broj sudaca na 100 tisuća stanovnika u EU. Imamo s druge strane najnižu percepciju građana o neovisnosti sudstva. Dakle u samo 3 godine od 2016. do 2019. posto građana koji neovisnost sudova smatraju dobrim ili jako dobrim smanjio se sa 28 na 18% stanovništva. Građani EU kod njih je postotak taj od 52 do 56, čak je povećan na 56% Pa što se to događa onda sa hrvatskim pravosuđem i općenito sudovanjem u Hrvatskoj. Je li u pitanju obrazovanje ili stručnost? Nije. Imamo obrazovane i stručne ljude u RH. Pa zašto onda nemamo pošteno i pravedno provedeno, učinkovito i ekonomično suđenje, zbog čega se to događa? Resursa isto imamo dovoljno. Dakle ovi podaci govore da imamo dovoljan broj sudaca. Mi smo u izvještaju, uglavnom se svodi čitav izvještaj na to da se nastoji ukazati kako je smanjen broj neriješenih predmeta i kako je smanjena dužina postupka. Možda u tome se krije zamka. Ne radi se ovdje da se treba smanjiti, da je to ključno, radi se o sljedećem. Doista treba predsjedniče Vrhovnog suda onemogućiti sve one koji vrše stvarni pritisak na pravosuđe. Ne ovdje mi kao što vi, vi ste se pozvali na članak 45. s pravom ali nije to, taj se pritisak ne vodi u javnosti, on se vodi negdje u pozadini, taj pritisak je teže vidljiv. Međutim, što građani vide? Građani vide ili osjete nepravdu u samim postupcima i donošenjem presude, građani vide da pojedine presude odudaraju od one poruke koju bi zapravo presuda trebala nositi ili kazne. Zašto se kazna uopće daje?

Druga stvar, da se drugima poruči da to više ne čine u smislu prevencije. I treba stvar možda što mi se čini najbitnija a tu ću parafrazirati jednog filozofa, ne određuje položaj sudaca u društvu njihove presude već njihove presude određuju njihovi položaji u društvu i onda se tu pojavljuju dvije stvari, to je percepcija koja je negativna prema ovim istraživanjima a koja onda upućuje na korupciju. I što možemo zaključiti? Kako drugačije onda to zaključiti iz toga ako je percepcija toliko negativna. Ne nisam, ne mogu se oteti dojmu da građani imaju pogrešnu procjenu toga. I koje je, mislim kada pogledamo u povijest, a koja to presuda je građanima ulila povjerenje? Uzmimo pretvorbu i privatizaciju, koja je to presuda? Mislim da je kolega Bernardić koji je spomenuo odlazak u zastaru i sa zadnjeg slučaja. Ne postoji podatak koliko je postupaka otišlo u zastaru kada su u pitanju, kada su u pitanju postupci protiv onih koji imaju političku i financijsku moć. To su recimo, to bi bili zanimljivi podaci za vidjeti. U pojedinačnoj raspravi ću nastaviti. Zahvaljujem. Izvolite kolegice.

U ovom izvješću ima dobrih podataka, ima podataka i koji govore da smo se nešto pomakli sa mjesta u odnosu na ono loše šta je bilo prije godinu ili dvije dana, nadamo se da će to i tako dalje ići u slijedećim izvještajima, da ćemo imati još boljih pokazatelja. Međutim, ono s čim smo mi nezadovoljni, moj klub, Klub GLAS-a je to da se ovu lošu situaciju koja je objektivno loša, uspoređuje sa nekakvim još lošijim situacijama u prethodnim periodima i pokušava se to naglasiti kao veliki, podcrtati kao nekakav veliki uspjeh. Međutim, to nije veliki uspjeh, mi smo sad članica EU, mi, naši ciljevi su puno viši, naša letvica je podignuta puno više i ono s čim se mi moramo uspoređivati su naši susjedi odnosno ljudi s kojima, odnosno države s kojima smo u članstvu u EU i njihovim standardima i njihovim prosjecima, kad to usporedite, a ipak postoji netko tko to uspoređuje onda naši rezultati su loši i poruka bi iz ovog doma bi trebala ići u pravcu toga da to treba mijenjati i to hitno, ne na način da se niti zakonodavna, a još manje izvršna vlast, petlja u posao sudstva, da vrši politički pritisak ili ne znam ucjenu ili bilo šta drugo, ne na taj način, nego u smislu poruke, a i u smislu toga da se komunicira kao što sam maloprije rekla na način da se predlažu zakoni od strane struke prema ovom domu kako bi se cijeli taj sustav poboljšao naravno preko, preko poluge vlasti, preko Ministarstva pravosuđa i to bi bio pravi nekakav dijalog između sudske i zakonodavne vlasti koji bi trebo, trebo u nekakvom narednom periodu dat bolje rezultate. Mi smo kao klub predlagali da jedna od ključnih stvari koja bi pomogla da stanje u sudstvu se popravi, a o njoj se i u više navrata u, u, u ovom visokom domu razgovaralo, da se suce adekvatno vrednuje odnosno da se sustav kao takav, da se prihvati to da postoje razlike, znači da svi suci nisu isti, da svoj posao ne rade jednako kvalitetno i da se sustavom nagrađivanja i na neki način sankcioniranja ili kažnjavanja, da se tim sustavom potakne, potakne kvalitetniji, bolji rad, bolji rad sudstva.

Cijeli niz je podataka koji govore o tome da to ne funkcionira dobro, nije možda eto nije ni simpatično te podatke iznositi ali Hrvatska vam je najgora po broju neriješenih predmeta iako se oni smanjuju iz godine u godinu. Podaci su u EU dostupni za 22 države članice, nisu za sve, očito da neki imaju još dodatnih problema pa i same činjenice koje i podatke ne dostavljaju.

Zatim u Hrvatskoj nema dostupnih on-line inforamcija o pravosudnom sustavu, nedostatno je obrazovanje sudaca, nedostatno je informiranje o pravu na pravnu pomoć, nedostatni su on-line obrasci za građane i tvrtke, da ne govorimo o informacijama prilagođenima slabovidnim osobama i invalidima, oštećenim sluhu, ljudima sa oštećenim sluhom, ciljane informacije za djecu itd., itd. Znači po standardima informiranja o stanju predmeta Hrvatska je na 22 mjestu. Ako su samo 22 članice koje uopće daju podatke znači da smo zadnji. Po on-line dostupnosti objavljenih presuda smo 17.-ti. Proračunski troškovi za sudove su vrlo visoki, naši proračunski troškovi prema ovim izvještajima su preko milijardu, odnosno milijardu i 200 milijuna kuna što su jedni od najvećih prema broju ako ih uspostavimo u odnos sa brojem stanovnika koji živi u RH i u odnosu na druge članice EU, su najveći financijski troškovi. Po broju sudaca koji su uključeni u kontinuirano obrazovanje na 17.-tom smo mjestu od ove 22 zemlje. Po dostupnosti obrazovanja sudaca za jačanje svijesti o lažnim vijestima i kampanjama, o ophođenju sa žrtvama spolno uvjetovanog nasilja, s tražiteljima azila, djecom, te osobama slabijeg vida i oštećenog sluha Hrvatska je među tri najgore članice EU. Prema percepciji javnosti o neovisnosti pravosuđa Hrvatska je najgora u EU. Postoji istraživanje gdje se među sucima provodilo, znači hrvatskim sucima provodilo istraživanje koje isto govori o tome da rezultati istraživanja europske mreže sudbenih vijeća iz 2017. godine kaže, 43% naših sudaca smatra da se suci ne imenuju na temelju sposobnosti i iskustva nego nekih drugih kriterija. Inače u EU je taj prosjek 25%, znači skoro, odnosno duplo, više sudaca kod nas to misli da su kriteriji za napredovanje neki drugi a ne oni koji bi trebali biti, što znači oni prema stručnosti i uspješnosti. Znači sami suci ne smatraju da je stanje u sudstvu dobro. Nije to nešto što izmišljamo, to mi ovdje iz oporbe a vi iz pozicije to branite i to je najviše razočaravajuće da nismo u stanju se izdići niti toliko da razgovaramo otvoreno i iskreno i da se uspoređujemo sa onim što bi htjeli da bude a ne s onim nečim što je tamo negdje bilo prije 6 ili 7 ili 12 mjeseci. To mi je ono najdraže kada se mi volimo uspoređivati sa nekim našim susjedima koji su nažalost u puno lošijoj situaciji nego što smo mi i gospodarskoj i svakoj drugoj, pa onda sami sebe veličamo na taj način što se sa njima uspoređujemo. Uspoređujmo se sa boljima i ciljeve postavimo visoko i tako mjerimo rezultate. U tome moramo biti jedinstveni, u tome moramo, pogotovo što se tiče sudstva, u tome bi trebali više komunicirati i više si međusobno pomagati. Većina nas ovdje nisu nikakvi eksperti za sudstvo ali imamo ljudi koji se s time profesionalno bave na koji način bi trebalo to funkcionirati i kako bi bilo dobro da funkcionira. Sami sudovi, sami suci bi to trebali između ostalih predlagati a mi onda ovdje u Hrvatskom saboru raspraviti i donositi zakone po kojima će sve puno bolje funkcionirati. Međutim, kao i u mnogim drugim stvarima u Hrvatskoj ne postoji politička volja da se to čini i to je naš glavni problem. Dok taj problem ne slomimo jednog dana bojim se da će ovakve rasprave biti sasvim izlišne i da će samo zabavljati naše građanstvo prateći nas po medijima i svađajući se međusobno po portalima na raznim forumima.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Stevo Culej, izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče, kolegice, kolege, poštovani predsjedniče Vrhovnoga suda Đuro Sessa. Eto jeseni, približava nam se obljetnica pada Vukovara, približavaju nam se dani kada ćemo se ponovno sjetiti svih onih koji su svoje živote ugradili u samostalnu Hrvatsku. Sjetiti ćemo ih se ne samo po njihovom junaštvu nego i po nepravdi koja je nanesena njima i onima koji su ostali iza njih. Ja neću govoriti o ratnom profiterstvu, činjenju, nečinjenju sudaca, rak rani hrvatskoga društva hrvatskome pravosuđu, zapovjednoj odgovornosti predstavnika sudova i inih drugih nego ću sve to pretočiti u jednu priču. U jednu životnu priču, običnu, malog čovjeka koji je sebi eto dao za pravo da on kao nešto pokušava promijeniti u cijeloj toj priči, ali mu to jako teško uspijeva. U ruci držim 58. kaznenu prijavu koju ću podnijetu u idući srijedu. Nakon toga dolazi 60. 59. je protiv Marka Crevara za ubojstvo dvojice hrvatskih branitelja u Vukovaru, a 60. je u odsutnosti protiv Milutina Todosijevića iz Srbije. Zašto to govorim? 60 kaznenih prijava za ratne zločine koji su počinjeni protiv hrvatskih građana, nesrba u Hrvatskoj, a od tih do sada samo jedan priveden licu pravde i taj je dobio 3,5 g. umanjeno na 3 godine zbog stare bolesne majke i teške financijske situacije. Da bih vam cijelu priču obrazložio, a da ne bude tmurna, sumorna nego da ima i nešto lijepo u tome, to ću na svoj način vam predočiti. Srpska mi truba zatrubi iz toga sela Borova, bojni poklič, bojne pjesme iz jednoga sela koji se nalaze u istočnoj Slavoniji pored Vukovara. Priča ide ovako. Bitka u kojoj je poslije skoro 50 godina nebeskim sjajem bljesnulo srpsko oružje. Četnički dobrovoljački odred se nazneo na nebo na presto pobednika u istoriju u pesmu koju će srpske svirale prenositi kroz vreme i vekove, kroz sve srpske zemlje do srpskoga kraja. Miladin Todosijević poslije bitke odlikovan je majorskim činom četnički ratnik, komandant dobrovoljačkog odreda stamen kao stena sa Jelice koja mu je natkrilila kuću u Trnavi. Zašto je ovo bitno? Zašto je bitan Milutin Todosijević i njegovo svijetlo oružje u ratnim zločinima u Hrvatskoj. E zato, što je taj isti Milutin Todosijević, kada je došao sa svetlim oružjem iz Srbije, kad je došao u Hrvatsku štititi svoj srpski narod, što je došao u jedno selo, u Borovo Selo u istočnoj Slavoniji i znate kome se on javio i dao na raspolaganje? Sebe, svoj četnički odred i svoje svetlo oružje Radenku Alavanji. Tko je bio Radenko Alavanja? Tko je, u biti jer još je živ, njegov prethodnik je preminuo i talasima Dunava. Radenko Alavanja je komandant Štaba teritorijalne obrane Borova Sela koji je tome mjestu zamijenio preminulog Vukašina Šuškočanina, a čiji se obelisk, spomenik, mauzolej od 4 m nalazi u Borovu Selu, na kojemu ćirilicom piše da je on junak na srpskoj zemlji, ali je to u našoj Hrvatskoj, domovini. On je junak. Zašto? Pa zato što je on bio prethodnik, on je bio učitelj Radenka Alavanje, on je Radenku Alavanju naučio sve ono što je Radenko Alavanja primijenio kasnije u svome radu za svoju srpsku braću. Kako Milutin Todosijević, četnički pukovnik se stavlja Radenku Alavanji na raspolaganje, oni zajedno djeluju u Borovu Selu i čine ono što čine, do tog ću doć kasnije. Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu za ratni zločin u Borovu Selu '91. g. Nije kriv za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u Borovu Selu, pravomoćna je presuda Vrhovnoga suda koji kaže, odbacuje žalbu državnog odvjetništva kao neosnovanu i potvrđuje u cijelosti nepravomoćnu oslobađajuću presudu Sudskog vijeća za ratne zločine osječkog županijskog suda iz ožujka 2016. g. Optužnicom se Radenka Alavanja tereti da kao zapovjednik teritorijalne obrane Borova Sela, kamo su nakon okupacije Vukovara dovođeni brojni civili u zgradu Osnovne škole Božidara Maslarića od 18. do 22. studenoga '91. nije ništa poduzeo da se spriječi mučenje, psihičko i fizičko zlostavljanje, odvođenje na ispitivanja, a potom i ubijanje civila. Teretilo ga se da je tako bio odgovaran za smrt dviju osoba zlostavljanih u Borovu Selu koje su potom ubijene u Dalju te za još 15 ubijenih civila u samoj školi na obali Dunava. Optuživalo ga se i za nestanak 21 osobe odvedene u nepoznatom smjeru nakon zlostavljanja u školi te fizičko i psihičko zlostavljanje još 31 osobe. Alavanji je suđeno u odsutnosti jer se od '96. g. nalazi u Srbiji. Podsjetimo, u obrazloženju nepravomoćne presude predsjednik sudskog vijeća Zvonko Vrban rekao je kako je u Borovu Selu počinjen strašni ratni zločin nad civilima, ali i da zapovjedna odgovornost Radenka Alavanje nije dokazana ni utvrđena. Temelj za presudu pronađen je u dokazu državnog odvjetništva pribavljenog s Haaškog suda iz predmeta Ovčara, odnosno ekspertnom izvještaju tima za vojne analize operativne grupe Jug, Oružanih snaga SFRJ u djelovanju u Slavoniji i Baranji i zapadnom Srijemu iz kojeg je vidljivo da je T.O. bio podređen ... [[Govornik se ne razumije.]] Slučajno sam u posjedu jednog istog dokumenta sa haškog tribunala od iste službe koja je pisala izvješće temeljem kojega je Radenko Alavanja oslobođen zapovjedne odgovornosti ali u ovom drugom slučaju Organ bezbednosti Komande prve vojne oblasti gdje dakle ista ta služba govori o tome da nisu nikako mogli zapovijedati komandantima štabova teritorijalne obrane i kriminalcima koji su kroz njih djelovali.

Da se nije mogla naći za Radenka Alavanja nijedna otegotna okolnost kroz 83 ubijene osobe u Borovu Selu, barem za one koji su ubijeni u razdoblju od 7 mj. '91. do 9. mj. '91. Imamo troje ubijenih, pa petero dovedenih u Borovo Selo sa područja Srbije, 43 nakon pada Vukovara a o 12 redarstvenika da i ne govorim. Dakle nije Vrhovni sud uvaži nijednu žrtvu ni vapaj familije da tog istog Radenka Alavanje, da mu n sudi i presudi u odsutnosti za ono što je on činio za Milutinom Todosijevićem i njemu sličnima. Da ne govorim da je u njegovo vrijeme ubijena i Martina Štefančić zajedno sa svojom bakom. Oslobodili smo Radenka Alavanja. Pa možemo mu napisati pjesmu i Milutinu Todosijeviću dok bude dolazio u Borovo Selo 18.11. na pad Vukovara, pa neka ponese svijeću da zapali i redarstvenicima i na obali Dunava, nek baca sa jednim saborskim zastupnikom vence u Dunav da se prisjeti i svojih a onih koje su pobili.

Hvala lijepo. Kolega Culej, Vrhovni sud je znači najteže zločine, nije našao elemente da bude presuda potvrđena ili da bude poništena za najveće zločine koji su učinjeni na području Borova, Vukovara i tako u cijeloj RH, naravno da je tu zapovjedna odgovornost, već ako je bila politika provođenja Vladimira Šeksa koji danas ima utjecaj, g. Culej, i na HDZ i vladajući većinu koju je u biti on i sastavio, a njegova poanta je bila „locirati, uhititi, transferirati, procesuirati“ hrvatske generale. Da se sredstava uložilo u procesuiranje ratnih zločina velikosrpske agresije, vjerujete mi da bi davno to bilo riješeno.

Odgovor, poštovani kolega Culej, izvolite. Neda ste u pravu kolega Bulj, nego ste debelo u pravu. Na jedno moje zastupničko pitanje o jednome tužiocu, završio sam na DORH-u, na razgovoru, samo što sam upitao o njegovom sudjelovanju u postrojbama JNS kao dragovoljca '91. na tom istom Vukovaru, eto još sam moguće u postupku, ni sam ne znam ali u pravu ste. Zahvaljujem kolega Culej na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Lovrinović, nije nazočan, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Poštovani predsjedniče Vrhovnog suda g. Sesa, pažljivo sam slušao vaše izlaganje koje je u najvećem djelu prikazivalo podatke o radu Hrvatske odnosno sudbene vlasti u Hrvatskoj i čitajući, slušajući, čitajući vaše izvješće i slučajući vaše izlaganje, podaci o stanju sudbene vlasti u Hrvatskoj su dobri. Naime, nikada a dugo pratim hrvatsko pravosuđe ... [[Govornik se ne razumije.]] većina ovaj dio sudbene vlasti za koju ste vi nadležni, nikada nije bilo manje neriješenih predmeta, danas je negdje oko 400 000 neriješenih predmeta u Hrvatskoj, ne tako davno bilo je preko 800 000 neriješenih predmeta. Nikada u Hrvatskoj dakle nije bilo više riješenih i manje neriješenih. Iz vašeg izvješća se vidi da se smanjuje i rok sudovanja po pojedinom predmetu, gotovo na svim razinama sudbene vlasti. Dugo pratim pravosuđe i držim da je Hrvatska u postupku pristupanja u EU provela bitne reforme u hrvatskome pravosuđu, i o izboru sudaca, o načinu njihova imenovanja, o reformi posljednjoj, mi smo je zvali ovdje mini reformi pravosuđa, spajanju prekršajnih i općinskih sudova, vi ste čak nešto u vašoj završnoj riječi rekli o potrebi spajanja još općinskih i prekršajnih sudova, čini mi se u Splitu i Zagrebu, dakle nastavak te reforme.

Dakle iz svega toga dalo bi se zaključiti da hrvatsko pravosuđe dobro radi. Ali ste vjerujem i vi kao što smo ja i mi zastupnici svjesni da je percepcija u hrvatskoj javnosti da hrvatsko pravosuđe nije dobra i pri tome ta ocjena nije jedna ... [[Govornik se ne razumije.]] primjerice za Hrvatski sabor niti je Hrvatski sabor u javnosti bolji od vas niti ste vi bolji od nas. Dakle to je jedna opća ocjena u hrvatskome društvu da državne institucije i to najviša državna institucija koja je predstavničko tijelo građana, najviše zakonodavno tijelo Hrvatski sabor ima jako loše ocjene ali ni vi kao sudbena vlast ali i cijelo pravosuđe nikako ne stoji dobro. Mi o našemu radu najbolje govorimo svaki dan jer nas naši birači, hrvatski građani mogu stalno promatrati kako i na koji način radimo i bolju ocjenu pogotovo niti ne zaslužujemo. Što se tiče pravosuđa, mene bi interesiralo vaš stav o tome. Dakle s jedne strane su pokazatelji dobri, smanjuje se broj predmeta iz dana u dan, brže se rješava. Posebno je ovom izmjenom prema kojemu nadležna drugostupanjska tijela nisu više teritorijalno nadležna nego se raspoređuju diljem Hrvatske kako bi se ubrzalo drugostupanjsko sudovanje je polučilo brojne stvari. Ali meni se čini da u pojedinim predmetima koji su u javnosti vidljivi, koje mediji prepoznaju, da često puta na tim predmetima, da li opravdano ili ne, pada taj ugled i ocjena rada hrvatskoga pravosuđa. Često puta mediji, građani ali i mi političari, pogotovo mi ovdje u Hrvatskome saboru olako ocjenjujemo rad pojedinog suca, olako ocjenjujemo rad pojedinog suca, ne znajući do kraja činjenično stanje, ne znajući kakav je taj dokazni postupak, olako pružamo infrastrukturu svima koji onda obračunavaju sa hrvatskim pravosuđem. A za razliku od brojnih drugih u pravosuđu postoji mogućnost žalbe, mogućnost ispravke. Ne znači da je prvostupanjska presuda konačna. Prema tome ako hrvatsko pravosuđe u tom početnom postupku, prvom koraku griješi postoji još i drugostupanjski postupak i revizija, pa čak i zaštita pri Ustavnom sudu, ustavna prava pojedinog građanima, dakle postoji mogućnost te ispravke, ipak vrlo je važno kako hrvatska sudbena vlast reagira u tom prvom koraku jer taj prvi korak, taj prvi korak pravi sliku hrvatske sudbene vlasti, prvi sudac, onaj prvi koji reagira odmah nakon što je podignuta kaznena prijava, nakon što se dogodilo kazneno djelo on stvara sliku o hrvatskome pravosuđu. I tu je po meni onda odgovornost i Vrhovnog suda i drugostupanjskog suda da u takvim situacijama kada očigledno dolazi do određene povrede postupka, reagira brzo kako bi se, kako bi se ispravio rekao bih taj jedan dojam o hrvatskom pravosuđu jer pravda koja je spora na određeni način nije ona pravda koju građani očekuju nego brza realizacija, brza ispravka, brza reakcija bi bila jako dobra. Prema tome, mene interesira u tome dijelu taj stav vas kao predsjednika Vrhovnog suda, inače Vrhovnog suda o toj poziciji sudbene vlasti u RH gdje s jedne strane pokazatelji o kojima govorite su dobri a s druge strane je ta percepcija loša. Ili je možda takvoj ocjeni rada sudbene vlasti kriva izvršna ili zakonodavna vlast. Koliko sam ja, pratim, a prilično pratim sve što se događa i ovdje i u sudbenom dijelu vi u vašemu zaključku kao prvi čovjek sudbene vlasti u Hrvatskoj dali ste par preporuka koje ja mislim da su prihvatljive. One nisu po meni takve naravi da će u bitnome, u bitnome promijeniti rad sudbene vlasti. Mjere koje ste rekli odnose se na osnivanje Visokog kaznenog suda koji je pred nama, provesti spajanje dva postojeća prekršajna općinska suda u Zagrebu i Splitu, izjednačiti plaće svih sudaca koji sude u drugostupanjskim postupcima, isključiti viša primanja onih sudaca koji samo sudjeluju kao članovi vijeća i tako u uskočkim predmetima, donijeti zakon o sudskoj dostavi i racionalizirati prava stranaka na ulaganja pravnih lijekova. Dakle ja mislim da je ovo, ovo je jedan vaš prijedlog kojega bi ministar pravosuđa po meni koliko ja to iščitavam trebao prihvatiti, tim više što dolazi od najviše instance sudbene vlasti u Hrvatskoj. Mislite li vi da nakon toga će se bitno promijeniti ta percepcija koja se stvara o sudbenoj vlasti? Danas govorimo o vama, govorimo o sudbenoj vlasti. Dok to govorim vama nismo ni mi ovdje u ovom predstavničkom tijelu u Hrvatskom saboru nešto previše na cijeni u hrvatskome društvu. Prema tome ta zadaća da se promijeni taj jedan stav prema tim vrlo važnim segmentima demokratske pravne države trebamo zajednički ispravljati. Prema tome, ja osobno podržavam ono što radi hrvatsko pravosuđe, ono je ogledalo stanja u društvu. Mi, ja mislim da i narod ima vlast kakvu zaslužuje, kako se kaže, imamo i sudbenu vlast kakvu zaslužujemo. Prema tome nisam od onih koji kritiziraju samo da bi kritizirali, nisam od onih koji napadaju sudbenu vlast zbog jednog predmeta, nikad ne ulazim, nikada ne ulazim u ocjenu rada pravosuđa po jednom predmetu, pogotovo tim više što ne znam kakve su činjenice i kakav dokazni postupak. Libim se, odnosno nastojim nikad po tome ne ocjenjivati ali je percepcija stav javnosti vrlo važan za sve nas koji se ovim poslom bavimo.

Poštovani kolega Ante Babić, izvolite. Poštovani kolega Bačiću istina je tko god je htio iščitavati izvješće predsjednika Vrhovnog suda i za 2017. i za 2018. godinu zapravo mogao je vidjeti i o radu redovnih sudova i specijaliziranih sudova i točno ciklički gledati po godinama i predmete i građanske i kaznene i ovršne i zemljišno-knjižne i to je točno. Međutim, kad govorite o percepciji javnosti ne možemo je zaobići ona je takva kakva je, a zapravo da bi se ona promijenila treba tu dugotrajnost sudskih postupaka svesti na što je moguće manji broj i tada bi se sigurno percepcija javnosti promijenila. Ali isto tako treba reći da se godinama u ovom visokom domu govorilo od strane oporbenih kolega da je, da su banke i sudovi u sprezi glede slučaja „Franak“ Danas kada je Vrhovni sud presudio u korist korisnika „Franka“ danas nažalost o tome nitko ne govori, pa niti mediji. Toliko o percepciji. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bačić. U pravu ste sve što ste rekli kolega Babić, ja sam i rekao da ja vjerujem hrvatskom pravosuđu, primjerice posebno sudbenoj vlasti u Hrvatskoj, a da nema propusta ima ih u svakom segmentu funkcioniranja bilo koje institucije. Slažem se s vama da spora pravda nije do kraja ona prava koju građani, a pogotovo žrtve očekuju. Prema tome, ta brzina rješavanja predmeta je poželjna ona nikad ne smije ići na uštrb kvalitete, ali brzo rješavanje predmeta bilo bi jako dobro. U tom smislu se iz izvješća vidi da se skraćivaju rokovi rješavanja predmeta, a i samim time što je značajno manji broj neriješenih predmeta govori se o tome da pravosuđe radi, samo što kažem na predmetima koji su u društvu vidljivi, koje društvo brže primjećuje, koje izazivaju emocije trebalo bi poraditi da u takvim predmetima, vršnim predmetima, sudbena vlast što je moguće manje griješi u prvom stupnju jer ono stvara sliku o radu sudbene vlasti. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava poštovani kolega Miro Bulj.

Poštovani predsjedniče Vrhovnoga suda, predstavniče Ministarstva pravosuđa, sudbeni dio vlasti u RH nema dobru percepciju kod naroda, imamo stotine razloga, tisuće razloga ovih posljednjih dana zbog čega je ta percepcija i zbog čega narod ne vjeruje pravosuđu tj. sudbenoj vlasti.

Gospodine Đuro Sessa predsjedniče Vrhovnog suda, vi ste rekli da su opterećeni sudovi županijski ovi veći i općinski koji su veći, pa baš niste se oglasili kad je ova Vlada ugasila recimo nije imenovala sud u recimo u Dalmatinskoj zagori nemamo niti jedan općinski sud, niti jedan.

Sve je u Split odvedeno, nitko ne brani interese tih malih ljudi. Zemljišne knjige sve što je u pravosuđu tu je evo predstavnik ministarstva je katastrofalno, vi ste po zapovjednoj odgovornosti, ako je moglo se proganjati Antu Gotovinu koji je vodio pravičan osloboditeljski rat, ako se moglo i ostale generale, vi ste po zapovjednoj odgovornosti doveli Hrvatsku državu na dno jer šutite, šutite.

Kako vi to komentirate? On kaže da je s vama na svakodnevnoj, možda je on baš i razlog, možda ste mu vi omogućili, možda ste mu vi čuvar, anđeo čuvar da bude s one strane, da bude u drugoj državi u kojoj također Hrvati imaju pravo, to je druga domovina brojnim našim sugrađanima, međutim je činjenica da je on s one tamo strane granice. Vi to ne komentirate, ako je to istina i ako to nitko ne provjerava onda o čemu se tu radi? To je rekao Zdravko Mamić, bjegunac pred hrvatskim zakonom, za vas. To možemo potvrditi i ja bi volio da o tome odgovorite. Godinu dana ovde je donesen zakon da svi ne može to Đuro Sessa zabraniti, svi suci moraju objaviti imovinske kartice bez zapreke, bez zahtjeva, da ja osobno moram davati zahtjev, kao i mi u Hrvatskom saboru i kao u svim drugim tijelima. Do dana današnjega, a s tim zakonom je se ova Vlada hvalila PR je bio neviđen, pozivam se na GDPR, ja ću se pozivat, pa ako mogu saborski zastupnici, premijer svi ostali ne vidim niti jedan razlog, ako je ovaj dom to izglasao otkud vama pravo predsjedniče Vrhovnog suda Đura Sessa da to ne bude objavljeno

Kako komentirate evo posljednjih dana imamo brojne presude, ali kako komentirate kada čovjek u Vukovaru koji je dao dva sina, sutkinja na sudu kaže, sutkinja koja sudi, koji je da dva sina, šalje poruku javnosti, kakva je ta poruka, jel to možda domoljubna, jel to poruka patriotizma? Žalite za svojim sinovima u tišini, u miru, gospodinu Marijanu Živkoviću. Znam da ćete reć ne raspravlja se o predmetima pojedinačnim ali je strašno loša poruka svim onim obiteljima, roditeljima, sinovima, kćerima koji su dali nekoga svoga u Domovinskom ratu i svim sudionicima u domovinskome ratu, to je katastrofalna poruka i vi morate reagirat na to, vi morate kao predsjednik Vrhovnog suda, pa nije valjda sve da je Šeks ispremrežio svojim kumovima, ako je u Ustavni sud, ako je predsjednik Kluba HDZ-a njegov kum, ako je u Zadru Kalmeta kum, ako je Budimir Lončar tu amenuje, ako Stipe Mesić tu kumuje, pa nije valjda da Vrhovni sud šuti o izjavi sutkinje koja kaže g. Marijanu Živkoviću da, sutkinja pred javnosti i sudom kaže da tuguje za svojim sinovima u samoći, u tišini, koji je dao 2 svoja sina za slobodu i, za slobodu RH, to je sramotno. Može li se to dogoditi npr. u Americi? U nas je odnos prema nekim stvarima koji su temeljne stvari, koje je spominjao Stiv Culej maloprije o ratnim zločinima. Ja sam danas rekao i doli kad je bila zatvorena sjednica, ja ću to ponovit, zatvorena ovoga veterana gdje je bio državni odvjetnik, to i vama kažem, sve šta je čitao maloprije kolega Culej, te presude Vrhovnoga suda, osobno smatram da smo uložili malo energije kolko smo ulagali po pitanju dodvoravanja Hagu u riječima koje su izgovorene, izgovorene Ive Sanadera i Stipe Mesića, Vladimir Šeks, locirati, uhititi, transferirati, proceirati, da smo malo uložili danas ne bi imali problem ratnih zločina i da institucije, sudbena vlast, odvjetništvo državno, sve ona tijela da bi do danas bili riješeni ti problemi, da nismo ulagali tolku energiju da bi oblatili temelje hrvatske države, dok se je kralo i pljačkalo uz pomoć bilo Joze Petrovića, bilo Todorića, bilo Tedeskoga, evo ja ću vam reći jedan primjer, iz moga Sinja, sad mi je pa napamet, vidim da g. Milijan Brkić ga često spominje kad me trevi u hodnicima, pa ću ja spomenut. '91.g. u Sinju je bilo milijun i po maraka na računu od potresa, od potresa, da bi se usmjerila ta sredstva, što je bila logična odluka, za naoružanje Cetinskog kraja, posudio je novac Meteor Papera, tvrtka Emila Tedeskoga, nikada taj novac nije vraćen u Sinj il ako je, pa ja sam tu dava kaznene prijave, podizao, možda je i vratio čovik, možda je vratio, ako je vratio nek pokaže račun, mene zanima što s tim ljudima bilo to Todorić, bilo to koji god, odakle im prvi milijuni, odakle? I zato ljudi nemaju povjerenje, ti ljudi koji su gradili tu trgo sirovinu, ti koji su izdvajali da se taj oružje kupi za obranu Cetinskog kraja kada se je napadao Vrlički kraj, Cetinski kraj, Dalmacija bila ugrožena, silovalo, Peruča minirana, da je taj novac uložen za oružje, pa to me je i natralo u politiku jel da se pravosuđe radilo svoj posao, pa nakon 17.g. šta sam bio profesionalni vojnik, pa zar bi ja bio u politici, tako vam je šta se tiče radničkih prava, radnice Dalmatinke dole na području, Jugoplastike, Škvera, Autoprijevoza sinjskoga, sve nepravda do nepravde, a sve pravosuđe, sve sudstvo, napravili ste ogromne štete i vaša zapovjedna odgovornost je ako ćemo govoriti u zadnje 2.g., i zadnje 2.g., pa pogledajte kakve su presude, naravno ja si stvaram brojne neprijatelje, ali hrabro govorim o korupciji, hrabro, imam brojne kaznene prijave i dižu se svakodnevno kaznene prijave, poglavito od onih koji su u biti žele, koji su pljačkali moj narod dok su hrvatski branitelji i cijeli narod se borio istinski za slobodu RH i naravno da se to ne mijenja, ti su ljudi najutjecajniji u RH. Evo samo taj milijun i pol maraka Meteor Papera, neka pokaže račun gdje je vraćen novac, ja sam tražio od općine Sinj, grada Sinja, ne mogu nać račun, ništa pravosuđe, zastara, ovo, ono.

To su ključne face u RH.

Imamo replike, poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Kolega Bulj, a da li mislite da je sudstvo neovisno kad tako promptno reagira na događanja naroda koja se dese? Što mislite da bi bilo drugačije da nije izišlo nas nekoliko tisuća u Rijeci kada su odmah pritvorili Škalameru bez obzira što se radilo samo o sukobu parkinga sa osobom koja je inače bila konfliktna i potezala već nož na neke druge ili sad ovo što se sad desilo u Zadru kada zbilja, zbilja je moro narod izaći i reći da ne može tako, da ne može, ne mogu se pustit oni koji su optuženi, očito su postojali dokazi zašto su ih na neki način priveli i krenuli i nakon toga su ih vratili sad i promijenili odluku, dal je to sudstvo neovisno, ako je neovisno zašto su mijenjali odluke nakon događanja naroda? Nažalost, jedino se nije promijenilo nakon događanja naroda u Vukovaru jer narod se [[Upadica: Zahvaljujem]] skupio i tražio procesuiranje, ali još uvijek nisu odlučili da će rješavat, nego rješavaju neke druge manje prioritetne stvari, a ne one zbog čega zapravo bi se dogodio taj narod, ne pronalaze silovatelje i ubojice u Vukovaru Kolegice, molim vas malo pripazite na vrijeme. Točno, u slučaju u Rijeci Škalamera je pokazao šta je hrvatsko sudstvo i pravosuđe je pokazao šta je hrvatsko sudstvo i pravosuđe, da čine ogromne štete i pojedincu kao čovjeku i šalju strašnu poruku našim mladima ljudima i građanima a Vukovar, vapaj Vukovara na prošlogodišnjem prosvjedu koji je bio pravičan prosvjed, da se ukaže na sve žrtve i zločince koji šetaju pokraj svojih žrtava danas, i dandanas šetaju je dokaz nefunkcioniranja pravne države u RH. I jedno se pitanja potežu o Vukovaru u predizborne svrhe. Ako se govori o ćirilici, o ćiriličnim ploča protiv kojih sam ja jer sam bio koordinator prikupljanja potpisa u Dalmaciji, HDZ će otvoriti sad a znate s kime je HDZ, tko je izglasao taj zakon o postavljanju ćirilica? S kime se u koaliciji? Koristite najniže strasti isključivo u predizborne svrhe i zbog toga je pravosuđe ovdje gdje je, zbog toga. Slijedeća replika, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Ma kolega Bulj, samo bi se referirao na ovih prvih par rečenica vašeg izlaganja vezano za ukidanje nečega u Sinju, moramo biti pošteni, sudjelovali ste u raspravi i ja i vi vezano za Zakon o sjedištima sudova i stvarno moramo naglasiti tu da u Sinju ništa nije ukinuto, da Općinski sud u Splitu ima svoju stalno službu u Sinju, da niti jedno pravo naših dragih Sinjana neće biti obespravljeno, da oni mogu koristiti usluge općinskoga suda jednako kao i građani i Trogira i Supetra i Starigrada, sve gdje ima Općinski sud u Splitu stalnu službu, hvala. Smatram da u izvješću predsjednika Vrhovnog suda, rekao je da su općinski sudovi, županijski sudovi koji su veći, da imaju opterećenje suci da se s time kazni. Sinj je centar Dalmatinske zagore, povijesno, kulturno središte. I nije dovoljno doć u Sinj na alku za izbore i naslikavat se i učiniti janjocid na tom području jer iza vas ništa drugo ne ostaje a sinjski sud, niti jedan u Dalmatinskoj zagori od Krke do Neretve nemamo sjedište općinskoga suda, to je sramotno. To područje je zaboravljeno, to područje je bilo izvor ljudskoga potencijala koje je odlazilo i u Zagreb i u Treće zemlje, danas je prazna područja. Jedino što ste napravili, ukinuli ste ovaj sud, htjeli ste ukinuti i rodilište pa sam se izborio i sad ste se sjetili smeće da nam odlažete, e nećete, gospodo, vratit ćete vi općinski sud, dogodit će se to, ako je moglo za vrijeme okupacije, cara Josipa i Austrougarske, može i sada. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Predsjedniče Vrhovnog suda, kolegice i kolege. Pa svaka rasprava ima za cilj da utvrdi što je dobro i što dobro funkcionira a isto tako da utvrdi nedostatke kako bi se ti nedostaci mogli ukloniti, ispraviti i sustav unaprijediti. Da je u sudstvu situacija poprilično loša, govori nam i slijedeći podaci. 55% sudaca smatram da pojedini suci ne napreduju zbog sposobnosti, 18% hrvatskih sudaca vjeruje da njihovi kolege dobivaju mito. Ako sami suci za svoj resor i za svoje kolege imaju toliko ponižavajuće mišljenje, ne mora nas čuditi podatak da 76% naših građana smatra da je stanje u pravosuđu iznimno loše. Nasuprot tome a s obzirom da smo članica EU-a, najbolje stanje je u Danskoj gdje 86% ispitanika vjeruje u svoje pravosuđe, potom slijedi Finska sa 82% i Austrija sa 81%

Dandanas nismo dobili odgovor da li se po tom izvješću postupilo i što se dogodilo sa tim sucima koji su prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Da postoji cijeli niz skandaloznih presuda i slučajeva, govori nam nekoliko afera. Afera stanovi 5 g. od uhićenja a još ništa od suđenja.

Tih 100 obitelji dandanas nema svoj dom, slučaj na bjelovarskom sudu.

U Varaždinu za 2,5 milijuna kuna ide prekršajna prijava i na kraju se sve odbacuje. Naime Državna revizija u svom godišnjem nadzoru, proračunu grada Varaždina, utvrdila je da ne 2,5 milijuna kuna potrošena bez provođenja propisanog postupka javne nabave, sve je dostavljeno Državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo ne postupa već to prosljeđuje Ministarstvu gospodarstva u Upravi za sustav javne nabave koja dobiva 8 dana da nadopuni ili ispravo optužni prijedlog, naravno oni kasne i cijeli predmet se odbacuje. Znači na priobalju je kazneno djelo ako 600 000 kuna iz proračuna trošiš mimo javne nabave, u Varaždinu možeš 2,5 milijuna kuna. Također, kazne koje izriču naši sudovi su nevjerojatne. Imamo recimo na sjeveru Hrvatske 3 bivša saborska zastupnika SDP-a, svi su bili zastupnici kad je protiv njih pokrenut postupak. E sad, prvi za kazneno djelo protiv službene dužnosti i nesavjesnog rada gdje se ne spominje niti kuna da je oštećen proračun, znači navodi se samo službena dužnosti i ne nesavjesni rad, dobiva 10 mj. uvjetnog. Drugi SDP-ov dužnosnik napravi štetu u proračunu 5000 kuna, dobiva kaznu 8 mj. uvjetno.

To dovoljno govori o sudskoj praksi. Također, nedavno smo imali prilike u lokalnim medijima na području Varaždinske županije i grada Varaždina čitati da prvostupanjski a to je Županijski sud u Zagrebu, nije htio objaviti presudu. Znači presuda je postala doslovno službena tajna. Mediji su tražili dostavu, dandanas nisu uspjeli dobiti tu presudu, objašnjenje je slijedeće. Da bi se objavom njihove presude utjecalo na suce Vrhovnog suda. Pa sad se ja pitam kakve mi to imamo suce Vrhovnog suda ako novinar jednog lokalnog tjednika toliko može utjecati na stav sudaca Vrhovnog suda, a o čemu se radi? Protiv grada Varaždina se vodi nekoliko postupaka koji su ukupno teški preko 300 milijuna. Grad Varaždin za sad ih sve redom gubi, sve redom ih gubi i grad Varaždin će se morati najvjerojatnije kreditno zadužiti da izbjegne bankrot. Radi se npr. o kupoprodaji zemljišta, određene osobe kupovale su zemljišta po 10 eura, gradu prodavale po 149, sve je potom završilo na sudu i sad to zemljište na kraju sa kamatama, sudskim troškovima, ispada da košta grad 350 eura. Znači ono što je kupljeno za 10 eura, sad na kraju košta 350 eura. Ili problem varaždinskog baliranog smeća. 2011. sve završi na sudu, dandanas nema pravomoćne presude. Znači Vrhovni sud je ove godine sve vratio na početak. 5 g. se truje voda, tlo i zrak, očito bi stanovnici nizvodno od Varaždina trebali pobolijevati ili ne znam što s njima se dogoditi da bi netko reagirao i napokon riješio taj za grad Varaždin veliki problem. Također problem su i nagodbe. Pojedini suci su smatrali da su nagodbe između DORH-a i određenih osoba toliko skandalozne da ih nisu htjeli provesti. Mislim da danas o tome niste ništa rekli doslovno niti jednu riječ pa smatram da bi i o tome trebalo popričati. Također po meni su problem i nejavne rasprave, između ostalog prije koju godinu imali smo jedan slučaj organiziranje elitne prostitucije koji je u međuvremenu naravno završen, suđenje je bilo zatvoreno za javnost, bez obzira na to, javnost i mediji su saznali podatke o djevojkama koje su nudile te usluge ali ne i o kako se u navodi u novinama o korisnicima odnosno bivšim članovima prethodnih Vlada, gradonačelnicima, bivšim i aktualnim sucima općinskih i županijskih sudova, predstavnicima DORH-a i sl. Da li to znači da su ti suci i državni odvjetnici još uvijek u sustavu? Da li oni još uvijek dijele pravdu? Ključno pitanje je ako je seks za jednu noć koštao 1500 eura, plaća suca prosjek je 11 000 kuna, znači cijela plaća je potrošena tu noć, pa od čega ti državni odvjetnici i suci žive? Znači ova rasprava nije imala namjeru nikoga prozivati nego da realno pogledamo gdje smo u pravosuđu, da nadomjestimo i izgradimo i spravimo te nedostatke i naravno da nam pravosuđe bolje funkcionira, hvala lijepo. Zahvaljujem, imamo nekoliko replika, poštovani kolega Ante bačić, izvolite. Kolega Stričak, pošto ste spomenuli obali i priobalje, morao sam se javiti, šala mala. Spomenuli ste upravo onaj možda najbitniji pojam u cijelom ovom izvješću tj. u cijeloj ovoj raspravi a to je neujednačena sudska praksa gdje pojedini sudovi evo konkretno kod vas u Varaždinu ili kod mene dolje u Splitu, jednostavno ne donose iste ni slične odluke. Vjerujem da evo i na odboru sam pitao predsjednika Vrhovnog suda i vjerujem da predsjednik Vrhovnog suda zajedno sa vijećem daje određene upute pojedinim sucima rješavati određene sporove ali i dalje nemamo ujednačenu digitaliziranu i jasnu sudsku praksu na koju će se suci pozivati da možemo imati jednaku tj. istu stopu pravde bili oni na priobalju ili kod vas u Varaždinu ili bilokojem djelu RH, hvala. Kolega Bačić, pa upravo u tom smjeru je išla i moja rasprava, da ukažem na neujednačenu praksu. Ako pogledate, pa tu se radi o svega 200 km doslovno zračne linije, u jednoj sredini napraviš štetu za proračun 600 000 i kazneno te gone i prvostupanjska presuda je na godinu dana zatvora u drugoj sredini napraviš 4 do 5 puta veću štetu, znači 2,5 milijuna, prekršajno te gone, jedan dan se kasni sa nadopunom tužbenog prijedloga i ti si oslobođen. I upravo to je jedan od velikih problema pravosuđa jer naši građani vide da doslovno ispada da se sudi od oka a ne prema zakonu, hvala. Kolega Stričak, spomenuli ste tri SDP-ova dužnosnika, pa da malo još jednom analiziramo brojke. Ovaj jedan bez ikakve štete u proračunu, 14. mj., jel tako? Onda ovaj drugi, ukupno da skratimo, šteta je bila 22 000 kuna za njih tri a dobili su negdje ukupno zajedno 2 g. zatvora.

Kolega Bauk, pa ja sam u samoj raspravi već naglasio neujednačenu sudsku praksu, naveo primjere da ako napraviš manje štete za proračun, postoji kazna da ćeš tj. mogućnost da će dobiti daleko veću kaznu.

Kolega Stričak, dakle predsjednik Vrhovnog suda g. Sesa je u svom obraćanju prvu preporuku koju je rekao, rekao je da se radi o dovršenju procesa postavljanja Vrhovnog suda zbog ujednačavanja sudske prakse, to što ste vi govorili. I to je bilo dvojbeno za neke suce jer ako je sudac samostalan u odlučivanju, pitanje je ta ujednačena praksa. Druga stvar, zbog percepcije javnosti o kojoj ste govorili ima li korumpiranih sudaca. Ima korumpiranih sudaca, to ne sumnje ali javnosti je percepcija da oni ne odgovaraju nikome, da suci nikome ne odgovaraju i da nemaju nikakve odgovornosti a je li tako, nije. 132 su stegovna postupka bila, od toga je 124 završena, 8 je još u tijeku, 78 slučajeva je utvrđena stegovna odgovornost sudaca, u 6 slučajeva je donesena odluka o razrješenju sa sudačke dužnosti, 16 uvjetnih razrješenja, 29 ukora i 27 ... [[Govornik se ne razumije.]] hvala. Kolega Babiću, ja sam u samoj svojoj raspravi naglasio da je cilj svake ili bar bi trebalo biti naše ovdje rasprave, da se pohvali što je dobro a isto tako jasno ukaže na ono što nije da bi se sustav unaprijedio. Ove brojke koje ste vi naveli, to je točno ali to bi sami suci, samo pravosuđe trebalo vrtjeti da se vidi da i oni imaju odgovornosti a ne da se u medijima vrti sve ostalo. Slijedeća rasprava, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Kolega Ante Babić odustaje. Kolega Saša Đujić nije nazočan. Poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala vam lijepo, ovo je zbilja ekspresna, nisam se tome nadao pa samo sekundu da si upalim kompjuter, ispričavam se. Hvala vam lijepa. Znači, kolegice i kolege, htio bi danas raspravljati o izvještaju stanja u pravosuđu i izvještaju predsjednika Vrhovnog suda i rekao sam već u samom uvodu što mislim kakvo je pravosuđe i nije problem to što mislim samo ja. 90% naših sugrađana misli na isti način, osjećaju nepravde svaki dan, politika koja je do laktova u sudstvu i reći ću još jednom, ja mislim da je 90% sudaca korektnih sudaca ali cijeli sustav koji je HDZ izradio tijekom 90-ih i čiji je sada eksponent g. Sesa koji je ovdje imenovan od strane Predsjednice RH, volio bi znati kojim putem, to vjerojatno nećemo nikad saznat, između njega i g. Turudića je birala Predsjednica RH i sada imamo pravosuđe kakvo imamo i tko god bude želio takvo pravosuđe i dalje, poklonit će povjerenje Predsjednici RH na izborima u 12. mjesecu. Ukoliko ste zadovoljni s time da predsjednik Vrhovnog suda oslobađa ikakve odgovornosti, g. Bukarica, ja vas molim, nemojte gestikulirati dok govorim, molim vas.

Znači ukoliko su ljudi zadovolji time da predsjednik Vrhovnog suda isto kao ministar pravosuđa, gospodin iz HDZ-a, Bošnjaković, ne vidi nikakav problem da predsjednik najvećeg suda u RH ne zaustavi se kada policija kaže stop i priča nam bajke o tome da nije vidio, da je mislio da ga netko stišće itd., to su isprike iz kvarta kako mi kažemo, ne, zagrebački. Iz kvarta, te fore može nekom drugom prodavati. Ali očito to je dovoljno da kaže predsjednik Vrhovnog suda koji odluči zaštititi g. Turudića, btw. koji se vozi u autu skoro 80 000 eura skupom, zamjenskom, mislim šta to samo po sebi nije suspektno, šta ne bi sudac koji ima takvu moć u rukama, koji predstavlja državu, trebao vidjeti računa o tome? Bježat od policije odnosno ne zaustavljate se, pardon, da kažem točnije, ne zaustavljat se kad policija kaže stop i vozit se u autu koji košta kao neki stan u gradu Zagrebu, to nije sporno. Nisi ničime povrijedio sudačku dužnost niti ugled suca u RH, imao je mogućnosti. Sa druge strane, kada vidite koliko zavisnih odnosa ima u našem sudstvu pa i kada osobe na takvim dužnostima ne Kineskim zidom ne odjele svoju neovisnost od određenih interesnih skupina, onda se pitate kako će drugi suci reagirati? Evo primjerice u vodstvu Vrhovnog suda ljudi su povezani poslom primjerice sa obrtničkom komorom, sa gospodarskom komorom i dobivaju naknade. Da vas podsjetim, vodstvo gospodarske komore, HDZ, vodstvo obrtničke komore, kandidat HDZ-a za župana, recite mi kako to da ljudi koji nisu povezani sa HDZ-om, vjeruju u neovisnost takvih osoba. Ako već imaš poslovni odnos koji te na neki način veže pa makar pojeo si ručak, popio kavu i dobivao naknadu za to šta radiš u tim institucijama, voljom tih osoba, pa šta nije paradoks da potpredsjednik suda vodi svu čast HOK-a, sjedi u DIP-u a kandidat za župana je HDZ-ovac, predsjednik HOK-a. pa dajte mi objasnite kakva je to neovisnost između čovjeka koji sjedi u DIP-u i predsjednika HOK-a koji je kandidat na izborima a zajedno surađuju i rade, vjerojatno dobiva gospodin i naknadu HOK-a za taj posao koji radi. Objasnite meni, objasnite građanima kakva je to neovisnost, kakva je neovisnost kada predsjednik Vrhovnog suda kao šef DIP-a na rečenicu g. Jandrokovića koji kaže pa gledajte, u kampanji se malo više posjećuje teren, voze se ministri po terenu, koriste se državna sredstva, on ni ne trepne, to je njemu u redu. Naravno da mu je u redu kad ga je HDZ tu postavio. Njemu ne može trepnut. I onda uzme se za primjer g. Bandić zbog viška plakata u kampanji u odnosu na prošlu godinu, njega se kao sankcionira jer je potrošio novac. Zašto tada moralno niste reagirali i objasnili hrvatskim građanima da to nije uredu, zašto niste dali mišljenje svoje kao što ste dali mišljenje kada se pritužio predsjednik Sabora na to šta sam ja svoj stav u Hrvatskom saboru iznio? Evo ga, imam ga ovdje. Pogledajte g. Sesa, ima li pravo zastupnik u Hrvatskom saboru sukladno Ustavu imati svoj stav kakav god on bio, glup, pametan, smiješan, neprikladan? Da li u hrvatskoj sabornici zastupnik smije izraziti svoj stav o bilo čemu, bez obzira koja je tema? Da li je razlika u stavu da li piše na naljepnici ili izlazi iz usta kao šta se u kampanji govorili ovdje sve i svašta i od strane HDZ-a itd. Vaš posao je da budete neovisni a vi neovisni niste. Kako ako Jandroković kaže da se voza u kampanji više sa državnim autima, vi kao predsjednik DIP-a uopće ne trepnete, ne reagirate niti ne kažete to možda ne bi bilo u redu, možda je teško dokazati da li su to koristili ili nisu ali niste reagirali, zato što vas je predložila Predsjednica gđa. Kolinda Grabar Kitarović i zato nam treba predsjednik Vrhovnog suda sa karakterom. Osoba koja će biti neovisna o takvim podražajima, neće joj biti bitno da li je tužio Jandroković ili Pero ili Marko jer kada tuži Jandroković, još se nije ni faks ohladio, već se mišljenje piše. U istom danu. Takvu ažurnost niste vidjeli na hrvatskim sudovima kao što je bilo kad je Jandroković napravio pritužbu zato što je zastupnik u sabornici, mi hvala bogu imamo Ustav, znači tu sad više nije čak ni pitanje ko je šta kako napravio, kažem, može biti glupo, najgluplje, ovako ili onako, u sabornici čovjek, zastupnik biran od hrvatskih građana po hrvatskom Ustavu ima pravo reći svoje mišljenje i za to ga ne može sankcionirati pa čak ni Đuro Sesa. I protiv toga ću se boriti do kraja. Do kraja. U ovom Saboru, zapamtite, ovo izvješće će podržati oni za godinu dana koji neće više biti vjerojatno na vlasti jer tražimo drugačije pravosuđe, tražimo drugačije sudstvo, tražimo pravdu za ljude i da se prema svima odnosimo isto odnosno odnose isto, da slučajevi ne odlaze u zastaru. Vidjeli smo sad prije par dana velike slučajeve korupcijske iz prošlosti koji odlaze u zastaru, da čovjek kada prizna da je uzimao novac od Fimi medije iz ministarstva za svoju stranku milijune i milijune kuna, da se njegovo priznanje na kraju ne odbacuje kao nezakonit dokaz jer svi znamo šta se tamo desilo, ljudi nalaze rupe kako bi se izvukli iz kriminalnih radnji, kolegice i kolege.

Suci, ima ih jako puno koji rade korektno svoj posao ali političari u sudstvu, među kojima ubrajam i g. Sesu i g. Turudića, koji nastupaju u javnosti sa političkih pozicija od raznoraznih tema, sjetite se g. Turudića i njegovih izjava, o svemu je čovjek imao stav, o Milanoviću, o ovome, o Peri, o Marku, o tome šta se dešava vamo, šta se dešava tamo, ljudi su političari više nego neki koji sjede u ovom Saboru i dok ne bude pravda, a pravda nije da oslobodi silovatelje i pusti ih na ulicu i dok predsjednik Vrhovnog suda ne reagira i kaže to nije u redu, pokrenut ću stegovni postupak, još danas nismo čuli hoće li reagirati po pitanju tog suca, neću odustati ni ja ni SDP. Hvala lijepo. Imamo replike, poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Kolega Maras, ja bi vam postavio jedno vrlo jednostavno pitanje. Ocjenjujete li vi da je bolju ocjenu zaslužio Hrvatski sabor ili sudska vlast? Je li za vas ova od institucija bolja od sudske vlasti? Evo to me zanima, hvala. Hvala vam lijepa. Kolega Aleksić, neću dat tu ocjenu ali ću vam reći za godinu dana su izbori i ljudi će birati na osnovu onoga kako se netko ponašao, šta je govorio, šta je imao na laptopu, ljudi imaju pravo izbora i oni biraju mene ili Bulja ili gđe. tamo, g. Stričaka da ih predstavljaju. Ovdje nažalost imamo sustav koji je postavio HDZ koji toliko se ušančio da jednostavno nemaš izbra niti možeš ocjenjivati. Sa te strane se slažem apsolutno i dajem punu podršku istupu g. Bernardića u ime kluba, za pravosuđe treba cjelokupna reforma, treba svojevrsni novi početa a novi početak ne može biti sa starim ljudima, probajte to shvatiti. Hvala vam lijepa.

Dopustite mi odmah da kažem da većina mojeg izlaganja neće biti zasnovana samo na vašem izvješću, već i na ovome što držim u ruci a to je izvješće Europske komisije za 2019. g. u kojem se usporedno pokazuje stanje u pravosuđu država članica EU-a i koje izvješće nije niti izbliza onoliko povoljno za hrvatsko pravosuđe kao što ste vi to pokazali u svojem izvješću. Poštovani predsjedniče Vrhovnog suda, iz redova vaše profesije često dolaze kritike o tome da se u Hrvatskoj premalo izdvaja za pravosuđe, da izdvajanja za pravosuđe u RH nisu dovoljna i nisu dostatna i da su ona jedan od razloga za loše stanje u hrvatskom pravosuđu. Međutim kada uzmemo ovo izvješće i kada usporedimo stanje u hrvatskom pravosuđu sa pravosuđem drugih država članica EU-a, dolazimo do nekoliko zanimljivih podataka. Po broju sudaca po glavi stanovnika, uvjerljivi smo pobjednik u Europi.

Poštovane kolegice i kolege, provedeno istraživanje pokazuje da hrvatski građani ne samo da ne vjeruju u pravosuđe, već da to nepovjerenje kontinuirano raste. I onda kad ih pitate koji su glavni razlozi zbog čega pravosuđe nije nezavisno, dolazimo do slijedećeg podatka a to je da većina građana koji su anketirani, njih gotovo 70%, smatra da je utjecaj politike i pritisak politike i političara najveći razlog za zavisnost hrvatskih sudaca. Uz svo dužno poštovanje prema vama, ali vaš izbor na mjesto predsjednika Vrhovnog suda, to me je značajno doprinio. Vaš izbor i okolnosti pod kojima se desio, između ostalog i činjenica da niti vi pa niti vaši politički pokrovitelji, niste htjeli pokazati imovinske kartice, niste htjeli pokazati vaše imovinsko stanje zbog čega smo imali i odgodu sjednice odbora za pravosuđe ali i nakon te odgode nismo dobili sve imovinske kartice jer kao što znamo kad se nekoga bira, HDZ te imovinske kartice krije kao zmija noge, ali dobro, to je samo jedan dio. Poštovani g. predsjedniče Vrhovnog suda, u vašem uvodnom izlaganju istaknuli ste kao pozitivan korak i nešto što bi trebalo riješiti probleme u hrvatskom pravosuđu, osnivanje Visokog kaznenog suda, u javnosti poznatijeg kao Turudićev sud a ja ću vas pitati zbog čega je to toliko pozitivno?

Istovremeno riješeno je 1900 kaznenih predmeta, čini mi se da je 20-ak ili 23 predmeta manje riješeno nego što je primljeno. Rezultat toga je da je na kraju godine zaostatak na kaznenom odjelu Vrhovnog suda bili 707 predmeta, točno 707. 1900 predmeta primljeno, 707 zaostatak, mislim da možemo govoriti da je u velikom djelu taj zaostatak rezultat činjenice da su predmeti u radu ako znamo da je stotinjak dana vrijeme rješavanja pojedinog predmeta, tada je očito da se ovdje radi tek o malom zaostatku koji se vuče iz godina, to je kaznena grana sudovanja na Vrhovnom sudu. S druge strane, građanska grana ima zaostatak od 14 220 predmeta. Predmet više ili manje, možda sam pogriješio, ali to je 20 puta više i koja je naša politička odluka nakon toga koju vi g. predsjedniče Vrhovnog suda zdušno pozdravljate? Ne reagirati u građanskoj grani sudovanja i primjerice osnovati Visoki građanski sud koji bi se trebao baviti tim zaostacima, već mi osnivamo Visoki kazneni sud. Poštovane kolegice i kolege, ako je zbog 20-tak predmeta manje riješenih od broja primljenih potrebno nešto napraviti na Vrhovnom sudu, onda je to zaposliti još jednog suca, a ne osnovati čitav novi sud kako bi g. Turudić dobio još jaču političku poziciju utjecati na hrvatsko pravosuđe. Poštovane kolegice i kolege, gledao sam ovo izvješće i u njemu se zastare gotovo ne spominju. Spominju se tek malo više kod prekršajnih sudova, ali kod drugih sudova zastare kao da nisu problem, a onda otvorite novine i vidite da neki veliki predmeti koji se vuku još ih 90-tih završavaju u zastari. Poštovani g. predsjedniče bilo bi mi draže da ste malo više govorili o zastarama, ali što je tu je. Vaše je pravo izabrati o čemu ćete pisati u izvješću, vaše je pravo izabrati o čemu ćete govoriti o vašem uvodnom izlaganju, ali isto tako je naše pravo istaknuti ono što tamo fali i čemu je tamo trebalo biti mjesto. Poštovani g. predsjedniče u replici na vaše uvodno izlaganje spomenuo sam problem nekvalitete odluka. To je problem na koji sve više ukazuje Ustavni sud RH kada govori o tome da razlozi koji su navedeni u obrazloženju nisu dostatni da podrže odluku koju je sud dao u izreci presude. Međutim, to nije samo o čemu je raspravljao i odlučivao Ustavni sud. Nedovoljna kvaliteta odnosno nedostatak razloga bio je sadržaj i niza odluka na Europskom sudu za ljudska prava, pogotovo kada se govorilo o određenim sigurnosnim mjerama. Zbog toga je Hrvatska i platila određene kazne, ali isto tako pokazatelj koji se opet vidi u europskom pravosudnom semaforu da bi trebalo raditi dodatno na edukaciji naših sudaca. A kada pogledati europski pravosudni semafor onda je jasno da Hrvatska spada u one države članice EU u kojima se najmanje radi na edukaciji suda i to je još nešto što je vaša direktna odgovornosti, a posljedica te odgovornosti su između ostalog i nekvalitetne odluke. Neću sada izdvajati niti jednu posebno, mnogi su ih izdvojili, ali ono što ću vas pitati, a pitao sam vas već i u replici na vaše uvodno izlaganje, vi imate ovlast pokretati stegovne postupke. Koristite li tu ovlast? Da li smatrate da je pravosudnom sustavu RH sve u redu? Da li smatrate da nema razloga za pokretanje postupaka zbog povrede dužnosti pojedinaca koji obnašaju sudačku vlast u RH? Ja sam siguran da ih ima i radi vas, kad kažem vas, ne mislim samo vas osobno nego vas kao predsjednika Vrhovnog suda, ali i vas kao suca, bilo bi dobro da iskoračite iz one sigurne zone u kojoj se nalaze mnoge profesije i da shvatite da je za svaki profesiju najbolje kad se sama obračuna sa onima u svojim redovima koji rade loše posao. Tek tada i tek nakon takvog obračuna, profesija može natrag dobiti povjerenje. Nažalost, ako pogledamo dugogodišnju praksu DSV-a kako po pitanju pokretanja postupka, tako i po odlukama, te samokritike u sudačkim redovima nema dovoljno. I nema je. I zato ne treba iznenaditi ovaj rezultat na koji nas je upozorila Europa. A to je vaša odgovornost jer vi ste na čelu piramide i objektivno ako gledamo, objektivno ako gledamo, vaša je pozicija jača i teža i važnija za funkcioniranje pravosudnog sustava u RH nego što je ona ministra pravosuđa. Ali pitanje je da li ste je u ove 2 godine koliko ste na čelu pravosudnog sustava tu poziciju iskoristili. Vi ste nam prikazali brojke koje su na prvi pogled dobre, ali brojke su jedno, a stvarnost onih koji čekaju na prvostupanjsku odluku godinama drugo, a ne samo na prvostupanjsku. Ja znam za nekoliko slučajeva radnih sporova koji na Vrhovnom sudu stoje 3, 4 ili 5 godina i ne rješavaju se, a radi se o otkazima ugovora o radu, radi se o hitnim postupcima. Poštovani g. predsjedniče, tu ću stati jer mi to nalaže vrijeme, ali bez obzira na brojke, ovo izvješće i stanju pravosuđa u RH nije dobro. Sljedeća rasprava poštovani kolega Damjan Vucelić, izvolite kolega. Uvaženi predsjedavajući, kolege i kolegice, predsjedniče Vrhovnog suda. Ovako, mi iz Živog zida smo pregledali vaše izvješće i izvješće je odlično. Bilo bi odlično kada bi to izvješće bilo istinito, kada bi imalo bilo kakve veze sa stanjem na terenu. Nažalost, niti je istinito niti ima veze sa stanjem na terenu. Ja ovdje samo čekam da evo dođe jedne godine predsjednik Vrhovnog suda ovdje i da kaže istinu, da razmontira ove HDZ-ovce, da je neovisan, ali nažalost, vi g. to niste. Vi i dalje govorite i razmišljate kako vam kažu gospodari vaše sudbine. Stanje u sudstvu je katastrofa. Napravili ste hrvatsko sudstvo najkorumpiranijim i najneučinkovitijim sudstvom u Europi. Osim što imamo najveći broj sudaca po stanovniku, na svaka 3 nova predmeta koja zaprimimo, mi imamo jedan stari predmet neriješeni. Rješavaju se promptno samo oni predmeti poput recimo mladića koji nosi na majci list konoplje ili bakice koje prodaju sir, salatu ili recimo, peku rakiju. Na tim slučajevima vi frizirate vašu statistiku. Zanimljiva je ta statistika. Uporno nas uvjeravate pomoću te iste statistike kako vi nešto radite. Zavaravate naše vlastite oči koje nam govore da je u zemlji sve više i više kriminala a iste te kriminalce koje vi ne sankcionirate viđamo na ulici, smiju nam se iz svojih vila, sa svojih jahti. Vi ustvari ohrabrujete nove generacije kriminalaca da se počnu baviti kriminalom. Sami građani vam gospodine ne vjeruju. Jeste li svjesni da ste vi prosječnog građanina uvjerili da se uopće ne isplati pokretati sudski postupak.

Osim toga neizvjesnost kod ljudi je da li će uopće dobiti tu parnicu jer ako naiđu na korumpiranog suca ni sigurna parnica više nije sigurna. Ljudi imaju o vama najgore mišljenje u Europi. Zato imate i smanjenje broja parnica. Između ostaloga ti isti ljudi se iseljavaju. Iseljavaju se zbog vas, iseljavaju se zbog vašeg rada, iseljavaju se zbog kriminala. Suci nisu neovisni, to su vam rekli i sami suci u istraživanju europske mreže sudaca. Previše ih je i malo je onih koji dobro rade. Ostatak su ili neradnici ili korumpirani suci koji su od tog časnog posla napravili samo osobni business a sve u sprezi naravno sa politikom. U zemlji korupcije to je loše, jako loše. Naime, suci imaju imunitet, ne smiju biti pritvoreni, niti se protiv njih smije pokrenuti kazneni postupak bez odobrenje Državnog sudbenog vijeća. Uzmimo u obzir koliko je tih sudaca na nečijim platnim listama, pa nema šanse da će ići sankcionirati jednog od svojih, pa sutra će oni biti na redu. Ukoliko imate novaca, političke veze ili važeću stranačku iskaznicu HDZ-a sudac, tj. sutkinja osloboditi će vas ili vašeg sina od silovanja, ubojstva ili pljačke. Rijetki su slučajevi gdje je medijski pritisak toliko jak pa da suci mijenjaju svoju odluku. Ovako vam inače funkcionira mafija. Zanimljivo je kako se problemima zastara uopće nimalo ni ne dotičete. Zašto u izvješćima recimo nema podatak sa recimo sucima sa najviše predmeta u zastari kao i razloga zašto su otišli u zastaru? Naravno sa njihovim imenima i prezimenima. Trebale su vam skoro 4 godine da smijenite sutkinju Visokog prekršajnog suda Antoniju Kovačić zbog njenog nerada u zadnjih par godina 700 predmeta otišlo je u zastaru od kojih se polovica odnosi na slučajeve obiteljskog nasilja. Pazite, njen kolega sudac Željko Šarić, godinama nije rješavao postupke protiv nje jer nije znao poslati poziv, gdje poslati poziv na stegovni postupak. Toliko o radu vaših sudaca. Zašto ovakvih stvari nema u izvješću u Hrvatskom saboru? Zar mislite da su vaša statistika i vaše tablice važnije od toga? Koliko ste neovisni podsjetio bih vas i sa slučajem Miroslava Kutle. Sutkinja Maja Štampar Stipić zbog zastare je obustavila još dva postupka protiv Miroslava Kutle, postupak izvlačenja novca iz Dione i privatizacije Rovinjske Mirne. Kutle vam se trenutno smije iz BiH, smije se svima nama. Kako je moguće da gđa. sutkinja Štampar Stipić i dalje još radi kao sudac? A vjerojatno će raditi kao sudac do svoje mirovine. Koliko ste neovisni podsjetio bih i sa slučajem Georga Gavrilovića. Sutkinja Renata Miličević zbog zastare je zaključila postupak protiv Gavrilovića koji je bio optužen za ratno profiterstvo. Gavrilović je za dva milijuna maraka kupio, namijenjenih obrani Hrvatske, kupio 5 tvrtki iz sustava mesne industrije Gavrilović. Djela ratnog profiterstva ne bi trebala zastarijevati ali kada imaš novaca i to se da naravno riješiti sa pravnim manevrima. Zar je moguće da ta sutkinja i dalje radi? Naravno da je moguće jer ovo je Hrvatske. Koliko ste neovisni podsjetio bih na primjeru kolege Sauche koji sjedi s nama u Saboru. Kolega je siguran sve dok vladajućoj partiji diže ruku, afera dnevnice stoji na mjestu sve dok je on poslušan i diže tu istu ruku za njih. Koliko ste neovisni podsjetio bih sa slučajem Milana Bandića, aktualni gradonačelnik Zagreba ima preko 200 kaznenih prijava, više ni ne znamo koliko ih ima ali ima ih puno. Ali Bandić se ne treba bojati da će ići u zatvor. Visoki upravni sud nedavno je oslobodio Bandića zbog poreznog duga od 18 milijuna kuna. Ovo je samo kap u moru. Bandić će prije preminuti nego završiti iza rešetaka. On je odličan primjer vašeg neovisnog i nekorumpiranog sudstva. A proces Sanaderu će trajati dok ne umru od starosti svi suci koji vode procese. Dok njegova kćer i dalje uživa u stanu u Manhattanu koji su kupili pljačkajući Hrvatsku državu.

Kolega Vuceliću rekli ste, kolega Saucha sjedi ovdje s nama, ja bih rekao da to nije krivica suda, ja bih rekao da je to krivica zakonodavne i izvršne vlasti što su propisali zajedno tako jer izvršna i zakonodavna vlast su ovako ustvari, znate. U biti ne postoji zakonodavna vlast, postoji samo izvršna vlast i onda zakonodavna vlast sve što izvršna vlast kaže mora napraviti. Propisi su takvi da s nama može sjediti svaki osumnjičenik. Ja sam radio u državnom poduzeću HŽ Infrastruktura tamo kad napravite neki problem i ne zna se jeste li krivi npr. na tračnicama neko vozilo izleti zna se da tu u lancu postoje neki ljudi koji su možda krivi i onda za vrijeme dok se ne utvrdi jesu li krivi oni su suspendirani.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U prvom dijelu svog izlaganja govorio sam o tome što se događalo zadnje dvije godine u slučaju Franak, jer je to bilo vrlo živahno, vrlo aktivno, a u slijedećih godinu dana čeka nas još aktivnosti, pa bih ja sad napomenuo neke predmete koji čekaju, ja neću govoriti ništa o premetima u smislu što bi trebalo donijeti, kako bi trebalo suditi. Ja ću samo napomenuti da postoje predmeti koji imaju prioritet i očekujem da Vrhovni sud onda o tim predmetima prioritetno odlučuje. Pa tako imamo predmet koji je vezan za zastaru potraživanja vezano za ništetnost ugovora i vezano za ništetnost ugovornih odredaba općenito. Stav Vrhovnog suda je takav da danas ako tužite zbog neke ništetne ugovorne odredbe koja nije još uvijek utvrđena imate pravo dobiti samo 5 godina od dana podizanja tužbe. Takav je stav Vrhovnog suda RH. Stav Županijskog suda u Rijeci nije takav. Stav Županijskog suda u Rijeci je da takav stav Vrhovnog suda u stvari poništava institut ništetnosti kao takav koji nema zastare.

To je proces koji traje još od 2018. godine na Vrhovnom sudu, znači vrijeme je već negdje da bi se o tome moglo odlučiti. Važan je zbog recimo euro i kunskih kredita koji imaju preplaćene kamate, a svi su u zastari potraživanja za te kamate i ukoliko se sad tu dogodi nekakva promjena stava, ti ljudi će svi dobiti pravo na tužbe, a pravo EU-a kaže da zastare nema. Druga važna revizija koja se nalazi na vrhovnom sudu jest revizija 4118/ 19 odlučuje vijeće koje je odlučivalo i o reviziji banaka u slučaju Franak, dakle predsjednica vijeća je Katarina Buljan, izvjestitelj je Slavko Pavković i članovi vijeća su Aleksandra Peruzović, Viktorija Lovrić i Branko Medančić. Revizija se odnosi na ništetnost ugovora. Traži se, odvjetnik je tražio da se ili utvrdi ništetnost ugovora ili da se prije utvrđenja ništetnosti ugovora taj predmet uputi kao prethodno pitanje na sud EU-a. Znači ne može se u ovom slučaju izbjeći pitanje sudu EU-a i odlučiti negativno jer bi se u tom slučaju prekršila odredba iz direktive da zadnja instanca mora ići na sud EU-a ukoliko se zahtjeva odgovor na prethodno pitanje. Pa očekujem da se u tom predmetu što prije ili pošalje pitanje na sud EU-a ili da se odluči po tom predmetu ovaj put ću reći pozitivno zato jer ukoliko ne ide na sud EU-a onda se mora odlučiti pozitivno nema druge to je tako jednostavno. Danas je također pokrenut i ogledni postupak, međutim za ogledni postupak nemam što govoriti, tu je postupak jasan, nakon 15 dana će sudovi dostaviti svoje podatke o tome koliko predmeta vezanih za konverzije imaju u postupku, za 15 dana Vrhovni sud će odlučiti pokreće li taj ogledni postupak koji je vezan za konvertirane kredite ili ne pokreće i onda u roku još od 2 mjeseca mora odlučiti o tom predmetu. Tu nema neke velike dileme, ogledni postupak vrlo brzo mora završiti, radi se o oglednom postupku gdje je odvjetnica Marina Cvitko Tomić zahtijevala da se utvrdi, u stvari sud u Pazinu je to zahtijevao na temelju njezinih predmeta, da se oglednim postupkom utvrdi je li konverzija CHF kredita kao takva ništetna jer u trenutku kad je konverzija rađena CHF je bio još uvijek valjan, kasnije je utvrđeno da je nevaljan i sad je to što je nevaljano pretvoreno valjano i sad postavlja sud pitanje je li zbog toga konverzija kao takva ništetna. O tome ćemo uskoro dobiti odgovor. Isto tako je važno znati, važno je znati da će uskoro biti na stranicama Vrhovnog suda objavljeno ono što je najvažnije za slučaj Franak. Danas sam dobio obavijest da će biti na stranicama Vrhovnog suda objavljena i presuda suca Radovana Dobronića i pripadajuće presude Visokog trgovačkog suda i Vrhovnog suda i zahvaljujem se Vrhovnom sudu da će to konačno objaviti jer to je jako važno za kompletnu javnost za sve one koji se bave slučajem Franak, za 125.000 ljudi koji su obuhvaćeni tim slučajem Franak zbog toga jer su ugovarali takve kredite i važno je da te presude budu javno objavljene i svima pristupačne jer su one obvezujuće za niže sudove. Pa evo uvaženi suče Sessa nadam se da ćete mi odgovoriti na ono moje prvo pitanje koje sam postavio. Hoćete li prioritetno rješavati još ove predmete o kojima sam govorio? Vi ste meni na sjednici Odbora za pravosuđe rekli da će to ići prioritetno, međutim javnost želi čuti i ovdje za govornicom da to potvrdite jer javnost želi to čuti iz vaših usta, pa onda u tom smislu još jednom vas pitam, hoće li još ova preostala pravna pitanja koja se moraju riješiti na Vrhovnom sudu imati prioritet ispred ostalih pravnih pitanja jer se odnose na 125.000 potencijalnih slučajeva? Ali ne samo na 125.000 slučajeva koji su vezani za franak, nego i još 200.000 potencijalnih slučajeva koji su vezani za euro i kunske kredite jer su u njima također banke ugovarale nepoštene ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke. Pa evo bit ću vam zahvalan na odgovoru. Zahvaljujem poštovani kolega Aleksić. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovana kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite kolegice. Poštovani predsjedniče Vrhovnoga suda, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo skoro takoreći pred kraj ove večerašnje rasprave ja ću se vrlo kratko osvrnuti na dvije stvari koje se meni čine izuzetno važne, ali prije toga bih rekla nekoliko općenitih stvari. Brojke koje su spominjale i kolege prije mene u ovom izvješću su dobre i te brojke nam nešto govore, ne samo za prošlu godinu dakle 2018. i ne samo za 2017., dakle za ova dva izvješća o kojima mi večeras raspravljamo nego ovdje imamo pokazatelje za proteklo petogodišnje razdoblje. I vidljivo je da je u proteklih pet godina riješeno veliki broj zaostataka što je izuzetno važno jer svi znamo da su se sudovi borili sa velikim brojem predmeta koji se dugo nisu rješavali, sada je to krenulo, ja bih rekla velikim koracima naprijed i to je ono što nas treba veseliti.

Ono što je meni jako žao, a to je da smo iz večerašnje rasprave zapravo čuli odnosno oni koji nas gledaju i slušaju mogli bi zaključiti da u svim sudovima u RH svi suci tako reći ništa ne rade. Međutim, većina sudaca radi pošteno svoj posao korektno donose svoje odluke, a to možemo vidjeti manje-više kod svih sudova iz broja odluka koje su potvrđene. Dakle na drugostupanjskim sudovima vidimo koliko je odluka potvrđeno, koliko je odluka ukinuta, koliko je odluka remisorno riješeno itd. i to je jedan pokazatelj koji nam govori o tome kako suci korektno i većina radi pošteno svoj posao. Naravno da u kompletnom pravosuđu imamo problema, ali to je zadatak svih nas da te probleme rješavamo i da se protiv njih borimo. No ono na što bih se ja evo kratko osvrnula, jedna stvar koja se nalazi u ovom izvješću, a druga koja se ovdje ne nalazi, ali je moj prijedlog krenut ću od te koja se ovdje ne nalazi i moj prijedlog vama kao najdobronamjernija preporuka da se u sljedećem izvješću sljedeće godine to ipak ovdje naše. Sva tijela javne vlasti obvezna su zapošljavati osobe s invaliditetom, ja bih voljela kada bi u ovome izvješću vidjela koliko je osoba s invaliditetom kod svih sudova zaposleno jer od ukupnog broja zaposlenih, to je 8.314 čini mi se, trebalo bi biti zaposleno oko 250 radnika, to je 3% To vam je s obzirom da pretpostavljam da to nije, možda je barem nešto, ali ja nemam taj podatak, to vam je na godišnjoj razini 3 milijuna i 300 tisuća kuna koje svi sudovi zajedno u RH trebaju uplatiti na poseban račun u državnom proračunu kao naknadu zbog ne zapošljavanja osoba s invaliditetom. Samo ću reći na jednom primjeru, na jednom malom sudu, ja sam izračunala, neću spominjati koji je to, dakle na jednom malom sudu to vam je 60.000 kuna godišnje. Mislim da se taj novac može uložiti pametnije u neke druge svrhe, iako i kada se uplati na poseban račun u državni proračun on se koristi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Evo molim ako je ikako moguće, a mislim da tamo gdje govorite o kadrovima da bi to bilo itekako dobro, jel kažem ja ovako to zaključujem, ali vi možda i imate određeni broj zaposlenih osoba s invaliditetom, samo o tome nitko ne vodi evidenciju odnosno ja sam sigurna da sudovi imaju osobe s invaliditetom, ali mnogi od njih ne žele obaviti vještačenja pa ne žele dobiti takvu dokumentaciju koja bi vama dala mogućnost da stavite u evidenciju takvog čovjeka. Ima i toga. No dobro, lijepo vam molim ako je ikako moguće da za slijedeću godinu pripremite i takav jedan podatak kako bismo znali koliko sudovi u RH imaju zaposlenih osoba s invaliditetom, a koliko uplaćuju u državni proračun, ili ukoliko nisu zaposlili osobe s invaliditetom jesu li možda iskoristili koju zamjensku kvotu, jel i to je moguće, pa evo ima puno prigoda pa ja vas lijepo molim za slijedeću godinu da nam dostavite i te podatke. Druga stvar na koju bih se ja osvrnula jesu prekršajni sudovi. U protekloj godini iz vašeg izvješća vidljivo je da su prekršajni sudovi primili najmanji, najmanji broj predmeta dakle broj predmeta je, broj priljeva predmeta na prekršajnim sudovima je bio u opadanju. S 1.1. ove godine, dakle nakon pravosudne reforme prekršajni sudovi su, ostala su nam samo dva, specijalizirana prekršajna suda, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu, ostali su se pripojili općinskim sudovima. Tada je bilo govora da je čak i na ovim sudovima osobito na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu višak sudaca, jer je znatno mali priljev predmeta. Tada su sami suci ukazivali na to da to nije točno jer da očekuju i nakon 1. siječnja da će se povećati priljev predmeta, što se i dogodilo i velika je sreća da je ministar pravosuđa evo i to mogu doista i zahvaliti državnom tajniku ovdje i ministru pravosuđa koji su imali razumijevanja da se to ne dogodi da se određeni broj sudaca sa tih sudova ne premjesti na općinske sudove jer bi sada imali problem zapravo ne bi imao tko rješavati te predmete. Međutim, iz izvješća je jednako tako razvidno da je smanjen broj zastara. U 2018. godini je to 20%, meni se još uvijek čini da je to dosta velik broj iako mi je izuzetno drago da se taj broj smanjuje. Ne znam što ste mislili u vašoj preporuci kada ste predložili redefiniranje još ta dva suda i Visokog prekršajnog suda, mislite li da bi se time, da bi time prekršajni sudovi bolje radili, da bi se time smanjio broj zastara, nisam sigurna da bit bilo dobro, ali evo moje pitanje za kraj vama. Zahvaljujem poštovana kolegice. Određujem stanku do 21 sat, kada nastavljamo sa radom.

kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Sessa i evo ovih kolege i kolegice koje su ostale na raspravi. Imao sam onu stanku kada sam morao ići malo i na teren. Ali ono što je zanimljivo da nam ljudi zamjeraju da je na ovako važnoj temi gotovo prazna sabornica i to je istina. Ja mislim da je pravosuđe jedan od najvećih problema trenutno u Hrvatskoj, da je reforma pravosuđa majka svih reformi i MOST je tu nudio i reformu pravosuđa. I naša inicijativa je bila da se imovinske kartice sudaca javno objave. Na kraju je i Vlada išla s takvim zakonom, međutim do toga još uvijek nije došlo. Očito je da jedan dio znači sudaca ne želi objaviti svoje imovinske kartice i da ima u tome potporu ove vladajuće strukture. A isto tako u svojoj sam stanci upozorio kako Državno sudbeno vijeće zapravo ne poštuje zakone koji su doneseni ovdje u Hrvatskom saboru, kako imenuje znači suce Visokog kaznenog suda na temelju starih pravila što je skandalozno. I samo pokazuje na koji način se ponašaju ljudi koji su, ja bih rekao i to sam upozorio krema znači sudstva u RH. Znači oni sami ne poštuju zakone. Imamo činjenicu i danas je to izašlo u medijima, znači gdje ljudi koji su bili u vrhovnom sudu, znači također se koriste različitim malverzacijama znači kako bi ostvarili nekakva prava, kakvu poruku se šalje hrvatskim građanima, to je ono što je, što je ja mislim neshvatljivo. Jer upravo bi suci trebali pokazati najveći stupanj poštovanja zakona RH, zakonitosti Ustava RH a to nažalost nije slučaj. Nezadovoljstvo građana stanjem u pravosuđu je jako veliko, znači politička korupcija i dojam političke korupcije pravosuđa, to pokazuju istraživanja, europska istraživanja su jako visoka, tu prednjačimo u Europi i jednostavno to su stvari na koje i kroz ovu raspravu ali i ovdje u Hrvatskom saboru treba upozoriti. I ono što je žalosno je da mi ovu raspravu nismo mogli dobiti osim na način da prisilimo vladajuće i da prisilimo vas da dođete ovdje u Hrvatski sabor. Dakle morali smo skupiti 31 potpis zastupnika a imamo toliko inicijativa znači koje bismo ovdje stavili na raspravu u Hrvatski sabor, morali samo potrošiti za ovaj mjesec svoje potpise da bismo gospodina Sessu dovukli ovdje pred nas u Hrvatski sabor i da bismo raspravljali o stanju u pravosuđu. Mogli smo npr. raspravljati o Izbornom zakonu koji je MOST pripremio o smanjenju broja zastupnika, o jačanju preferencijalnih glasova, mogli smo raspravljati o ne znam proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, mogli smo raspravljati o našoj poreznoj reformi koja bi povećala plaće, mogli smo raspravljati o raznim drugim stvarima i mogli smo te zakone izglasovati. Ali ne, mi smo morali potrošiti svoj potpis, znači i jedini alat opozicije u jednom mjesecu znači da možemo raspravljati o jednoj točki na dnevnom redu i mi smo to morali potrošiti da bismo g. Sessu dovukli u Hrvatski sabor.

Evo svoj potpis kad Sessa već ne želi doći svoj potpis ću zato rado dati. Dakle, to je stvarno, to je stvarno stanje a situacija nije ni mala, iako je ovo sada ovdje bila jedna šala, situacija nije za smijeh, situacija je jako ozbiljna. Toliko poruka, toliko mailova dobivam od ljudi zbog stanja u pravosuđu, zbog ponašanja naših sudaca, zbog dugotrajnih procesa, zbog zastara, zbog skandaloznih presuda koje su potpuno, potpuno neobjašnjive. Nikad neću zaboraviti koliko je i koliki je otpor bio, sjedio sam znači sa g. Bačićem i 6 mjeseci smo se sporili oko toga ili 5 mjeseci hoće li MOST dobiti člana Državnog sudbenog vijeća. Toliki je bio otpor da svježa krv uđe u DSV, znači jer tu, upravo tu, u jednom sam intervjuu rekao da je DSV izvor korupcije. Naravno, DSV je izvor svega lošega što se događa u hrvatskom pravosuđu jer ti ljudi biraju i unapređuju suce. Ti ljudi kadroviraju ljude koji donose ovakve skandalozne presude. I ja iza toga stojim, to je logika, čista logika govori da oni koji kadroviraju a znamo da je to ključ i svake politike a onda je ključ i samog pravosudnog sustava da su odgovorni za stanje, da su odgovorni za stanje u sustavu. I to me nitko ne može razuvjeriti. Iznio sam i to sam spomenuo u stanci, jednu ideju, znači skočili su svi na tu ideju, nakon one, ja bih rekao jednog skandaloznog istupa sutkinje prema g. Živkoviću koji je izgubio 2 sina u Vukovaru gdje mu je rekla da pati u tišini odnosno da svoje te, svoju tugu znači da to čini u tišini a ne u sabornici, znači to me toliko dirnulo da sam morao reagirati žestoko i rekao sam da sve suce iz bivšeg sustava treba umiroviti. Onda su skočili ovi sa lijevih pozicija pa kao već je to napravljeno, jedan dio sudaca iz bivšeg sustava je otišao, sad su ovi novi, ma i te umiroviti znači mi trebamo se riješiti, znači cjelokupnog tog kadra i onda ih pomalo ponovo uvoditi u sustav. Dok naš, dok naše pravosuđe ne bude neovisno dok ne dobije slobodu, znači ne može se nama dogoditi da nama tipovi poput Ivana Vrdoljaka sjedne u Vladi, umjesto da su takvi tipovi u zatvoru. Da mi imamo neovisno pravosuđe, pa tipovi poput Ivana Vrdoljaka bi bili u zatvoru, ne bi bili sada medijatori u ovom procesu mirenja između sindikata, znači između učitelja, nastavnika i profesora i vlade. Pa nama je Ivan Vrdoljak medijator znači između učitelja, nastavnika i profesora i vlade, pa taj čovjek bi davno bio ovaj na mjestu na kojem treba biti, ali pravosuđe ovakvo kako jest, policija je ovakva kakva jest, represivni aparat je, evo čitam sad objavljuju mediji, jedan visoko pozicionirani dužnosnik ministarstva MUP-a znači vozi auto ovaj velikom brzinom ništa mu se ne dogodi, šalju mi policajci reagirajte, reagirajte na to. Pa to govori o cjelokupnom našem i represivnom sustavu i pravosuđu i svemu što se, što se događa. I ljudi traže sastanak, žele znači da vide da ima netko tko će upozoriti na takvo stanje. I gospodin Sessa se čudi što smo mi rekli da smo morali skupljati potpise da on dođe ovdje, da morali smo skupiti 31 potpis oporbenih zastupnika da imamo raspravu o stanju u pravosuđu, da bih vas uopće dovukli ovdje u sabornicu pred saborske zastupnike, ali ono što je žalosno i što ja bih rekao djelom znači, abolira vas, a krivnju prebacuje na nas je činjenica da nas ovdje 10 sada raspravlja o stanju u pravosuđu jer da je ovdje puna sabornica, da je pun Markov trg na prosvjedu znači i ovaj protiv Vlade i protiv ovakvog stanja u pravosuđu onda bi se nešto mijenjalo, a vi zapravo ovdje čekate da ova rasprava završi, smijete se svima nama u lice jer znate da vam se ništa ne može dogoditi. Ono što ja ne bih volio, ja ne bih volio da narod preuzme pravdu u svoje ruke, ako nam se to dogodi, e onda, onda nikako neće biti dobro. MOST se zalaže za to da imamo efikasno i neovisno pravosuđe, a ne da ulica odlučuje o tome tko je kriv, tko nije kriv znači da ulica rješava probleme u pravosuđu, ali vi ste svojim postupanjem pridonijeli takvoj atmosferi. Znači odnosno svojim činjenjem i svojim nečinjenjem znači i što se tiče odluka koje ste donosili i što se tiče kadroviranja koje ste donosili. Pa, što mi možemo uopće govoriti kad jedan od ključnih ljudi hrvatskog pravosuđa ima nadimak vas po medijima, ja čitam članke zovu, u medijima piše Đuro Kesa, nije Đuro Sessa, nego Đuro Kesa, pa o čemu mi pričamo, pa o čemu mi pričamo. Znači mediji to pišu, znači evo ja čitam u medijima, sad sam malo ovaj gledao prije rasprave, kako, o čemu ćemo mi govorit i to je percepcija hrvatskog pravosuđa. I to nije kolega Bulj, ja znam da je to možda izdaja, ali to nije nešto čemu se treba smijati, to su stvari koje treba mijenjati. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Slažem se s vama da su barem oni potpisnici kojih je 31, a sad je samo 3 tu trebali biti na ovoj raspravi, ali nažalost tako je valjda imaju drugih obaveza. Izvolite. Kolega Grmoja, točno tako najveći problem Hrvatske je pravosuđe i po zapovjednoj odgovornosti odgovoran je gospodin Đuro Sessa, a to potvrđuje i gospodin Mamić njegov osobni prijatelj kako je on kazao i koji zna sve o njemu, intimne stvari osim pojedinih i očekuje …/nerazumljivo/… ja sam ga to i pitao i vjerujte mi kolega Grmoja i kolege i kolegice da ja ne bi bio u politici da je pravosuđe riješilo novac koji je nestao '91. iz Sinja za oružje metoeor paper kojega je pozajmila nikada ga nije vratila, nikada nisam dobio račun, digao sam kaznene prijave protiv HNB-a zbog toga, protiv Vujčića i vijeća stabilnosti koje je mjenice koristio Todorić bez pokrića, 10 milijardi kuna ni manje, ni više i rati zločini kolega Grmoja nikad neće biti rješavani. Zato što je Šeksova politika sastavljena od pravosuđa, puno bitnije je bilo uhititi hrvatske generale, uhitilo, locirati, transfereirati nego [[Upadica: Zahvaljujem…]] rješavati velkosrpske ratne zločine i zbog toga sam u policiji Izvolite. Gospodine Bulj, ako ste slušali moji raspravu mogli ste čuti da ljudi koji su nas doveli u ovakvu situaciju, koji su iskadrovirali stanje u pravosuđu sigurno naše probleme neće riješiti. Pa neće probleme procesuiranja ratnih zločina riješiti HDZ koji je glasovao na gradskom vijeću da se postave ovaj ćirilične ploče u Vukovaru. Tada je HDZ glasao i sad se oni kao budne, pa to su ljudi koji su iskadrovirali znači cjelokupno naše pravosuđe, koji su dopustili da se ratni zločini ne kažnjavanju. Evo gospodin Bukarica je u konzultacijama tu sa gospodinom Sessom, on je u konzultacijama, nije pa šta, znači nije vaš zadatak sad tu, vaš zadatak je da omogućite ovdje zajedno sa potpredsjednikom sabora da ja mogu slobodno raspravljati, a ne da vi u panici sad se tu konzultirate što ćete i kako ćete. To nije vaš zadatak. Poštovani kolega Grmoja molim vas držite se rasprave, a nemojte govoriti što tko ovdje za predsjedničkim stolom treba raditi, ja sam tu koji vodi sjednicu pa ću upozoriti nekoga ako je nedostojan i ako ne priliči svojim aktivnostima ovom visokom domu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Grmoja slažem se sa velikim dijelom vaše rasprave i slažem se s ovime što ste rekli da ste zapravo razočarani što je jako malo zastupnika danas ovdje, pravosuđe je zaista esencijalna tema, hrvatski građani su vrlo nezadovoljni hrvatskim pravim sustavom, ali ono što me zabrinjava zabrinjava me da danas ovdje nema uopće medija. Inače kada se radi cirkus, kada se iznosi pojedine zastupnike, onda mediji bruje o tome.

Pa da nažalost ali kolega Škibola i vladajući su znači odlučili ovu točku staviti u popodnevne, odnosno večernje sate. To je bio njihov cilj da nema medija na ovoj raspravi. Znači mi smo morali skupiti potpise da bismo dovukli g. Sessu u Sabor a oni su, znači evo potpredsjednik Brkić, predsjednik Sabora Jandroković stavili ovu raspravu u ovim satima. To je znači njihov interes, oni ne žele da se raspravlja o problemima u hrvatskom pravosuđu. Zašto? Potpredsjednik Brkić sam treba dati odgovor zašto on ne želi da se u Saboru raspravlja o pravosuđu ujutro u 9,30 nego da se raspravlja u 9,30 navečer. Da sam ja potpredsjednik, odnosno predsjednik Sabora raspravljalo bi se znači ujutro od ranog jutra o stanju u pravosuđu. Zahvaljujem kolega Grmoja. Iz MOST-a je potpredsjednik Sabora poštovani kolega Petrov, nije se bunio niti jednom riječju što se tiče plana redoslijeda rasprave. Dakle ako on ne odlučuje kao potpredsjednik onda ne odlučuje ni drugi potpredsjednik a zna se tko po Poslovniku određuje plan redoslijeda rasprava. Izvolite, povreda Poslovnika. Poštovani potpredsjedniče Brkić, kolega Petrov, potpredsjednik Petrov je potpredsjednik iz oporbene kvote, vi ste iz vladajuće kvote. I ako vi ste sada upravo priznali da nemate nikakav utjecaj niti na događanja u HDZ-u niti na odnose u vladajućoj koaliciji, niti na dnevni red rasprava ja ne znam što radite više u HDZ-u. Ja da ništa ne utječem u MOST-u ja bih iz MOST-a izašao. Kao prvo, niste se pozvali na članak koji je povrijeđen tako da molim vas, nemojte zloupotrjebljavati institut povrede Poslovnika. Ja sam vam samo pokušao objasniti da po Poslovniku dnevni red određuje predsjednik Sabora.

Imamo i molim vas nemojte zloupotrjebljavati institut povrede Poslovnika. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Grmoja je povrijedio članak 238. vrijeđajući predsjedavajućeg. Kolega Grmoja, vi bi otišli kud ali izgleda da nemate kud pa ste još u MOST-u iz kojeg je puno već otišlo. Zahvaljujem poštovana kolegice, smatram da nije povrijeđen Poslovnik i molim vas nemojte ni vi svojim istupima na bilo koji način omalovažavati ako to već drugi čine poštovane kolege zastupnike. Kolega Grmoja, već ste imali jednu povredu Poslovnika, neutemeljenu, izvolite. Znači povreda članka 238., ja ću ostati tamo gdje se bori za istinu i pravdu, znači pa taman zadnji bio, protiv vas sviju koji ste znači na strani ovakvog stanja u pravosuđu. A vas su kolegice Jelkovac, vjerojatno jer niste u milosti samu ostavili ovdje da branite g. Sessu i stanje u hrvatskom pravosuđu a ja hvala Bogu, evo čuvaju mi leđa, znači i uvijek će mi čuvati moja Ines, Marko i Miro, ne treba mi više nitko. Temeljem članka 239. izričem vam opomenu. Izvolite. G. Grmoja činjenica je da 2 godine čekamo već na ovo izvješće i činjenica je da se o mnogim važnim stvarima u Saboru na raspravlja. A i kada predložimo nešto, primjerice kao što smo predložili promjenu Izbornog zakona za predsjednika RH da imamo mogućnost nadzora i izbora, pazite što HDZ odgovara. I to kažu oni koji su za europske izbore tjedan dana prije raspisivanja izbora promijenili Zakon o izborima u Europski parlament i financiranju izborne promidžbe. To vam je nažalost kako HDZ rezonira i zbog čega ljudi su razočarani i sa ovom državom i sa pravosuđem i sa svim što je u ovom trenutku na djelu. I zato sam siguran da do promjene mora doći, nema više ovako kako je. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Kolega Maras, u jednom se slažemo, stvari treba mijenjati, promjene će se dogoditi već na ovim predsjedničkim izborima a možda vi imate nekakav moralni integritet raspravljati o stanju u pravosuđu ali jedan dobar dio vaših kolega nema.

Ja sam ovdje bio protiv Jelinića i tvrdim da glavni državni odvjetnik možda neznanjem, možda, bilo bi opasno da i znanjem, nažalost podržava korupciju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i za to imam dokaze i argumente. Zahvaljujem kolega Grmoja, mirno spavajte, ne brinite za bilo kakve potrebe i promjene, biti će to sve dobro. Dakle, ja ću također danas govoriti o pravosuđu iz moje perspektive i ono što sam ja pratio, jer sam bio involviran u neke procese što se tiče kriminala u hrvatskom nogometu pa ću se osvrnuti na taj dio. Dakle mi živimo u državi gdje navijači odnosno navijačke skupine umjesto da navijaju, oni se bave razotkrivanjem kriminala u svojim klubovima. Zamislite da u Engleskoj ili Njemačkoj navijači kampiraju ispred svog stadiona, dakle da bojkotiraju utakmice svog kluba, da bi upozorili na kriminal u svom klubu. To je ono što su navijači upozoravali godinama prije nego što podignuta optužnica protiv Zdravka Mamića se pokazala kao istinitom. Zar mislite da neki dečki koji iz Novog Zagreba koji imaju srednju školu su znali za kriminal u svom klubu a Državno odvjetništvo nije to znalo? I dakle, taj slučaj se počeo rješavati tek kad su se strane institucije uključile dakle onda više nije bilo povratka i onda smo dobili epilog ovog što sada imamo a to je da sam ja mjesec dana prije nego što je Zdravko Mamić pobjegao u susjednu zemlju, uputio DORH-u pitanje da li su poduzete mjere opreza protiv okrivljenika Zdravka Mamića s obzirom da on otišao u Rim rješavati jedan transfer i da su to čak neki mediji popratili i meni je bilo to logično pitanje i nikakav odgovor nisam dobio. Nakon one presude on je pobjegao u susjednu zemlju i ono što je paradoks veći, dakle taj isti Zdravko Mamić je optužio predsjednika Vrhovnog suda, dakle ozbiljne optužbe su bile na koje predsjednik Vrhovnog suda nije reagirao. Iz svega toga se može zaključiti samo jedno a to je da je namjerno pušten i da ga se namjerno želi vratiti jer vjerojatno bi Zdravko Mamić i u svom bijesu ili u svome što su ga neki izdali ili što je on jedini kriv a bili su jako puno ljudi u to uključeno, odlučio raskrinkati određene ljude. I moje osobno mišljenje a i mišljenje navijača da je to sve dio jednog velikog plana. I nakon toga što se sve dogodilo, nakon što imamo slučajeve da ljudima predmeti odlaze u zastaru, da je pravosuđe onako kakvo imamo, da se u Vukovaru šalju poruke da se žali u tišini, hrvatskom pravosuđe se odlučilo obračunati opet sa navijačkim skupinama. Dakle kao što znate, u pripremi je novi Zakon o navijačima i ono što možemo vidjeti u javnoj raspravi, da je on licemjeran i skandalozan ako bude donesen u tom obliku. Dakle taj zakon se ne obračunava sa huliganima nego se obračunava sa navijačima, dakle po prijedlogu zakona kažnjavalo bi se ljude koji napušu više od 0,5‰ alkohola iako se u svečanim ložama alkohol toči u potocima, iako klubovi koji su organizatori utakmice, organiziraju fan zone u koje se uredno toči alkohol, ali jedini koji bi trebali nastradati u tome su navijači zato što oni nisu kontrolirana skupina od sistema i od pojedinih stranaka nego su neovisni ljudi sa svojim vlastitim mislima i pokretači su društvenih promjena kao što su bili u komunizmu, kao što su bili 90-ih kad su se borili za ime svoga kluba, tako i danas. Ni u jednoj državi se ne saziva Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog navijača a samo da spomenem da je jedina žrtva na hrvatskim nogometnim terenima nikad nije bila o ruke navijača, hvala bogu nego zbog loše infrastrukture na hrvatskim nogometnim stadionima a to je bilo u Zadru.

Dakle, društvene skupine koje gledaju to sa strane, dakle to možemo vidjeti po društvenim mrežama, više nemaju strpljenja za takve stvari, dakle bijes građana je veliki, ljudi se sve više i više organiziraju, jedan od takvih slučajeva je Škalamera u Rijeci gdje su ljudi zapravo izašli na ulice i mirnim prosvjedom pokazali šta misle o hrvatskom pravosuđu, očekujem takvih akcija više, samo što će se više problema nagomilavati, to se bojim da prosvjeda mirnih više neće biti nego da ljudi više neće imati strpljenja za hrvatsko pravosuđe, hvala lijepo. Imamo replike, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče.

I tu se postavlja pitanje, zašto Zdravko Mamić nije izručen Hrvatskoj. Jer bi propjevao. Jer tko zna što ima i o vrhu sudbene vlasti i o političkome establishmentu, što ima o predsjednici republike. To su prava pitanja koja treba postaviti. I kako su se ljudi koji trebaju čuvati integritet i dostojanstvo ove zemlje a onda i svoj integritet uopće doveli u situaciju da budu s takvim čovjekom.

Dakle, poštovani kolega Grmoja, dakle ja sam se isto kada je to g. Mamić izjavio ne začudio, ali sam se začudio više reakciji g. Sesse koji nije reagirao na tu reakciju, meni da je to netko javno izjavio ja bih vjerojatno reagirao. Mislim da sadašnjoj političkoj, pa i sudačkoj eliti Zdravko Mamić izvan Hrvatske najviše odgovara, dakle to sam rekao i u svojoj raspravi, mislim da je to planirano. Dakle to odgovara i jednoj i drugoj strani i Zdravku Mariću i onima koje bi on možda raskrinkao. Vidjeti ćemo kako će se to, taj slučaj razviti ali ja mislim da će on ostati u BiH i da će tamo završiti kao menadžer i preveliki on ima, svoju knjižicu u kojoj su neka imena da se dopusti da se on vrati. Zahvaljujem. Sljedeća replika, poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite kolegice. Postoje dvije stvari koje bi sad trebalo istaći kolega, koji su zapravo najveći šamar koji ova zemlja može dobiti da imamo izvješće, ovako bitno izvješće napokon na koje smo prisilili Sabor svojim potpisima da iziđu a to je da nam se kolega Sessa, ne kolega, nije mi kolega, on je izvjestitelj, sudac Sessa obratio samo uvodno i nakon toga na naša pitanja i na svu našu raspravu, mada mu je rečeno da se može u bilo kojem trenutku uključiti više nije uključio i mi smo ispod njegove razine. Dakle još sramotnije je to što je predsjednica Ustavnog suda kao što znate pravomoćno osuđena za to da je uzela plaće koje joj ne pripadaju. I to su odgovori kakvo je današnje sudstvo, sudstvo koje ne poštuje najvišu zakonodavnu vlast i sudstvo koje ne poštuje čak ni svoje osnovne zakonitosti kada predsjednica Ustavnog suda mora ići žaliti se, žaliti i dobiti šamar da joj se potvrdi pravomoćna presuda da je uzela plaće koje joj ne pripadaju.

Dakle mislim da su građani vidjeti dakle da i sama šutnja govori dakle više od tisuću dakle riječi jer zapravo on na naše optužbe ne može odgovoriti jer nema argumenata. Zahvaljujem. Prelazimo na slj. raspravu, poštovanog kolege Ante Pranića nema. Poštovani kolega Goran Aleksić, završna riječ u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e. Izvolite kolega Aleksić.

Ja ću sažeti ono što sam danas govorio. Pa najprije sam govorio o tome kako se odvijao slučaj Franak zadnje 2 godine, 3, zatim sam govorio o tome da je potrebno riješiti još neka pravna pitanja i sada naglašavam da je ta pravna pitanja potrebno riješiti prije svega zbog pravne sigurnosti potrošača koji će tužiti banke. 125 tisuća ljudi postoji koji su ugovarali CHF kredite i još 200 tisuća ljudi ima koji su ugovarali eure i kunske kredite s promjenjivim kamatnim stopama koje se mijenjaju odlukom banke i oni trebaju pravnu sigurnost. Da bi dobili tu pravnu sigurnost Vrhovni sud RH mora riješiti još uvijek ne riješena pravna pitanja koja dolaze iz slučaja Franak. Pa je jedno od takvih ne riješenih pravnih pitanja pitanje ništetnosti CHF ugovora. Postoji dosta tužbi gdje su potrošači tražili da se utvrdi da je CHF ugovor ništetan, podredno traže utvrđenje pretplate po kamati po valuti. Postoje veliki broj ljudi koji žele tužiti da je ugovor ništetan i postoji veliki broj ljudi koji će tužiti na rizik ne znajući kako će proći. Vrhovni sud to pitanje mora riješiti jednom od revizija ili oglednim postupkom ili kako već. Pa sam rekao da postoji revizija na Vrhovnom sudu pod brojem 4118/

Izvolite kolega. Hvala poštovani potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Evo u ove kasne sate pomalo smo pri kraju ove rasprave. Žao mi je što se malo više niste interaktivno involvirali u ovu raspravu. Žao mi je što niste odgovorili na određena konkretna pitanja saborskih zastupnika, vidim da ste se ovdje prijavili na kraju u ime izvjestitelja ali je pitanje koliko ćete moći odgovoriti na sva pitanja koja su ovdje postavljena. Ja bih imao još dosta toga za reći, imam još tu dosta određenih informacija i podataka, međutim pročitati ću neke stvari koje su mi građani pisali i rekli su mi da vas to pitam. Jedan građanin me pita kada ćete spriječiti selektivno curenje informacija medijima i tako omogućiti zakonitost, tajnost i pravičnost postupaka u istrazi i na sudovima. To je jedno relevantno pitanje, moglo se primijetiti da određene informacije cure i to nije ono što sam ja sada tu primijetio ili neki građanin samo, to su primijetili i određeni drugi ljudi na bitnim funkcijama. Smatram da su to veliki propusti hrvatskog pravosuđa i da je to jednostavno anarhično stanje gdje takve informacije cure i onda se koriste za stvaranje javnog mijenja prema nekome tko još možda, tko zapravo nije niti kriv dok se postupak ne završi. Drugo pitanje koje mi je postavio jedan građanin koji mi je rekao da vas pitam, kaže koliko kaznenih prijava ste podnijeli kao predsjednik Vrhovnog suda radi korupcije u pravosuđu. On smatra da bi trebali imati uvid u to, kao predsjednik Vrhovnog suda pa ga zanima koliko ste vi osobno podnijeli kaznenih prijava. I ovdje tu su mi još građani slali određena pitanja, možda neka nisu skroz namijenjena vama ali su vezana za pravosuđe. Jedan gospodin me pitao kako je moguće ovršiti čovjeka sa 2 tisuće kuna a uz to mu je bilo suđeno u odsudstvu i za suđenje nije bio obaviješten budući da nije primio nikakvu obavijest, rečeno mu je da je trebao gledati ploču na sudu gdje je izvještena obavijest. U 2,5 mjeseca uzurpirana je sva njegova imovina koju je mukotrpno stjecao tijekom života. To su iskustva ljudi. Jedan gospodin me pitao da vas pitam kako komentirate činjenicu da je ulica počela provoditi pravdu i koliko se vi osjećate odgovornim zbog toga. Vidima da je sve više prosvjeda, u Zadru su bili veliki prosvjedi kada se sjetimo slučaja Daruvarac a i sad ovog posljednjeg prosvjeda. Tako da to su neka pitanja, evo, jedna građanka me pitala možete li objasniti kako sud može ovršiti kuću na temelju lihvarskog ugovora od 15% koji je potpisan pod prijetnjom i prisilom od poslovnih partnera. Drugi me pitao kada ćete svi skupa podnijeti ostavke, znači tu vlada jedan defetizam, ljudi su nezadovoljni. Evo ima isto pitanja vezano za CHF kredite, pa me jedan pitao kada ćete donijeti presudu za ništetnost ugovora o kreditima CHF, građanin moli precizan odgovor otprilike period kada bi to moglo biti, njemu je to dosta važno, itd., itd. Ja ovdje imam još neke stvari koje bih htio reći, ali neću stići. Činjenica je da imamo mnogo sudaca i smo u EU na vrhu po pitanju ovaj kvantitete sudaca, imamo 58 prvostupanjskih sudova, mnoge ispostave, znači mnoge predsjednike sudova, znači tu su i predsjednici odjela i zamjenici itd., koji zapravo nemaju funkciju sudaca, znači oni ne rješavaju predmete nego su oni tu tako funkcije radi, ali taj broj ne održava kvalitetu i moje mišljenje je da oni nisu potrebi u takvom broju. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi povjereničke HDZ-a u Vrhovnom sudu gospodine Sessa, evo nakon ovih pitanja Škibole, nek od cijele rasprave kolege Škibole, vidljivo je da evo ja neću imati ni repliku mogućnosti, imao sam tri tako je poslovnički određeno, da gospodin Sessa jednostavno, da je pravosuđe to je vidljivo rak rana hrvatskoga društva, doveli ste građane u najtežu situaciju i to utječe kao što sam rekao i na gospodarsku i na ekonomsku situaciju. Jednostavno pravosuđe služilo je u svrhu ovršne mafije, primjer imamo ovrha koje su suci jednostavno bili na strani baš njih, to je tako i po pitanju RBA zadruga, zakon koji je donesen jednoglasno ovde u saboru od sutkinje je otišlo prema Europskom sudu tako da vi samo o tome šutite, bez obzira šta jednoglasno ovaj sud to napravio. Imamo ulicu, ljudi se dižu na ulice, to je problem, evo vidjeli smo taj problem u Rijeci, gdje se Rijeka digla na stranu …/nerazumljivo/…, imamo problem Daruvarca u Zadru, imamo problem posljednjih dana također se građani s pravom digli oko silovanja djevojke, imamo tu brojne, brojne probleme koji se događaju. Imamo u Splitu problem gdje također se ljudi dižu svoj glas i cijeloj RH ključni problem, broj jedan problem je pravosuđe. Pravosuđe koje nije u svrhi pravde nego u svrsi pojedinih interesnih skupina, bilo to na strani ovršne mafije, teleoperatera, nikad, protiv radnika, protiv poštenih poslodavaca, protiv svih onih koji zagovaraju korupciju. U ovome trenutku, u ovome trenutku gospodine Sessa vi imate zapovjednu odgovornost, vi morate odgovoriti na ova sva pitanja, vi ste doveli kao načelo tog pravosuđa da se sutkinja izruguje sa čovjekom koji je dao dva sina u Vukovaru, sa gospodinom Marijanom koji je jednostavno ne znam kako je to podnio čovjek da mu reče sutkinja da žali za svojim sinovima u samoći, vi se ne oglašavate po ni jednom pitanju, ali ja vas razumijem vi ste na prijedlog predsjednice RH tu došli i u svrhu nje radite, vama je lakše presuda nekakva odluka 50 - 60 tisuća kuna kazna na, na nalog predsjednika sabora gospodina Jandrokovića i to ste promptno reagirali. Ista je to politika koju zastupa i premijer Plenković, ali je vidljiva isto na jednoj instituciji, a to je institucija za sprječavanje sukob interesa. Također ista stvar u ovome slučaju vi ste postupili prema saborskom zastupniku, a on je zbog neke benigne prijave kako on kaže imenovao je kuma za veleposlanika, tada je on mene također spominjao da će me imenovati gore u Brexit vidimo da to opet malo je zapelo, možda bi bilo dobro da me opet spomene koji put možda Juncker i Johnson i riješe taj problem ako mene bude imenovao. Prema tome, vi vršite udar na institucije, vi razgrađujete institucije, vi ste problem ovih institucija, vi ste najveći prijatelj Mamiću i vi ste mu jedini kako što je on rekao najveći prijatelj, vi ste mu jedini anđeo čuvar, vi ste njegov anđeo čuvar. Vama odgovara da on nije u RH, jel ako on propjeva to će biti ogroman problem. Zbog čega nisu poduzete sve mjere da ljudi koje proganja se da se mjere, ovaj privremene mjere da ne mogu uteći van? Na to je upozoravano, evo kolega Sladoljev je o tome govorio. Ratni zločini, ratni zločini. Dokle je god Šeks čovjek koji je govorio u ime Mesića i Sanader locirati, uhititi, transferirati, procesuirati, osuditi, sve šta nije rekao, dok je on kumskim vezama spaja kolega Sessa od predsjednika Kluba HZD-a do vrhovnog, do ustavno suda njegov kum, vi morate tako plesat, vi morat, jel vas nema. Šta ste rekli?

Imamo završnu riječ predstavnika Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, na kraju ove rasprave želimo reći par činjenica i stav kluba koji je već i rekao predsjednik SDP-a u svom uvodnom govoru, a to je da u pravosuđu treba jedna prava reforma, doslovce novi početak da bi vratilo povjerenje hrvatskim građanima u svoj rad, u pravu, u situacije koje nažalost svakodnevno ih opterećuju, ja bi rekao pa nekako tište i masu ljudi odlazi iz Hrvatske zbog tog osjećaja nepravde i nejednakosti koja vlada, koja vlada danas u Hrvatskoj. Nevjerojatno je, znači evo mi smp tu raspravljamo o tome dosta dugo da g. Sessa nije osjetio potrebu niti jednom izaći nego čeka da sada svi se mi izredamo da bi on održao završnu riječ. Znači to je recimo nakon svih ovih stvari koje su ovdje izrečene, pa ja mislim da bi bilo normalno da je g. Sessa već odgovorio na neke stvari da uđe u raspravu i polemiku sa zastupnicima koji predstavljaju građane i koji su opravdano nezadovoljni određenim stvarima u pravosuđu. I ponoviti ću još jedno pitanje da ne ostanu visjeti u zraku, da se slučajno ne bi zaboravilo a što smo mi postavljali iz SDP-a ovdje tijekom rasprave. Pitanje suca u Zadru, stegovnog postupka, znači g. Grbin je pitao da li g. Sessa konačno misli početi primjenjivati tu svoju ovlast u situacijama koje su očito dvojbene i koje kod recimo, kao kod g. Turudića bi svatko pokrenuo jer to je jasno samo po sebi. A da se to desilo u političkoj stranci poput SDP-a mi bi reagirali interno i rekli bi da je nedopustivo da se ne zaustavljaš na poziv policije, da je nedopustivo da ignoriraš takav nalog sa druge strane čovjek nije se odazvao sudu, navodno nije primio, odnosno kaže da nije primio pozive ali to je, to je nešto gdje sudac koji bi trebao biti primjer se ne bi uopće trebao naći u takvoj situaciji. Kuloarski mi čujemo svašta, da su se stari prijatelji pomirili, da je to rivalstvo u trenutku kandidature za predsjednika Vrhovnog suda iza njih, da je HDZ to sad sve ispeglao. I sa te strane ljudi naravno ne osjećaju pravdu u RH. Znači pitanje je da li se konačno misli g. Sessa udostojiti, za očite slučajeve koristi svoje pravo pokretanje stegovnih postupaka. Druga stvar koja je apsolutno jasna, znači g. Sessa mora dati uvjerljive odgovore na određena pitanja koja se otvaraju u javnosti. Znači ja sada neću govoriti šta je tko rekao ali kada većina javnosti zaključi da su odgovori neuvjerljivi odnosno da dovode u pitanje sumnju u odnose sa pojedincima koji sa zakonom malo toga imaju veze, koji su pobjegli od hrvatskog pravosuđa i kada to ostane visjeti u zraku to nije dobro. Znači ono, ja mogu još jednu stvar ponoviti koja je danas u javnosti da to ostane također zabilježeno, znači na ovim predsjedničkim izborima biramo i kakvo pravosuđe želimo. Znači predsjednik Republike ima velike ovlasti u smislu imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, odnosno prijedloga predsjednika Vrhovnog suda. Znači predsjednički kandidat Zoran Milanović očekuje osobu koja će biti čvrstog karaktera, koja se neće dodvoravati pojedinim strankama, interesnim lobijima nego će tu dužnost obavljati na način na koji misli da bi trebala obavljati odnosno obavljati je sa karakterom. Ukoliko želite dragi građani da pravosuđe ostane ovakvo na izborima za predsjednika republike glasati ćete za gđu. Kolindu Grabar Kitarović, ukoliko želite promjene u pravosuđu imate mogućnosti birati one kandidate koji to mogu osigurati, sigurno je osoba sa takvim stavom i sa takvim karakterom Zoran Milanović. Ja sam uvjeren da će ljudi to prepoznati. HDZ je nažalost stavio šapu već prije 20 godina na pravosuđe i ne pušta je niti sada. To se vidi iz mnogih primjera, nažalost to se vidi i na predsjedniku Vrhovnog suda. Vidim da je počela lagano kampanja za nezavisnog kandidata za predsjednika države.

Nisam odgovarao zato što u prošlom izvješću je tako bilo sugerirano da se govori na kraju a mogao sam, nije bilo problema. Što se tiče mog dolaska ovdje ili kako ste vi rekli dovukli ste me ovdje, to nije nikakva moja odgovornost, ja sam došao kada me se pozvalo. Prema tome, bojim se i žao mi je da se te stvari prebacuju na moju odgovornost. Što se tiče viša pitanja koja se tiču imenovanja sudaca, predsjednik Vrhovnog suda ne imenuje suce. Čak niti ne sudjeluje u radu sudačkog vijeća koje ocjenjuje suce. Prema tome, predsjednici sudova nemaju nikakvu ulogu u imenovanju sudaca.

Prema tome, na toj strani nemam nikakve odgovornosti. Što se tiče konkretnih predmeta na njih ne mogu odgovarati zato što je to jednostavno zabranjeno Zakonom o sudovima i s obzirom na svoju poziciju predsjednica Vrhovnog suda svaka moja riječ u vezi sa ocjenom nekog predmeta mogla bi se pogrešno shvatiti ne od strane sudaca ali bi se mogla shvatiti sigurno od strane stranaka koje u tom postupku sudjeluju. Što se tiče osobnih uvreda ovdje na njih neću odgovarati jer mislim da ovaj Visoki dom to ne zaslužuje. Što se tiče predmeta u švicarskim francima ja naravno mogu sucima i članovima vijeća sugerirali da predmete uzimaju u rad što i činim kada god se osjeti da određeni predmet ima svoju težinu i da se ne odnosi samo na konkretne stranke i mislim da će sudsko vijeće koje ima ova dva predmeta koje ste g. Aleksiću spomenuli i koje sam zapisao to uzeti u obzir. Ali još jedanput napominjem predsjednik suda niti jednog ne može sucima narediti kako, što i kada će suditi jer to je stvar suđenja. Što se tiče pitanja sigurnosne agencije, to je bilo pokrenuto, to je jedna fabrikacija. Predsjednik odnosno šef dakle sigurnosne obavještajne službe je ovdje na Saboru pred odborom za sigurnost rekao da to nije istina, da takvo izvješće uopće niti ne postoji, to je meni ponovio, prema tome, to je još jedna informacija odnosno jedna ne informacija koja se povlači po medijskom prostoru i koliko se puta ponovi, stalno se o njoj govori, dakle to ne postoji. I ja ne znam da to postoji i on mi je osobno rekao da takva informacija ne postoji i da takvo izvješće nema. Što se tiče pritiska na rad sudova i pitanja Ministarstva zdravstva, takav dopis je zaista došao na Vrhovni sud i ministar zdravstva od mene je dobio odgovor da je to nepriličan način obraćanja sa sudom i da širi vrlo lošu poruku ostavlja svima koji u tom postupku sudjeluju. Takav dopis sam dobio od odvjetnica koja zastupa neke liječnike u Osijeku, prema tome u tom da bih na neki način podlegao takvom nekom pritisku, uopće nije istina, upravo suprotno, kada je takav dopis došao, ja sam na njega vrlo oštro reagirao. Što se tiče dojma, ako ikoga dojam brine o radu sudova, onda je to suce i bojim se da ovakva rasprava, nemojte se ljutiti, doprinosi urušavanju sustava a da su suci koji riješe milijun i 600 000 godišnje, sigurno nisu osobe koje su vrijedne svakog prijezira i ako govorimo o njima, moramo ipak taj rad cijeniti jer on nije, to je veliki trud koji se uopće u svaki predmet unosi jer ne postoji predmet koji bi bio neznačajan. Što se tiče pristupa Vrhovnom sudu i te dvojbe oko novo sustava revizije, upravo je ona liberalizirala pristup Vrhovnom sudu, samo je stavila Vrhovni sud u poziciju da odlučuje o stvarima kojima zaslužuje se da Vrhovni sud odlučuje i da izjednačava sudsku praksu. Slično je i sa uspostavom Visokog kaznenog suda jer je sada Vrhovni sud RH žalbeni sud u kaznenim stvarima a upravo je to ono što po Ustavu ne bio smio biti, dakle ne bi se smio baviti činjenicama i zato je cijeli kazneni odjel Vrhovnog suda RH, stao iza prijedloga da se osnuje Visoki kazneni sud. Za Visoki građanski sud nema potrebe zato što je žalbeni sud u građanskim stvarima županijski sud odnosno Visoki trgovački sud i na upravnim stvarima Visoki upravni sud prema tome, on odlučuje o žalbama i o činjenicama a Vrhovni sud o činjenicama u tom grani sudovanja ne odlučuje. Zato nema potrebe da se osnuje Visoki kazneni sud. Inače što se tiče sastanaka, u čl. 27 Zakona o sudovima stoji da se sastanci održavaju samo sa predstavnicima županijskih sudova, dakle to piše u zakonu. Zašto, dakle odgovor na pitanje zašto nema predstavnika Visokog trgovačkog suda, zato što to u zakonu ne piše. Što se tiče sukoba oko postavljanja prethodnog pitanja i kolegice koja je to pitanje postavila, ne vidim kakve veze ima to pitanje sa njenim eventualnim odnosnom za koji ja moram priznati, nisam znao ali ona je postavila pitanje, mogla je dobiti svakojaki odgovor na to pitanje prema tome, to što ga je postavila, samo po sebi nju ne dovodi u neku zavisnu poziciju. Što se tiče stegovnih odgovornosti, dakle u konkretnom predmetu o kojem ste ovdje spominjali, sudac po ustavu, ne može biti pozvan za odgovornost, za odluku ili mišljenje koje je izrazio u sudskoj presudi. Stoga to što je sudac donio odluku koja je kasnije preinačena, ne može biti razlog za njegovu stegovnu odgovornost jer upravo bio onda značilo da bi netko drugi a ne sud i ne drugi stupanj suda, odlučivao o tome kakva odluka može biti, u ovom slučaju onaj koji bi pokretao stegovni postupak.

Još jedanput bih ponovio u vezi sa spornom odlukom da pritvor nije kazna, da je pritvor procesno sredstvo kojim se osiguravaju probici kaznenog postupka i primjenjuju se oni uvijek blaža mjera ako je ona moguća, prema tome, težina djela sama po sebi ne može biti razlog za pritvor a mi nitko od nas nit zna niti smije znati niti može znati što je u tom konkretnom predmetu zaista, ... [[Govornik se ne razumije.]] okolnosti sve uzete u obzir. Što se tiče percepcije naravno, sigurno su suci krivi ali mislim da su krivi svi ostali koji o sudstvu govore na temelju emocija a ne na temelju činjenica, volio bi da se jedanput uzme jedna sudska presuda, da se ona izanalizira i da se na temelju takve jedne presude bilokoje kaže evo tu je sudac glup, nema pojma, pogriješio je zakon, korumpiran je itd. Prema tome, ajmo govoriti jedanput o konkretnim stvarima jer zaista mislim da o sudskim presudama treba govorit, naročito kada su one pravomoćne jer onda rasprava javna može doprinijeti nekom boljitku u pitanju funkcioniranja sudbene vlasti. Što se tiče mojih prijedloga koji su ocjenjeni da su ovako blagi, oni su takvi zato što sam uzeo u obzir proračunska ograničenja koja postoje unutar proračuna RH i proračuna koji se daje za sudstvo, dakle predložio sam mjere koje ne iziskuju neke velike proračunske izdatke jer je više više-manje svima poznato da u svim proračunskim stavkama treba štediti a ono što bi zaista trebalo učiniti, to je uložiti u infrastrukturu sudova i nadam se da će se to kroz neko vrijeme učiniti. Što se tiče predmeta ... [[Govornik se ne razumije.]] to ču pogledati o čemu se tu radi, prvi put sam čuo za taj problem petogodišnjeg ne postupanja po jednom predmetu. Što se tiče objava presude, u vezi sa kaznenim postupkom, ja ne znam za taj slučaj, nadam se da postoji neko racionalno objašnjenje ali nema nikakvog razloga zaista da se presuda koja je donesena, napisana, poslata strankama ne objavi. Što se tiče sudske prakse i ujednačavanja sudske prakse Vrhovni sud je otkad sam ja predsjednik suda počeo organizirati sastanke sa predstavnicima nižih sudova upravo da se raspravljaju pitanja koja ne dolaze po revizijskom postupku ili po žalbenom postupku na Vrhovni sud. Ti su sastanci održani, na tim sastancima se raspravlja o pojedinim pitanjima i sve su ti zaključci nalaze se na web stranici Vrhovnog suda kao i sve druge odluke Vrhovnog suda, sa alatom pretraživačem. Dakle, da su dostupne su svakom tko se god želi pronaći neku odluku, naći će je i sudsku praksu, a i ovi zaključci se posebno objavljuju. Što se tiče pitanja promjene odnosno pitanja zastare i prava na traženje naknade sadašnji stav Vrhovnog suda je da u takvim ugovorima traženje povrata onog što je isplaćeno vrijedi, zastaruje za 5 godina. Dakle, da bi se ta praksa promijenila, prvo treba biti odluka sudskog vijeća takva da se ide kontra postojeće prakse i dva da u tom slučaju odjel, građanski odjel Vrhovnog suda donese zaključak kojim će promijeniti sudsku praksu. Dakle, put do tuda je dalek. Postoje doktrinarni razlozi zbog čega je ova praksa ovakva kakva jest, a postoje naravno i neki drugi razlozi prilično racionalni zbog čega bi trebalo praksu promijeniti što je u toj reviziji i napisano, samo da ja sad ovdje kažem da će biti ovako ili onako bilo bi od mene krajnje neozbiljno. Što se tiče zapošljavanja invalida, hvala vam na toj sugestiji, zatražit ću te podatke, koliko ja znam iz nekog svog iskustava invalidi se u sudovima zapošljavaju no naravno sad postoji opća restrikcija zapošljavanja službenika i namještenika prema tome možda je i to jedan razlog zbog čega to pravo i ta posebna pažnja invalidima nije dovoljno posvećena na sudovima, ali ću to pokušati ispitati i barem, ne odlučujem o svakom primanju nego samo na mom sudu, ali sugestiju predsjednicima sudova da o tome vode računa. Što se tiče curenja informacija, iz suda informacije ne cure, to sam siguran, jer sudu nije u interesu da cure informacije u predmetu jer interes suda je da se vodi postupak u jednoj stabilnoj i razumnoj i hladnoj atmosferi. Svako curenje informacija koje za sobom povlači jedan medijski pažnju, da budem blag, ne odgovara ni jednom sucu. Prema tome, ja sam siguran da informacije iz suda ne cure. Evo sad u ovom zadnjem slučaju je sudac koji je vodio postupak podnio kaznenu prijavu zbog toga što su informacije iscurile, dakle prije nego što su došle kod njega. Što se tiče kaznene prijave, nisam podnio ni jednu kaznenu prijavu zato što to nije moj posao, podnošenju kaznene prijave podnose netko drugi. Što se tiče pitanja kako se, mi se čini da, da li što mislim o tome da ulica sudi, to sam već rekao više puta, sudovi sude na temelju Ustava, zakona i međunarodnih ugovora. Zašto je ulica i zašto su ljudi izašli na ulice, dijelom i zato što nemaju taj jedan, to jedno znanje o tome u konkretnom slučaju o tome karakteru, što je to pritvor. I uvijek se svodi na to da li je neki počinitelj kaznenog djela stavljen u pritvor ili ne. Reakciju sudbene vlasti o nekom kaznenom djelu ili o nekom bilo kojem situaciji treba istražiti i treba ju komentirati tek kad sud presudom, dakle gdje će utvrditi nečiju krivnju i nečiju građansku odgovornost ili nešto drugo reći tko je u pravu. Tek onda možemo govoriti da li je sud reagirao na pravi način. Samo za jednu ilustraciju u prošloj godini je Vrhovni sud u 8 predmeta od 15 kojih je imao u vezi sa nasiljem u obitelji gdje su žrtve bile žene povisio kazne. Prema tome, ako možemo reći, kako sudstvo ili Vrhovni sud reagira na pitanje nasilja, reagira tako da je pooštrio kazne koje su donijeli niži sudovi. Dakle, to je informacija, a dojam da to nije tako ja ne znam na temelju čega je i on, na temelju čega, ako se pogledaju konkretni podaci, na temelju čega se stvara taj dojam. Ne znam i mislim to svakoga suca u Hrvatskoj brine, jer svaki dan sudac dolazi u sudnicu, dolaze mu stranke i taj jedan animozitet i to jedno neprijateljstvo prema sucima i sudbenoj vlasti se osjeća iz dana u dan. Ali mislim da nije to samo zadatak sudaca da stvari dovedu na jednu hladnu, razumnu razinu, nego svih koji u tom postupku utječu ili koji u tom postupku imaju šta za reći. Što se tiče zastara one su svedene na minimum u odnosu na statističke podatke. U prošloj godini je bilo 3 zastare na županijskim sudovima i 20 zastara na svim općinskim sudovima. Dakle, to je u odnosu na broj riješenih predmeta vrlo malo. Ono što je problem sa zastarama je nedostupnost okrivljenika odnosno optuženika pravosuđu jer se nalaze negdje drugdje, to je bio konkretno mislim razlog …/nerazumljivo/… ali u svakom slučaju zatražit ću očitovanje predsjednika suda o tijeku postupka i razlozima za zastaru. Ako postoji osobna odgovornost suca koji je donio odluku o zastari, a nije tek predmet naslijedio od nekog drugog koji je taj predmet vodio, onda je naravno postoji i njegova odgovornost. Ali ako to nije tako i ako se iz tijeka postupka vidi da je sudac učinio sve što može i sve što mu je na raspolaganju da do zastare ne dođe, a ipak je do zastare došlo onda odgovornost suca ne možemo govoriti. Naš sustav imenovanja sudaca, isključivanja predsjednika sudova iz odlučivanja o kadrovskim pitanjima sudova je standard koji je uglavnom se nalazi u svim međunarodnim dokumentima Vijeća Europe i EU-a i ako postoje, ako i kad postoje greške u tom sustavu, nemojmo mijenjati sustav nego razgovarajmo o tome da se sustav bolje, da se on prilagodi onome što očekuje jedan stabilan ustavni poredak. Zahvaljujem na završnoj riječi predsjedniku Vrhovnog suda. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo.

Zahvaljujem. Znate vi jako dobro da imate tri replike i da ne možete replicirat pa išli ste na korektan način i temeljem toga čl. 239 izričem vam opomenu. Imamo repliku, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa. G. Sesa, niste odgovorili niti na jedno pitanje, pitanje koje je temeljno bilo postavljeno mogu ajde prihvatiti da neće komentirati postupke koji su u tijeku ali mogli ste iskomentirati to kako vidite da je super ponašanje suca Turudića, to ste mogli komentirati, ni a ni b niste o tome rekli. Druga stvar, niste rekli kao ocjenjujete zavisnost između HOK-a i člana DIP-a i potpredsjednika Vrhovnog suda koji je u poslovnom odnosu sa HOK-om a predsjednik HOK-a je bio kandidat na izborima lokalnim za župana Krapinsko-zagorske županije, znači ni to, to nije nikakva uvreda, to je činjenica, ni to niste komentirali. Niste komentirali niti to kako se postavljate i spominjali ste Ustav. Preporučio bi vam da pročitate članak 76.

Što se mene tiče, ja sam to ponovio više puta javno i pisano, nema nikakvog razloga da suci vode izbore. U zemlji koja ima 30 g. demokracije, nema nikakvog razloga da suci budu u izbornom povjerenstvu. Dok su u izbornom povjerenstvu, oni odlučuju kolektivno i prema tome, sudac Kontrec je član Suda časti, prema tome, to je neovisno tijelo unutar komore ali koliko ja znam, nije poslovni odnos jer on tamo u tom sustavu, koliko ja znam, u tom sustavu nije dobio niti jedan predmet i uopće ne sudjeluje u rješavanju predmeta jer to je jedna počasna funkcija.

Prelazimo na slijedeću repliku, poštovani kolega Marin Škibola, izvolite. G. Sesa, na kraju vi ste pobrali samo određena pitanja, odgovorili ste samo na znači selektivno na određena pitanja, meni konkretno niste odgovorili na određena pitanja koja sam postavio u raspravi, moglo se čuti da niste ni g. Marasu, mene je zanimalo konkretno kako to d Ustavni sud kaže da Zakon o potrošačkom kreditiranju ima retroaktivnu primjenu a vi iz Vrhovnog suda ste rekli da nema retroaktivnu primjenu. Znači to je bilo konkretno pitanje koje sam ja vama postavio, vi niste odgovorili na to pitanje, tako da vas molim da sad u ovoj zadnjoj replici odgovorite bar na to pitanje kada niste još na mnoga druga koja sam vam postavio, hvala. ne mogu se sad sjetit tog stava Vrhovnog suda ali u svakom slučaju, ako je Ustavni sud rekao da neki zakon treba tumačit na određeni način, njegova odluka bez obzira u kojoj je vrsti postupka donesen, vrijedi za sve druge slučajeve. Prema tome, Vrhovni sud će u tom slučaju ako je to pitanje takvo, poštovati odluku Ustavnog suda od sada pa ubuduće. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Ako mi možete poslati jedno i drugo, ja ću vam vrlo rado odgovoriti, vrlo rado vam dati stav. Zahvaljujem na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom predsjedniku Vrhovnog suda g. Đuri Sesi na obrazloženjima. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti.